Poštovane kolegice i kolege, istekla nam je stanka pa ćemo nastaviti sa točkom i sada će pojedinačnu raspravu imati poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. Hvala lijepo. Evo želim nešto reći o ova tri zakona, Zakon o lokalnoj samoupravi, o izborima u lokalnoj samoupravi i o Gradu Zagrebu jer je rasprava pokazala da postoji velika zainteresiranost zastupnika da o tome govori. Kada govorimo o reformama lokalne samouprave u proteklih 30-ak godina prošli su jedan podosta dugačak put da bi došli do današnjeg dana. '92.g. donesen je zakon koji je '93. primijenjen, prvi puta su se birali lokalne samouprave ajmo reći po novom zakonu u RH i tada je nastao najveći broj lokalnih samouprava. Neke su nastajale od '93. do 2006. kada su nastale zadnjih pet, tako da su one '93. ili '92. praktički nastale voljom zakonodavnog tijela uglavnom, a one koje su nastajale kasnije bile su izrazita volja građana koji su peticijama tražili da se i njihovi prostori ili mjesto u kojima žive proglase ili da budu općine. Na taj način mi smo danas evo u današnjem vremenu koje je opet kada govorimo o općinama podosta drugačije od onoga kako smo krenuli. Općinu čine prostor ljudi, administrativni i fiskalni kapacitet svakog tog malo ili većeg prostora i kroz to se i država na neki način ponašala u proteklih 30-ak godina.

2017. uvedena je novina da se može opozvati neposredno izabranog čelnika referendumom i da se može raspustiti vijeće ako ne donese proračun u tekućoj za svaku sljedeću godinu. I sada smo u 2020. kada se predlaže da se ukinu zamjenici. To je nekakav kratki pregled što se događalo kroz te lokalne samouprave s time da sam zaboravio reći da je u 2009. ukinuto i poglavarstvo, to je bilo ono o čemu smo svjedočili u proteklih 30-ak godina. I sada kada smo kod tog statusa tih općina ili gradova, čujemo od mnogih da bi ih trebalo ukidati. Zašto su opće nastajale te općine, ajmo reći uglavnom gradovi su više-manje bili određeni od početka. Općine su nastajale zato jer su to željeli ljudi jer su shvatili da se u njihovom prostoru koji ima dovoljno ljudi koje ima dovoljno mogućeg fiskalnog kapaciteta nitko ne brine na način na koji su oni to željeli, nitko ne bi nastajao kao općina da se netko u tom prostoru brinuo na jedan način kako bi to bilo zadovoljavajuće. Pa tako imamo otoke koji imaju jednu lokalnu samoupravu, imamo ih sa sedam lokalnih samouprava, a onda na kontinentu, čuli smo gotovo 550 lokalnih samouprava. Sve skupa došli smo u tom da evo sada čujemo brojne vapaje tome da se ukidaju takve općine jel da su one ustvari skupe. Gradove ne treba ukidati jel oni nisu skupi. Što se tu događa? Događa se to da se pokušava forsirati jedna tema bez ikakve velike analize. Ako će ti građani prestati plaćati sve što plaćaju sada u općini, ako ih pripojimo nekom drugom gradu ili općini, znači da ne plaćaju ni komunalnu naknadu, ni komunalni doprinos, ni bilo koji drugi porezni prihod te općine ili grada. Ja sam prvi da … općina ukine, ako će oni to činiti na način da ih pripojimo drugoj lokalnoj samoupravi i tamo će sve to isto plaćati, onda bi volio vidjeti te stručnjake da mi objasni da li je trošak izvršnog i zakonodavnog tijela neke male općine koji iznosi nekih 200, 300.000 kuna godišnje opravdani teret gospodarstvu da se na tom prostoru ne treba držati nikakva lokalna samouprava već da jednostavno ih treba ukinuti. Sve će to plaćati, bilo to u gradu, bilo to u nekoj općini to je jednostavno tako. Svi zakoni jednako vrijede i u Gradu Zagrebu kao i u najmanjoj općini. I ti načelnici i gradonačelnici dužni su ih poštivati i provoditi jednako sa sedam zaposlenih kao i neki sa 300 ili 400 zaposlenih i tu postoji razlika. Meni te priče nisu drage, ali jednostavno u vremenu smo kada dolaze lokalni izbori i volio bi da ti koji se zalažu za ukidanje i za teritorijalni preustroj RH da tamo gdje će se kandidirati kažu da si žele da se ukine njihova lokalna samouprava jer da ona nema nikakvog smisla, da je teret gospodarstvu i da ničemu ne pridonose i onda neka pokušaju izaći na izbore. Nikada taj ustroj nije bila volje pojedinog čovjeka ili političara uvijek su općine nastajale voljom građana. Imamo više replika na vaše izlaganje, prva je poštovanog zastupnika Šimičevića. Uvaženi zastupniče.

I što vi mislite o nakanama oporbenih zastupnika koji kažu da treba ukidati te male općine? Jel se vama čini da je zapravo te male općine koje imaju sada određene projekte ukidanjem tih općina da bi nestali projekti i da bi nestao razvoj cijele općine? I jel vi mislite da su ovo političke odluke za koje će na kraju krajeva kada dođu izbori snositi odgovornost stranka koja ovo i predlaže? Hvala lijepo. Ja sam općinu dobio 2006.g. i znam zašto smo je napravili i tada su nas uvjeravali da mi sa svojim fiskalnim kapacitetom ne možemo imati općinu. Mi danas imamo izvorne prihode veće po glavi stanovnika nego Grad Zagreb i žalosno mi je slušati priče da to treba ukinuti zato jer se zove općina i ima 1.200 stanovnika. Zašto to govore oni koji se zalažu za takvo nešto? Zato što nemaju nijednog čelnika lokalne samouprave, nama ih uopće nigdje i nije problem onima koji nemaju nikoga ukinuti svima drugima koji nešto obnašaju dužnosti na određenoj lokalnoj ili regionalnoj razini, zato su te priče o ukidanju i općina i gradova i županija. Oni znaju da u tim prostorima oni ne vrijede i da neće doći u situaciju s obzirom na postotke koje dobivaju da ikada mogu voditi nešto od toga, eventualno neku malu općinu.

Kolega Borić, vi ste govorili upravo o značaju tih malih općina, a i u plaćanju obveza u tim malim općinama. Pa evo ja bih rekla na primjeru naselja Tribunj koji je bio u sastavu Grada Vodica i dosta njihovih stanovnika nisu doživljavali da je to njihov grad i što su manje oni plaćali obveze prema gradu to se i manje ulagalo u njihovo naselje. Nakon toga što su postali općina oni su to doživljavali kao nešto svoje, jako puno su tu uložili i svog volonterskog rada i puno ljubavi i ta općina je napravila veliki iskorak i napredak od kada je ona postala samostalna općina.

Znači mi smo utvrdili da te općine imaju svoj smisao i kao vladajući podržavamo teritorijalni ustroj takav kakav je sada, ne želimo ukidanje niti općina, niti gradova, niti županija osim što smo rekli želimo njihovo funkcionalno spajanje u nekim segmentima vlastitih ovlasti i da na neki način upravljaju sa svojim resursima učinkovito. Opet kažem, kad me netko uvjeri, ali stručnjak zaista koji zna što se događa na terenu jer jedna je teorija i ovo što mi imamo sa razine države zakone koji se donose, ali život je dolje na terenu u tim općinama i gradovima i tamo se događaju svi događaji koji su dnevni i imate dnevne probleme koje treba rješavati. Kako ćemo ih rješavati na način da se spajamo sa nekim većim gradovima ili općinama to nitko do sada nije predložio osim što svi gledaju nekakve brojke i govore ovo je isplativo, ovo nije isplativo jer je trošak izvršnog i zakonodavnog tijela u općini praktički jedini trošak kojeg ćete moći uštedjeti, sve ostalo ćete imati na trošku i u drugoj lokalnoj samoupravi, pa nek me uvjere da je to jeftinije od onoga što imate sad. Govorite o ukidanju općina, ali ja mislim da se općine mogu nikako ukinut mogu se samo spojit, udružit možda i ne formalno nego po pojedinim djelatnostima pa da jedna obavljaj jednu djelatnost, druga drugu, treća treću ili da imaju zajednički komunalni pogon ili na taj način da funkcioniraju. Ali ne mislite li da su još neki drugi zakoni tu dosta bitni i trebali bi se regulirati i prilagoditi općinama i gradovima, to je set zakona o porezu pa recimo i porez na dobit da se i on plaća djelomično u općine i gradove kako bi bili zainteresirani načelnici i vijećnici da prilagode svoje uvjete za poduzetnike, a i tu je sada Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave. Kolega Štromar, pa bilo je vremena kada je porez na dobit bio i dio prihoda lokalne samouprave, mi smo to promijenili jer smo smatrali da je to možda i najpravednije jer očito da je bilo gradova i većih gradova koji su o tome itekako dobro mogli ajmo reći dobre prihode, država nešto manje, a male općine nisu jednostavno imale ništa. Onda je država preuzela porez na dobit pa počela je otpuštati dijelove poreza na dohodak lokalnoj samoupravi. Ono što ja želim reći da ono što god plaćali građani u svojo općini da će plaćati i u bilo kojoj drugoj ako se ta općina pripoji nekoj drugoj lokalnoj samoupravi, nitko ih neće osloboditi nikakvog troška i zato su ove rasprave besmislene jer nitko još nije došao ovdje i rekao koga treba kome pripojiti i što će se desiti s prostorom koji će ostati bez svoje administracije i svog fiskalnog kapaciteta koji je stvarao i imao u odnosu na ono što će dobiti sa nekim novim ustrojem koji bi tada bio drugačiji i jeftiniji kako kažu poduzetnici, valjda ne bi ništa plaćali i sve bi bilo besplatno samo zato što bi mi prekrojili broj općina odnosno gradova. Hvala potpredsjedniče. Kolega Boriću, bivša Općina Drniš imala je preko 840 km kvadratnih površinu, preko 60 naselja i bila je u skupini nedovoljno razvijenih krajeva u općinskoj upravi je radilo više od 40 zaposlenika. Danas Grad Drniš sa 355km2 16 zaposlenika, 27 naselja ne pripada više skupini potpomognutih područja, a istovremen o novo formirane male općine riješile su brojna pitanja iz sfere komunalne i društvene infrastrukture. Svaka od njih je riješila i realizirala dva do tri europska projekta. Da li samo iz ovih navedenih podataka je opravdano postojanje malih lokalnih jedinica i da li je to u duhu europske povelje o lokalnoj samoupravi? Kolega BEgonja, evo cijelo jutro pokušavamo se mi u klubu HDZ-a upravo s podacima komunicirati sa kolegama iz oporbe da im dokažemo da mi jesmo jedna uredno postrojena država, teritorijalno i svakom drugom smislu i da su ove rasprave o ukidanju čisto iz politikantskih razloga jednostavno besmislene jer nitko nije ponudio rješenje što sa svim tim drugim općinama koji će se pripojiti nekom drugom gradu i što će to biti benefit građana koji će odustati od svoje općine da bi onda isto to plaćali nekom drugom gradu. Tamo gdje su se gradovi veliki brinuli o većim naseljima koji imaju preko 1.500, 2.000 stanovnika nisu nastajale općine jel su bili zadovoljni načinom na koji su im funkcionirale lokalne samouprave, a nastajale su tamo gdje su vidjeli da te lokalne veće samouprave ne brinu o naseljima koja imaju puno stanovnika i mogu imati svoj fiskalni kapacitet, a nisu ostvarili svoje pravo na lokalnu samoupravu. Kolega Boriću, vi ste u svojoj raspravi istaknuli da pojedini kolege smatraju da su općine trošak za gospodarstvo. Međutim, ja vam iz primjera mogu navesti da upravo zato jer su određena područja imala status općine, da su te općine to dobro iskoristile, prostorno planski predvidjele poduzetničke zone na svom području, izgradile, opremile, privukle investitore i sada u tim zonama radi na tisuće naših sugrađana i imaju izvoz s preko milijardu kuna. Stoga smatram da upravo zahvaljujući općinama inicijativi s terena s područja Varaždinske županije izvoz daleko, daleko digao. Kolega Stričak, slažem se s vama i mislim da tu više ne treba puno dokazivati ništa, mislim da smo bili vrlo jasni. Što se tiče ovih prijedloga zakona, mi ćemo kao načelnici, gradonačelnici gdje smo ostali bez zamjenika moći funkcionirati, pokazao sam kroz vrijeme kako smo postajali sve manji i odustajali od pojedinih tijela, iako danas mnogi žale za poglavarstvima jer smo došli u situaciju da na kolegijima ne možete okupiti, pogotovo u malim općinama dovoljan broj ljudi da možete donositi kvalitetne odluke. Ali kada smo već kod ukidanja zamjenika vjerojatno je ministar onda okrenuo ili otvorio prostor da to učinimo i na državnoj razini jer brojne agencije, zavodi i fondovi imaju svoje zamjenike i tu bi se mogli, ako je razlog ušteda onda bi se i to moglo malo proći pa da i tu stvar konačno riješimo jer ovako će ispasti da su samo neki ostali bez toga što su imali, a neki će ostati onakvi kakvi su i bili i to onda nije ono što bi trebala biti osnovna poruka samog ovog zakona, ali svega onoga što će se događati u budućnosti. Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Anđelka Stričaka.

Poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege, ministre. Kada raspravljamo o ovim zakonskim prijedlozima u biti raspravljamo o političko-upravno-teritorijalnom ustroju RH koji je postavljen još 1993.g. odnosno raspravljamo o županijama, gradovima i općinama. Ali raspravljamo i o djelokrugu poslova iz njihove nadležnosti i to: predškolskom, osnovnoškolskom, srednjoškolskom obrazovanju, zaštiti okoliša, uređenju naselja, parkova, trgova i dječjih igrališta, gospodarskom razvoju odnosno izgradnji gospodarskih poduzetničkih zona, izgradnji i održavanju nerazvrstanih lokalnih i županijskih cesta, ulične rasvjete, vodovoda i odvodnje, zdravstvu i to od ambulanti obiteljskih medicina, pa sve do bolnica. Raspravljamo o svemu onome što je našim građanima bitno, a ja smatram da oni najbolje znaju što im je od navedenog bitno i bitnije. Stoga me zaista čude izjave o ukidanju županija, gradova i općina. Zar itko od ovdje prisutnih kolegica i kolega smatra da zna bolje što treba kojoj županiji, gradu i općini od njenih građana i njihovih izabranih predstavnika? Zar itko smatra da će mlade obitelji ostati u ruralnim područjima bez vrtića, škole ili ambulante primarne zdravstvene zaštite? Zar smatrate da će se takvi krajevi brže, bolje razvijati ako im se ukine mogućnost da sami vode brigu o svom području? Tko bi to po njima iz kojih središta trebao voditi brigu? Stoga bih ovdje ovom prilikom naveo niz dobrih primjera. Upravo na području Varaždinske županije niz općina je iskoristilo taj svoj status, npr. Općine Jalžabet i Gornji Kneginec da nemaju status općine pitanje je da li bi danas imale poduzetničke zone u kojima je zaposleno na tisuće osoba i s izvozom iz tih zona koji se mjeri u milijardama? Bi li se područje Općine Vidovic razvilo u najvećeg proizvođača povrća na sjeveru RH? Bi li se u Općini Sveti Ilija danas gradila nova osnovna škola, a u Općini Martijanec dograđivala škola, naravno uz potporu županije i resornog ministarstva? Bi li se na području Varaždinske županije danas gradilo 13 vrtića?

Prema tome najlakše je sve ukinuti, izgraditi je puno teže, zato trebaš imati viziju , neko idejno rješenje i sve to pretočiti u projekte i troškovnike, ishoditi dozvole, raspisati natječaje, zatvoriti financijsku konstrukciju, sve to izgraditi i dati našim građanima na korištenje. Stoga kad netko govori o smanjenju broja županija, gradova i općina govori doslovno o populizmu. To lijepo zvuči, a rješenja nema i ne nudi se. Puno primjernije bi bilo da se govori o spajanju županije, općina i gradova. Stoga me živo zanima kako bi kolege recimo iz SDP-a, Mosta, Domovinskog pokreta, lijevo-zelene koalicije objasnile Međimurcima da ih se treba spojiti sa Varaždinom? Baš me zanima tko bi to od njih objasnio Međimurcima zbog čega ih se pripaja Varaždinu ili obrnuto ili Općinu Cestica, Petrijanec, Maruševec, Donje Voću Vinici ili u Koprivničko-križevačkoj županiji Općinu Gornja Rijeka i Kalnik Sv. Petru Orehovcu, baš me zanima tko bi to iz redova naših tu uvaženih kolega zastupnika stao pred te lokalne čelnike, pred žitelje tih općina i objasnio im da je to jako dobro za njih? E to je puno teže. Možda bi u nekom narednom periodu mogli raspravljati i o određenim ovlastima. Da li npr. gospodarenje otpadom bilo dobro da se prenese na županiju ili da i dalje ostane u općinama i gradovima? Zaštita i spašavanje, da li i dalje da ostane na rangu općina i gradova ili možda da o tome brigu vode županije?

Dolazite isto iz Varaždinske županije, isto kao što ste me na neki način izazvali da s obzirom da sam u Općini Cestica koja je jedna od većih unutar Varaždinske županije, dakle općina koja sasvim sigurno neće doživjeti spajanje niti pripajanje pa nikoga, ni u opoziciji pa nadam se u poziciji ko god da bio u budućnosti. Dakle, da se vratim na pitanje koje postavljam vama, da li stvarno mislite da je u vrijeme gospodarske konjunkture bilo vrijeme sa Zakonom o područjima od posebne državne skrbi priskrbiti općinama i gradovima toliko pogodnosti koje su mogle rezultirati i koje jesu rezultirale napretkom tih istih nekih općina koje sam navela i da je kasnije u vrijeme slavnih vremena bilo nemoguće isto to nastaviti tim tempom.

Pa sama ste dala odgovor na svoje pitanje, znači kada sam ja spomenuo da li bi bilo dobro da Općinu Cetica, Petrijanec, Maruševec, Donja Voća pripojiti Vinici, vi ste sami rekli ne, Cestica je dovoljno velika, financijski održiva da ostane općina. I sad kada bi bilo kojeg kolegu ovdje pitali iz sredine koja dolazi, da li su spremni da se njihova općina ili grad pripoji susjednoj, svi će isto reći ko vi, ne.

Točno se vidi kad netko dođe za govornicu tko zna problematiku funkcioniranja općina i gradova i oni koji paušalno ovdje govore i valjaju svakakve gluposti. Dakle, vi ste se osvrnuli na sjever Hrvatska, vjerojatno je isto tako na jugu Hrvatske, ja mogu govoriti argumentirano o zapadu. Gradovi i općine koje su nastali svojevremeno iz one grupacije oko Grada Rijeke, moja konkretno je tada imala proračun oko 3 milijuna kuna.

Da li je to dovoljan dokaz o učinkovitosti tih malih jedinica lokalne samouprave? Upravo kako ste vi rekli, od izgradnje infrastrukture, od pokretanja poduzetničkih zona, otvaranja stotina i tisuća radnih mjesta na tom prostoru, to je argument najjači koji može biti da te općine i gradove zaslužuju da ostanu u oblicima kako je oformljeno od '92. jer je to temelj ustroja ove zemlje i ona je tako stvarana na ideji i viziji predsjednika Tuđmana.

Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Đakića. Kolega Stričak. Dobro ste opisali što su rezultati rada naših općina od '93.g. Centralno povezivanje je sigurno dobro tj. funkcionalno povezivanje općina je dobro u pogledu upravljanja vrtićima, komunalnim poduzećima, vodoprivredi i to ima svog smisla, ukidanje županija sazivaju samo oni koji su bili kandidati za župane pa nisu prošli i koji su politički u tom smislu propali. Vjerujem da je od '93. sa 500.000 kuna na 156 milijuna kuna općine koje su dosegle u mojoj županiji taj nivo, sigurno su funkcionalne i sigurno rade dobar posao kao i županije.

Dobro ste to primijetili, ukidanje županija, gradova i općina prizivaju upravo one osobe koji su bili kandidati za ta dužnosnička mjesta, kandidiraju se za župana, ne prođeš ajmo sada tu županiju ukinuti. Kandidiraj se za gradonačelnika, načelnika ne prođeš, ajmo ukinuti to sve će propasti jer ja nisam župan, gradonačelnik ili načelnik. Pa da su birači cijenili rad tog kandidata ili ga prepoznali kao kvalitetnu osobu koja bi ih mogla predstavljati i zastupati, dali bi mu povjerenje, a ne da izgubi. Kada govorimo kolega Stričak o ukidanju, danas smo imali nazočiti raspravama recimo u dva kluba, jedan Domovinski pokret, drugi Suverenisti. Gradonačelnik i zamjenik su iz istog grada i u dva kluba, gradonačelnik iz Domovinskog pokreta je za ovakav ustroj i nije dovodio u pitanje da li je ustroj dobar ili nije, ali je njegov zamjenik rekao da općine treba ukinuti. I kada to dolazi od čovjeka koji nije političar opće prakse, kao što je recimo kolegica Orešković koja je također da se to sve ukine. Vi ne možete razumjeti zašto se ti ljudi zalažu jer ako si zamjenik gradonačelnika i imaš svoju lokalnu samoupravu, znaš kako to funkcionira pa zašto to pravo braniš nekome drugome da to isto ostvaruje, bez obzira u kakvim politikama ili na kakvim političkim bojama.

Sljedeće godine je popis stanovništva, kada dobijemo rezultate uzet ćemo popis stanovništva iz 2021.g. uzet ćemo popis stanovništva iz 2001.g. i vidjet ćemo u 20 godina koliko su općine bile uspješne koliko su ljudi zadržale. Vidjet ćemo da li na područjima općina živi 200.000 ljudi više ili 200.000 ljudi manje. Ovo sve drugo je govor, ali brojke nam neće lagati. Također vi govorite o ukidanju općina, prvo ako se ukine općina ne znači da ljudi neće imati pravo na općinsku vlast, uopće neće biti … bit će dio neke veće općine. Također predbacujte to oporbi, pa danas je vaš ministar govorio o okrupnjavanju općina, zanimljivo. I na kraju krajeva ponovno logika, ako u jednoj općini ima 10 ljudi ili 100 ljudi npr. pojednostavljam, ako ima 100 ljudi troškovi su fiksni znači da se 10 puta manje po stanovniku troši. To je čista logika. Pa nisam ja govorio o ukidanju županija, gradova i općina ja sam citirao pojedine dužnosnike, bez obzira da li to bio rang bivšeg, sadašnjeg, budućeg ministra, zastupnika, župana, gradonačelnika, načelnika kandidata koji se kandidirao pa nije prošao pa bi sada ukinuo, znači ja sam njih citirao da je to čista demagogija i populizam. Nek stanu pred birače i vele, ja iz te i te općine ili grada se zalažem da se moja općina i grad pripoji toj i toj i to je najpoštenije. Niko ne ukida jer ti birači, glasači, kuće, crkve, groblja, ceste će ostati, ali u nekom drugom sastavu i onda je daleko poštenije reći, da evo ja sam taj koji će biti prvi u Hrvatskoj koji će predložiti da se moja općina ili grad pripoji susjednoj i to bi bilo pošteno, pogotovo od kolega zastupnika. Pa evo prvo mislim da nema baš tu ako ste vi izdvojili nekog veliko spora između opozicije i vladajućih bar da ja ne vidim, ja sam vidjela među vašim redovima neke koji zagovaraju za ukidanje ili smanjivanje broja općina, smanjivanje broja vijećnika kao što je i ovaj tu. Mislim prijedlog izmjena i dopuna zakona ustvari i podrazumijeva da se smanjuju vijećnici u nekim sredinama gdje će biti stvarno dovedeni do situacije neke oligarhijske moći gradonačelnika ili načelnika koji će još lakše sada provoditi svoju volju.

Zašto se nije išlo na smanjivanje postotaka ljudi koji mogu pokrenuti referendum sa 20% na 10% zašto se nije išlo za takvim prijedlozima? Pa gledajte, ja sam u svojoj raspravi istaknuo čime se sve bave županije, gradovi, općine i smatram da je daleko bitnije da to funkcionira, da naši građani imaju od toga koristi nego na koji način s koliko brojeva, postotaka se može pokrenuti ili referendum ili nešto slično. Ako je nešto goruće pitanje pa tada čak da je i 20 i 30% u nekoj manjoj općinici nezadovoljnih će se naći dovoljno ljudi da to piše jer u manjim sredinama svako zna svakoga. Ali recimo ja sam 1999.g. prvi puta biran za općinskog načelnika Općine Visoko, nikad to nisam istaknuo, ali evo valjda treba ponekad i to istaknuti, najmlađi Tuđmanov načelnik i 2001. sam pokrenuo inicijativu da se južne tri općine iz Varaždinske županije Breznica, Breznički Hum i Visoko funkcionalno spoje i nije išlo, čak niti funkcionalno spajanje da imamo zajednički jedinstveni upravni odjel. Poštovani zastupniče Stričak. Mi dolazimo iz iste izborne jedinice, vi ste ovdje naveli nekoliko primjera, jedan dio tih primjera je bio nelogičan, a drugi bi bio nemoguć. No ovog, drugo što sam htio reći nije nam cilj da se spajaju jedince koje su samodostatne, koje su samoodržive i koje mogu funkcionirati bez problema. Smisao je da se napravi analiza i da se nakon toga ako je to potrebno napraviti spajanje da ljudima bude jednostavnije i bolje živjeti. Druga stvar, nije cilj da se spajaju općine na temelju toga da neko kaže javite se koju općinu ćemo ukinuti, to nije smisao, znači detaljne analize da vidimo tko može opstati, tko ne može opstati pa nakon toga da se spoji ili da se napravi referendum o tom da li da se spaja ili ne. Uvaženi kolega. Smatram da je najbitnije da ono čime se bave županije, gradovi, općine funkcionira. Predškolsko obrazovanje, osnovnoškolsko, srednjoškolsko, da su nam ulice, trgovi uređeni, da je zdravstvena skrb pogotovo primarna dostupna i da građani time budu zadovoljni i to je najbitnije i zbog toga postoje općine, gradovi i županije. A ovo da li i tko predlaže na koji način spajanje, njemu na dušu. Ali bilo bi opet velim ponavljam, lijepo da se to veli javno, ja taj i taj se zalažem za to, to i to i to bi bilo daleko korektnije nego iznositi floskule previše općina, gradova i županija i to lijepo biračima zvuči, ali od toga nema koristi.

Poštovani kolega zastupniče. Dakle, poznajem vaš modus operndi, vi ste se dogovorili da ćete krenuti u pred promidžbu za sljedeće lokalne izbore, to je vaše legitimno pravo. Rezultat ovog ustroja je barem 400.000 ljudi manje u Hrvatskoj, ali ja bih volio da se prije svega vratimo na meritum stvari. Dakle, mi danas raspravljamo o izmjenama tri zakona koji apsolutno nikakve veze nemaju s ovim o čemu vi pričate.

Ja moram odmah reći nažalost je već znatno prije rasprava otišla u jednom smjeru potpuno drugačijem nego što su ova tri zakona. Uvaženi zastupniče Škoro, predsjedniče Domovinskog pokreta. Vi ste prije tjedan, dva osnivali županijsku organizaciju Domovinskog pokreta za Varaždinsku županiju i u startu ste fulali sve, pa ne možete u Međimurju osnivati županijsku organizaciju za Varaždinsku županiju u Međimurju. To vam je totalna pogreška, to je gore nedozvoljeno, kužite, niti možete u Varaždinu za Međimurje, to ne prolazi gore. Znači to je sad jedan prijateljski savjet, znači ubuduće kad se nešto formira osniva za područje Varaždinske županije mora biti na području Varaždinske županije nikako ne prek Drave.

Naravno da vam moram dati opomenu kao što i sami znate za to. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Šimičevića. Uvaženi zastupniče. Vi ste rekli dovoljan broj dobrih razloga zašto ste protiv ukidanja općina. Ovdje prije svega treba naglasiti ulogu ljudi koliko su ljudi odgovorni i koliko dobro upravljaju sa državnim novcem da bi bili servis građanima. I meni se čini da su protivnici ukidanja odnosno oni koji su za ukidanje općina, oni koji izlaze na izbore pa učestalo gube te izbore. Uvaženi kolega Škoro.

Kolega, da postoji više modela, jedan veći dio načelnika su volonteri, jedan veliki broj zamjenika su volonteri za nula kuna. U pojedinim općinskim gradskim vijećima vijećnici su se odrekli svojih naknada pa između ostalog velim kada sam ja bio načelnik dva mandata načelnik poglavarstvo tada, predsjednik vijeća, vijećnici odrekli smo se svih naknada. Znači svake godine u proračunu je bilo planirano, planirani izdaci za tu svrhu, nikad nismo jednu lipu potrošili niti usmjerili za neke svoje egzibicije.

Jako ste me zainteresirali i dobro razmišljam o tome postoji li koji saborski zastupnik koji spojio svoju općinu sa nekom drugom, posebno jer oko moje općine su Općina Petrijanec, Općina Cestica, Općina Maruševec koje imaju odličan standard u svemu, koje imaju prekrasne škole i dvorane, koje imaju dobro uređene putove. Neke od njih imaju i poštanske brojeve, a moja općina to nema, ali ipak ja ću se radije boriti za svoju općinu da i onda to sve ima i da u mojoj općini bude bolje.

Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Miletića. Kada žaba dugo stoji u močvari navikne se na vonj te močvare. Meni je nevjerojatna vaša igra. Velika Britanija ima 13 puta više stanovnika od RH, a ima manje općina, ah ti glupi Britanci, ah ti glupi Englezi.

Budimo ozbiljni političari, nije napravljena prava studija i onda ne da nije napravljena i mi danas govorimo koju ćemo, mi ne pričamo o ukidanju, pričamo o studiji o svrsishodnosti, pričamo o tome da su u mnogim općinama više od 50% troškova znate zašto troši? Za plaće, to je smisao. A Most je ono jedna ozbiljna opcija koja ima ono, koliko župana? Nula gradonačelnika? Nula. Načelnika? Nula. I to je ta ozbiljna opcija. Hvala. Sljedeća rasprava bit će poštovanog zastupnika Klasića.

Hvala lijepa. Uvaženi potpredsjedniče Sabora. Poštovane kolegice i kolege. Opće je poznato da naša lokalna samouprava prevelika i preskupa s obzirom na broj stanovnika koji RH ima i opće prihvaćena činjenica da je veliki izvor korupcije. Jedna od izmjena koja će proizaći iz ovog zakona je vezana uz program Vlade RH u dijelu u kojem je utvrđena ta transparentnost javnih financija i obaveza svih jedinice lokalne i područne samouprave odnosno internetsku objavu potrošenog javnog novca na način da informacija bude lako dostupna svima jer građani će onda moći sami procijeniti i kontrolirati kako se troši njihov novac, neće im biti bitno da li njihov gradonačelnik načelnik sa lijeve ili desne strane, bit će im bitno je li taj novac se zamračuje. Očekujem nakon okončanja ove covid krize i daljnju reformu lokalne samouprave te samim time i smanjenje troškova države i mjesne samouprave. Ovim zakonom smanjit će se i broj članova predstavničkog tijela za cca 10%, a ujedno će dovesti do racionalizacije i ograničiti maksimalni iznos naknada za članove predstavničkih tijela na temelju ovih promjena očekuje se ušteda od cca 100 milijuna kuna i to je pozitivno. Ipak moram naglasiti ono što me zapravo razočaralo što sam očekivao u ovom dijelu zakona da će zakonodavac je propustio priliku u ovoj izmjeni zakona unijeti zakonske promjene koje propisuju zabranu kandidiranja za općinske načelnike i gradonačelnike i župane te zamjenike gradonačelnika i župana koji su u tijeku suđenja, a kojima je Kazneni sud potvrdio optužnicu tužiteljstva. Nakon 30 godina afere milijunskih optužnica te jamčevina za izlazak iz zatvora ne smijemo izmjene Zakona o lokalnim izborima ograničiti isključivo na nomotehničko usklađivanje s promjenama u sustavu lokalne i područne samouprave. Zar postoji osoba koja može javno opravdati kandidiranje osoba optuženih za tzv. koruptivna kaznena djela? Ja sam to isto očekivao u ovom zakonu da će se unesti. Građani od nas sada, ne sutra očekuju borbu protiv ovih ključnih društvenih problema na svim razinama i bez iznimke. Ključni problem našeg društva jesu nepotizam, korupcija i slabe institucije koje omogućuju da oni kojima se vode sudski procesi ili su osuđeni za teške prijevare mogu biti aktivni u javnom životu i politici.

Prva je poštovanog zastupnika Stričaka. Hvala. Kolega Klasić. Vi ste u svojoj raspravi istakli uštede, mi se nalazimo u jednoj velikoj epidemiji korona virusa, posljedice su već sad vidljive i strašne su i naravno da je svaka kuna bitna, svaka kuna uštede je bitna, a sad ovim zakonskim prijedlozima mi ne ukidamo ne spajamo općine i gradove, a opet dolazimo do ovih 100, 150 milijuna kuna uštede. Pa zar nije onda već sami taj iznos i to rješenje dobro da se podrži? Svaka ušteda u proračunu i lokalne samouprave i proračunu RH meni se čini da je dobrodošla ova krizna vremena. Hvala potpredsjedniče. Naime, ušteda od 100 milijuna kuna, to je bacanje pijeska u oči građanima.

Da bi se HDZ okolo prezentirao kako on smanjuje lokalnu samoupravu, da bi ispalo kao da se nešto radi, da Vlada štedi naše novce. 100 milijuna kuna kolikogod to zvučalo običnom građaninu mnoge i impozantno, to je kap u moru problema koje ne da rješavamo nego bacamo ljudima pijesak u oči.

Evo imat ćemo to vjerojatno na Odbor za obranu, ja se slažem s vama da isto tu zapravo dijelimo isto mišljenje što se tiče nabave i vojne opreme i nekakvih izdataka. Što se tiče ovog, ja svaku uštedu u RH pozdravljam i ja ću se osvrnuti samo na Grad Zagreb koliko je neučinkovit taj dio mjesne samouprave gdje imamo 218 mjesnih odbora, ja ću vas podsjetiti da većina tih mjesnih odbora u Gradu Zagrebu ima daleko više stanovnika nego polovica općina u RH. U Gradu Zagrebu vam mjesni odbori imaju cca od 5 do 11.000 stanovnika, ti mjesni odbori su nažalost na godišnjoj razini Grad Zagreb dođu skoro 200 milijuna kuna što je enormni iznos, a na kraju je ispalo iza toga da o svemu na kraju odlučuje gradonačelnik, a ne neki u mjesnoj samoupravi.

Kolega, dakle mogu se složiti s vama da je potrebno regulirati ove kandidate koji su pravomoćno osuđeni, definitivno bi taj katalog trebalo imati i u ovom prijedlogu neću ga nazvati kozmetički promijenjenog zakona nego doslovce estetskom kirurgijom uklonjen je mali viškovi, nadoštukani neki dodaci. Ali recite mi kako da odnosno što vi mislite da li je možda došao trenutak da sada u ove promjene zakona uvrstimo i to da je dovoljno dva mandata za načelnike i gradonačelnike i župane, da to dovedemo u jedan svjetski nivo, ne u ovoj nivo u kojem smo sada?

Ja vidim iz praktične politike da to nikako ne vodi dobru i podržao bi taj prijedlog.

i tako je opravdavao koaliciju sa HDZ-om. Što piše u prijedlogu zakona, jeste li ga uopće pročitali? Ovo što je on obećavao zajedno sa predsjednikom Sabora ne piše.

Nakon ovoga stubokom će građani moći ocijeniti trošenje svakog … vidim da ste vi to dole podržali i mislim da je to dobar smjer kojim trebaju ići svi gradonačelnici i načelnici u RH jel kao što sam rekao građanima onda više neće biti bitno da li je gradonačelnik ili lijevi ili desni ili bilo koja opcija nego će biti bitno kako troši njihov novac.

Malo sam uranila u strahu da ne izgubim vrijeme. Kolega Klasić, vi ste jedno vrijeme i to jedan duži period bili zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, u ovom setu tri zakona koja se mijenjaju i dopunjuju jedan od tih zakona je i zakon koji se odnosi na Grad Zagreb gdje se broj zastupnika u Gradskoj skupštini smanjuje sa 51 na 47. Mene zanima vaše iskustvo, vaš stav da li će to smanjenje za četiri zastupnika, dakle govorim za 51 na 47, a vijeće gradskih četvrti i mjesni odbori će i dalje ostati onakvi kakvi jesu, dal će to doprinijeti demokratizaciji, dal će to doprinijeti učinkovitosti Grada Zagreba, Gradske skupštine, dal ćemo tim rješenjem zaista napraviti korak naprijed ili je to samo jedna kozmetika odnosno jedna forma pa me zanima vaš stav u tom smislu? Hvala lijepo na pitanju. Uvažena zastupnice. Ja mislim da čak smanjenje sa 51 na 47% iako je svako smanjenje dobro nije dobro u Gradu Zagrebu jel građani Grada Zagreba ja ću vas podsjetiti da je to i županijska skupština, meni se čini da su građani Grada Zagreba podzastupljeni u ostvarivanju svojih prava na ostale građane RH jel mi smo i županijska skupština i gradska skupština, dok recimo mogu navesti splitsku, primorsko-goransku gdje Grad Split ima gradsko vijeće i njihovi građani su zastupljeni i u županijskoj skupštini. Ono što je problematično u Gradu Zagrebu što sam i rekao gdje se trebalo učiniti to je smanjene vijećnika u mjesnim odborima i u gradskim četvrtima. Mislim da je ta institucija predimenzionirana da prevelik broj ljudi unutra sudjeluje, a bez ikakvih ovlasti.

Možemo bez pretjerivanja reći da je danas najčešće izgovorena rečenica, ovo su kozmetičke izmjene. No ovo su jako popularne izmjene, ne i populističke jel postoji ozbiljna razlika između dobrog i lošeg populizma, dobar je onaj progresivni. Predlagatelj je većina, a opozicije se slažu zapravo gotovo u svemu što ovaj prijedlog izmjena i dopuna pokazuje i dobar dio vladajućih i oporbe žonglira s više-manje popularnim oportunim terminima i razumijevanjem lokalne uprave i samouprave kao mjesta uhljebništva, klijentelizma, korupcije i u tome se više-manje slažu, a rješenje vide u smanjivanju broja vijećnika, dogradonačelnika, načelnika, vijećnika ukratko rezovima koji će sve navodno promijeniti. Istovremeno to je puno proturječja, u istom dahu čujem od nekih da svoje ljude smo istjerali iz zemlje i da su brojevi zaposlenih u gradovima i općinama narasli, da su se napuhnuli, da ih treba smanjiti. Čuli smo država bez šaltera, biljega i papira kako je to rekao opozicijski Predrag Štromar, a slične smo ocjene čuli i od pozicije, dakle evo i Darka Klasića ili Daria Hrebaka koji je kao gradonačelnik, podsjetimo se, srezao troškove u Bjelovaru tako da je uskratio socijalnu pomoć ljudima koji nisu željeli sudjelovati u javnim radovima, dakle ljudima na rubu egzistencije uvjetovao je socijalnu naknadu sudjelovanjem u fizičkim radovima i još se k tome hvalio da je puno njih skinuo s grbače grada. Lijepa vizija budućnosti, otkazi i uskrate socijalnih naknada. Ni riječi o sistemskim i strukturalnim uzrocima klijentelizma i korupcije, o siromaštvu i o socioekonomskom okviru koji je prvi razlog i uzrok korupcije koja je itekako povezana s materijalnim uvjetima života, deprivacijom i siromaštvom … te jazom između ponude radnih mjesta i stvarnih potreba. Takvim problemima možemo se suprotstaviti samo promjenom okoštale privredne strukture, ali konkretno u ovim izmjenama i dopunama zakona i demokratizacijom odlučivanja na lokalnim razinama, povećanjem participacije što većeg broja ljudi koje odluke svojih predstavničkih tijela nakon glasanja i žive. Što se zbilja moglo promijeniti ovim izmjenama i dopunama zakona u tom smjeru? Moglo se svakako unaprijediti demokratski okvir za djelovanje kojoj je garancija iskorjenjivanja korupcije i klijentelizma. Šteta da se recimo nije mijenjalo čl. 48., naime neprihvatljivo je sa aspekta demokratičnosti da općinski načelnici, gradonačelnici imenuju i razrješuju predstavnike jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, skupština komunalnih poduzeća recimo, turističkih zajednica, vrtića, čak škola, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba pa da tako i sami sebe imenuju u skupštine trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica. Zato imamo klijentelizam čak i u imenovanju ravnateljica vrtića i to ne jednom. Protivno je to uostalom EU povelji koja naglašava da lokalna samouprave svoje pravo provodi preko vijeća ili skupština, a da mogu imati izvršna tijela biti nad njima odgovorna. Znači, vijeća i skupštine odnosno predstavnička tijela su primarna kao i radnici u tijelima javne uprave, a ne izvršno tijelo gradonačelnik i načelnik. Time uostalom lokalna samouprava nije ustrojena u duhu EU povelje o lokalnoj samoupravi koju smo ratificirali, a čl. 3. EU povelje o lokalnoj samoupravi kaže: „Pod lokalnom samoupravom podrazumijeva se pravo i mogućnost lokalnih jedinica da u okvirima određenih zakonom uređuju i upravljaju uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog pučanstva“ Nadalje, problemi s ovim prijedlogom izmjena i dopuna zakona na koje sam uložila i amandmane su sljedeći, čl. 9. njime su uređena prava članova predstavničkih tijela i propisuje se pravo člana predstavničkog tijela da na opravdani izostanak s posla mora tražiti sporazum s poslodavcem, znači sukladno sporazumu s poslodavcem. Ovim se otvara mogućnost utjecaja vijećnikovog poslodavca na odlučivanju u vijeću, niko poslodavca nije birao. Pa hoće li konobar u kafiću dobiti pristanak svojeg šefa da izostane s posla jer mora ići na sjednicu gradske skupštine? Ovime se praktički čini vidljivim ono što je samorazumljivo da se politikom i to ovaj Sabor potvrđuje ne mogu baviti svi slojevi društva, sve klase. Politika nije više za radnika, pogotovo ne radnika u privatnom sektoru. Problem je recimo i čl. 12. gdje se moglo i trebalo ograničiti kako su neki rekli i broj mandata da načelnici, gradonačelnici i župani mogu obavljati najviše dva mandata.

Ja bih očekivao da od stranke koja u nazivu ima rad da promovira kult rada, a ne kult nerada. Mi smo poslali u Bjelovaru ono što me prozivate 200 poziva da sukladno zakonu ljudi koji primaju minimalnu socijalno zajamčenu naknadu dođu i odrade četiri sata rada za uzvrat te naknade što ima pravo po zakonu. Čovjek mi je otvoreno rekao, gradonačelniče ja ću to napraviti jer sam častan i odgovoran čovjek, ali gradonačelniče iskreno, zašto bi ja išao raditi, kad supruga i ja sjedimo doma i primamo 6 do 7.000 kuna.

Drugo, socijalna naknada nije naknada koja se prima tako da se dokazuje svojom moralnošću niti svojim radoholičarstvom. Socijalna naknada je naknada koja se dodjeljuje i daje ljudima koji su u socijalnim problemima koji nemaju nikakve druge prihode i niti vi niti bilo tko drugi ne može biti moralni arbitar ko od tih 200 ljudi može dobiti, a tko ne može dobiti socijalnu naknadu. To je sramota što tamo radite u Bjelovaru. Ja se stvarno nadam da se u Hrvatskoj neće takve stvari dešavati i da nećemo padati pod utjecaj takvih prijedloga gdje se ljudima uskraćuje osnovni uvjeti za život, da se razumijemo, znači temeljne ljudske potrebe zato što se nisu povinovali vašim kriterijima moralnost i vašim kriterijima za dobivanje socijalne naknade.

me je da je sramota to što radim. Ja ne radim ono što ja želim raditi nego ono što je naloženo u Zakonu o socijalnoj skrbi koji vam kaže da ljude koji su dobili minimalnu zajamčenu socijalnu naknadu možete pozvati i morate pozvati da dođu i odrade svoje društvenoj zajednici. Hvala lijepa. Ja predlažem da svi malo smanjimo tonove i da nastavimo konstruktivno raspravljati. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Nade Murganić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana zastupnice. Niste ovaj puta u pravu vezano za korisnike socijalne skrbi, socijalnu zajamčenu minimalnu naknadu. Naši građani dobivaju ako imaju trajnu spriječenost i nesposobnost za rad oni i njihove obitelji i ovise o skrbi i pomoći države iz različitih naknada izvora, ali oni koji imaju privremenu spriječenost radi toga što nemaju adekvatan posao ili uopće posla nema, ali su radno sposobni. I po Zakonu o socijalnoj skrbi oni imaju obavezu zajamčenu minimalnu naknadu odraditi, čak štoviše jedan dio zarade im se priznaje, ne umanjuje im se zajamčena minimalna naknada kao stimulacija da uđu u svijet rada. I način na koji vi interpretirate zaista pogoduje onima svima koji onda ljude koji zaista moraju živjeti od socijalne pomoći stavljaju u kategoriju onih koji to zloupotrebljavaju. Gospođo Murganić, ovdje se radi o tome da mi u velikoj mjeri i zbog vaše stranke i djelovanja vaše stranke živimo u zemlji koja ima jednu od najnižih zaposlenosti u Europi, najniže plaće u Europi, prekarne ugovore o radu i vi spremate prijedloge zakona izmjena i dopuna zakona, vi ste oni koji ste odgovorni za stanje u državi i smatrate da je moralna odgovornost i individualna krivnja ljudi koji primaju socijalnu naknadu i oni to moraju sami dokazivati i potvrđivati razloge dobivanja socijalne naknade. Pa ne dobivaju ljudi socijalnu naknadu zato što su lijeni i zato što ne žele raditi u javnim radovima, niti gradonačelnik ima igdje pripisano takvo pravo da nešto takvo može raditi, nego ljudi nisu zaposleni zato što nema radnih mjesta. I vama bi to prvima trebalo biti jasno da je to čak argument u vašu korist u ovoj raspravi. Dobro, ali ja bih molio da mi se sad skoncentriramo na izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi jer sad smo još više krenuli, prvo smo krenuli prekrajati državu i raditi nove županije ili više ili manje, općine, gradove svašta smo prekrajali, iskrajali, spajali, razdvajali itd., sad smo se bacili na socijalne potpore. Ajmo se vratiti molim vas na temu. Hvala lijepo kolega Reiner. Uvažena kolegice Peović.

I sad u međuvremenu traje veliki rat u zeleno-lijevom bloku i koaliciji, tko će biti prvi kandidat da uđe u to leglo uhljeba i u Zagrebu i u Rijeci, vi na jednoj strani, kolega Tomašević na drugoj strani i želite ući u to leglo, zamislite to, da biste razbili tu mrežu klijentelizma, uhljeba itd. Kada uđete kao pojedinac, kao gradonačelnik u tako jedan veliki grad u tu mrežu sa tim stavovima, volio bih vidjeti koliko će to trajati, s obzirom na vašu percepciju tog prostora, ljudi koji tamo rade i … možda da budete u vijeću imali jednog ili dva vijećnika. Baš me interesira kako će to funkcionirati i koliko će to trajati. Nije uopće opravdana. Ono što vam ja mogu reći da uopće niste razumjeli što sam rekla. Dakle, ja sam upravo replicirala tom suglasju koji postoji između vas i oporbe, da je riječ samo o klijentelizmu kao o nekoj moralnoj korupciji ljudi koji su spremni eto tako pristati na neka radna mjesta koja su im ponuđena preko veze. Upravo sam govorila o socijalnoj deprivaciji i manjku radnih mjesta zbog čega mi imamo stvarno visoku i percepciju korupcije između ostalog. Znači, ono što sam htjela reći da je korupcija nešto što moramo proučavati kao sistemsku i kao materijalnu deprivaciju većine, a ne da se na taj način šamaramo eto zato je bio to dobar primjer kolege Hrebaka, da se šamaramo tim orijentacijama i o nekim ocjenama da ljudi jednostavno ne žele raditi. Sada će nam sljedeću repliku dati poštovana zastupnica Mrak Taritaš. Uvažena kolegice Peović. Dakle, možda da se malo vratimo na temu. Dakle, mi imamo ovdje tri izmjene zakona koje idu šest mjeseci prije lokalnih izbora i ono što tim izmjenama zakona zaista je ja ne mogu vidjeti da je nešto suštinski iskorak, ne mogu vidjeti ni da je suštinski iskorak u smislu demokracije nego vidim da se rade izmjene zakona da bi se o nečem pričalo. I u raspravi se puno više priča o svemu onom samo ne što je u ovim zakonima. Ovi zakoni ne donose nekakve poboljšice, ovi zakoni ne donose nekakve druge teme. Kao što sam već i u replici g. Klasiću rekla u Gradu Zagrebu u Gradskoj skupštini u kojoj ste i vi bili zastupnica se broj s 51 smanjuje na 47, koji će to napredak donijet, što će to poboljšat rad gradske skupštine?

Pa šta neće biti još veća pogodnost i strukturalna mogućnost da nekakvi lokalni šerifi vladaju do beskraja. Znači ukoliko smo išli prema i trebali smo ići prema demokratizaciji odlučivanja koja uz to i zalog toga da neće biti korupcije, klijentelizma onda smo svakako trebali održati broj vijećnika koji su zalog demokracije, a uistinu demokratizirati proces odlučivanja. A tu je ono što sam i navela mogućnost da se smanji broj ljudi koji je potrebno da se raspiše referendum, da se smanji, ograniči dva dvije godine mandat gradonačelnika ili načelnika, svakako nije demokratska praksa da se od poslodavca traži odobrenje da radnik ode na skupštinu grada.

Hvala lijepa. Pompozno najavljivana reforma lokalne samouprave svela se na izmjenu zakona kojim će se uštediti oko 38 milijuna kuna, unatoč tome što tvrdite da će to biti oko 100 milijuna i to nije sporno. Dobro da se uštedi kolikogod se uštedilo, ali loše je kada se potroši više novaca da bi se pripremila izmjena zakona nego što je efekt promjene tog zakona. O čemu govorim? Koliko je ljudi radilo na izmjenama ovog zakona, koliko referenata Ministarstva uprave i pravosuđa, koliko referenata Ministarstva financija, koliko dugo su oni bili angažirani na izmjenama ovog zakona, koliko je sastanaka odrađeno, koliko je kava ispijeno, koliko putnih troškova isplaćeno, koliko usluga konzultanata je isplaćeno, koliko je papira potrošeno, a ušteda je oko 38 milijuna kuna? I kako to ministar Malenica opravdava? Tako što kaže da je ovo prva faza reforme. Ok. Koliko je tih faza? Koliko će te faze trajati? Kada ćemo mi moći reći da je ovo zaista jedna sveobuhvatna reforma lokalne samouprave? Ni riječi o tome. Zakon ne predviđa niti funkcionalni preustroj sustava jedinice lokalne samouprave niti obvezujuće mehanizme borbe protiv korupcije uvođenjem transparentnosti troškova javnog novca. I ministar Malenica uporno uz pojam transparentnosti spominje pojam otvorenosti. Ministra nema, ali bih mu postavila pitanje. I sam je svjestan da otvorenost i transparentnost nije jedno te isto, to su potpuno dva različita modela prikaza trošenja javnog novaca. Od ta dva modela, model transparentnosti ministar ne smije uvesti i ja ga razumijem. Dapače, žao mi ga je jer ne smije raditi ono što zna da je ispravno. Obrazlagao je i pričao ono u što ni sam ne vjeruje, ali mora, ok. Na stranici 37 programa Vlade RH usvojenog 23.7. piše: „Vlada će izmjenom Zakona o lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj samoupravi obvezati sve lokalne i regionalne jedinice na javnu odnosno internetsku objavu potrošenog javnog novca.“ Niste nikoga ni na što obvezali nego ste rekli da ćete to učiniti izmjenom Zakona o proračunu, a onda ćete valjda izmjenom Zakona o proračunu ako je uopće bude, reći da to nećete tad učiniti nego ćete donijeti možda lex transparentnost, a onda će narod i zaboraviti do tad. U predloženim izmjenama ovog zakona riječ transparentnost niti jedan jedini put se ne spominje, osim u obrazloženju pet puta. I nije to ništa strašno, to je nešto što nam je ministar Malenica i sam najavio svojim javnim istupima kada je obrazlagao kako namjerava postići transparentnost trošenja javnog novca. Da stvarne istinske transparentnosti neće biti sam je rekao jer biti je ne smije. Nema kontrole trošenja javnog novac, osim u četiri od 555 jedinica lokalne samouprave, a te su se jedinice lokalne samouprave na takvu vrstu zaista stvarne transparentnosti dobrovoljno, samostalno odlučile nitko ih natjerao nije. Ono što je interesantno, nijedna od te četiri jedinice lokalne samouprave nisu iz političke opcije ministra. Ministar Malenica je naravno otišao jer na moje pitanje nije odgovorio. Zašto nije odgovorio? Jer mu pitanje nije odgovaralo. Pokušao je dociranjem, a nije mu uspjelo. Ovaj prijedlog izmjena zakona je baš to, izmjena zakona i ništa više, nikakva reforma, nikakva faza reforme. I ne bih htjela više nikad čuti ovakve formulacije kada se izmjenom zakona proziva nekakva reforma koja to nije jer to je naprosto kolegice i kolege, ne vrijeđanje samo moje ili vaše inteligencije, to je vrijeđanje inteligencije hrvatskih građana. Nemojmo to činiti. Evo imam kratko pitanje zastupnici Ahmetović. Ovih dana, a evo sada budući je takva prigoda jer je Zakon o lokalnoj upravi često se spominje lokalni šerif i zakon lex šerif. Vi ste dugo dužnosnica na lokalnoj razini od 2013.g. dakle kako se vi osjećate kada dobijete etiketu da ste lokalna šerifica ili šerif ne znam kako bi to rekla ili eventualno uhljeb ili mislite da to vrijedi samo za HDZ-ovce? Uvažena zastupnice. Pa ja moram priznati da nikad nisam dobila etiketu lokalne šerifice, nikad me nitko niti izravno niti neizravno nije nazvao lokalnom šerificom, to je valjda moja sreća. Ali ako itko ja sam poznata po tome da one načelnike i gradonačelnike koji savjesno, odgovorno i pošteno obavljaju svoju dužnost, ma ih koje političke opcije dolazili kao što su to načelnici i gradonačelnik na otoku Krku koje jako dobro poznajem i čiji rad dobro poznajem, a neki od njih potiču čak iz vaše političke opcije nemam namjeru prozivati lokalnim šerifima i volim istaknuti da savjesno i odgovorno obavljaju svoju dužnost. Nemam problema s tim, isto kao što nemam problema s tim prozvati svakoga pojedinačno imenom i prezimenom, bez obzira radilo se o HDZ-ovom, SDP-ovom ili bilo kojem drugom dužnosniku koji pronevjeri javni novac, a možemo i nabrajati. Uvažena zastupnice Ahmetović. Znadete da vas cijenim jer ste slično kao i ja i dvoje drugih kolega uveli punu transparentnost na lokalnoj razini. Međutim, Ustavom ne možete propisati kazne kao što ni Zakonom o lokalnoj samoupravi ne možete propisati kako će se transparentnost koristiti jel to spada pod sferu Zakona o proračunu to jasno piše u ovom zakonu. Druga stvar, Zakonom o proračunu već sam razgovarao sa ministrom Marićem će se to implementirati početkom godine jer se on tako i tako isto tako mora mijenjati i tamo će stajati, evo ekskluzivno sad kažem 100.000 kuna kazne za svakog tog lokalnog šerifa koji ne želi poštivati odredbe zakona, 100.000 kuna. Tamo se propisuju kazne, nemate nijednu kaznu u ovom zakonu jer to jednostavno nije zakon, uvjetno rečeno laički da kažem za kazne, to je zakon koji daje nekakav okvir. Ja bih volio, ja znam da vi to nećete podržati jer ste samo iz oporbe, ali vjerujte mi ovo je veliki korak za sve nas.

Tko o čemu Dario Hrebak o otvorenosti proračuna. Poštovani zastupniče, vi ste taj po čijem sam modelu i ne kanim to kriti uvela transparentnost, istinsku transparentnost proračuna u Općinu Omišalj i uvodim je u komunalno poduzeće i u TZ i neću stati, ali nemojte govoriti o otvorenosti proračuna je ovo što HDZ-ova vlada predlaže, što je ministar Malenica javno izgovarao je otvorenost i sami ste kritizirali tu otvorenost, pogledajte novinske napise. Nisam ni riječju rekla o kaznama, ali ste valjda trebali iskoristiti vrijeme da nešto ipak replicirate. Međutim, ono što bih ja vas pitala vaša izjava, prvi dan kad postanem zastupnik ću uputiti zakonski prijedlog o transparentnosti u proceduru. Hvala lijepo. Kolegice Ahmetović, ovaj zakon je u biti slijed loših izmjena koje je uveo naravno Lovro Kuščević gdje je zbog Milana Bandića i žetončića morao donijeti tzv. lex šerif, jednostavno HDZ se morao prilagoditi, a ovdje dovode do još gore kombinacije gdje u jednom članku kažu da gradovi i općine, gradonačelnici općina ispod 35.000 neće imati zamjenika, ali da će ih u slučaju njihove nemogućnosti obavljanja dužnosti mijenjati netko koga predstavničko tijelo vijeće izabere.

Kao što sam u svojoj raspravi rekla, ovaj zakon ne predviđa niti funkcionalno rasterećenje sustava jedinice lokalne samouprave niti uvođenje mehanizama borbe protiv korupcije. Pa zato mislite da su samo ovakve kozmetičke izmjene rađene? Da bi se moglo reći eto mi smo proveli reformu lokalne samouprave za koju ova vlada nema niti volju, niti namjeru učiniti. Ono što je ključno, ključno je da se ne smiju niti spajati, kako god nazvali ukidati, spajati, smanjivati, izostavljati načelnici, gradonačelnici, posebno načelnici općina gdje je korupcija zapravo najviše manifestirana. Zbog toga što ih ima jako puno iz redova HDZ-a. A znamo što rade, Požega, Županja, Škabrnja, SEget, Benkovac, Glina, Čeminac, Otok krcate su novine pronevjera javnog novca zbog kulena, parfema i takvih tričarija koje rade upravo ti čelnici jedinica lokalne samouprave. Izvolite.

Uvaženi zastupniče. Ovo nije bilo pitanje, a sve zbog toga što nisam kompetentna govoriti o gepecima i zapremnini gepeka kad se govorima o buntovima odnosno svežnjevima novaca o čemu bi možda neki drugi zastupnik ovdje mogao bolje govoriti. Nadam se da uvažavate moju ispriku što vam ne mogu relevantno odgovoriti. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Kujundžića. Poštovana kolegice Ahmetović.

Čujemo vas.

Dobro, iako se gubilo povremeno, ali mislim da ste shvatili ovo pitanje, ja bar jesam. Izvolite poštovana zastupnica Ahmetović. Ako sam dobro shvatila pitanje, ja bih vam odgovarala na ovakav način, ne radi se o ograničenju mandata nego se radi o ograničenju mogućnosti koruptivnih radnji. Dakle, kada bi se uvela i kada bi se imala zaista želja i volja da se uvede stvarna transparentnost proračuna, da svaki stanovnik u svakom trenutku može kontrolirati tko je što kupio, zbog čega je kupio, s koje proračunske stavke je potrošio to što je kupio odnosno za to što je kupio, kada je plaćena ta faktura itd. onda ne bi govorili o koruptivnim radnjama i Hrvatska ne bi bila sa 47 bodova na 63. mjestu 2019., odnosno čak tri mjesta niže nego što je bila godinu prije. Kolegice Ahmetović, mene zanima jedna druga stvar, dakle govorili ste o aspektima ove reforme koja to nije dakle smanjit će se broj zamjenika, načelnika, gradonačelnika, broj vijećnika odnosno vijećnika, ali znači li to istu reformu kao što je HDZ uveo tzv. profesionalizaciju javne uprave odnosno hoće li pomoćnici ministra postati profesionalni, a ne politički? Znači li to da će zamjenici postati samo pročelnici, znači li to da će vijećnici postati zaposlenici u komunalnim poduzećima itd. jer ako je to reforma, onda te reforme evidentno uopće nema. I na kraju ono što je kolega Hrebak govorio o kaznama za one koji ne žele provoditi odredbe ovog zakona što se tiče transparentnosti proračun, ono što mene zanima je tko će te kazne plaćati? Hoće li ih plaćati jedinice lokalne samouprave ili će ih plaćati načelnici odnosno gradonačelnici osobno? Jer ako budu plaćale jedinice lokalne samouprave vjerujte mi vidjet ćemo jako puno tih kazni koje će se plaćati. Hvala lijepa. S obzirom na ovaj dio pitanja u kojem problematizirate smanjenje broja zamjenika i mogućnost zapošljavanja tih zamjenika ne nekim drugim pozicija kako je to bilo činjeno prilikom tzv. reforme ministarstava odnosno radnih mjesta u ministarstvu ja zaista ne znam odgovor na to pitanje, ali kako se kaže, povijest je učiteljica života tako ćemo vjerojatno morati dočekati da kažemo povijest se ponavlja. Međutim, ovo što ste rekli vezano uz kazne, je jako je loša praksa, inače da se u slučajevima gdje se krše zakonske odredbe, a sve zbog lošeg postupanja čelnika te jedinice lokalne samouprave kažnjava i općina i čelnik jedinice lokalne samouprave, velika je mogućnost da se i u ovom slučaju ukoliko se kazne budu uvodile upravo taj primjer odnosno način primijeni i ovaj put što je vrlo, vrlo loše poglavito za jedinicu lokalne samouprave. Izvolite.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine pomoćnik ili državni tajnik, ne znam. Evo ja ću progovoriti par riječi i ovom zakonu. Ovdje se silno nastoji pokazati kako ovaj zakon ne donosi ništa, a onda kada se govori onda to bude samo busanje o tome kako je neko jako transparentan, jako pošten i jako značajan, a drugi to nisu. Ovdje kad pogledamo čl. 68.a kaže se da će općina, grad i županija dužne su javno objaviti informaciju o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama, na način da te informacije budu lako dostupne i pretražive. Kada ulazimo i uđemo u značenje transparentnosti kao pojma, izvor je latinski transparens, znači prozirnost, a parere pokazati što znači da je to vidljivost odnosno dostupnost javnosti. Prema tome, dal je nešto vidljivo i jasno transparentno ili je to otvoreno to je sasvim nebitno na koji način se tumači, bitno je da ta informacija dođe i da se ona kao takva pokaže što je evo evidentno iz ovoga gdje se stvaraju preduvjeti da to bude eto svima javno dostupno.

Dakle, svega 4% stanovnika od ukupnog broja u RH živi u mojoj županiji. Kada sad to spustimo na grad koji ima 37 mjesnih odbora i koji je u površini oko 190 km2 i ima u svom sastavu 7 otoka onda možemo reći da je vrlo zahtjevno takvu županiju i takav grad i pratiti i organizirati na način da ono bude itekako ravnomjerno i kvalitetno.

Prema tome, da li je na takvim područjima potrebno ukidati eventualno ono što kažu da bi trebalo ukidati gradove i općine onda ja smatram da to nikako nije dobro jer je na ovaj način upravo su ti gradovi i općine mogli stvarati preduvjete da bi se i vratilo dio stanovnika i da bi se pokrenuli određeni razvojni projekti. Prema tome, kada se vratimo na meritum ovog zakona onda treba braniti upravo to svatko sa svog stajališta da li je potrebno ili ne da te općine i gradovi zapravo egzistiraju ovako kako sada egzistiraju. Uvažena zastupnice, gospođo Perić tu ću se složiti sa kolegicom Ahmetović nije isto otvorenost i transparentnost, znate. Grad Zagreb je transparentan grad po ocjenama određenih institucija, a s druge strane pitajte građane što misle da li je Zagreb transparentan grad. Ali zato u cijeloj javnosti pitajte građane što misle da li je Svega Nedjelja, da li je općina Omišalj, da je li je grad Bjelovar transparentan vidjet ćete kakav ćete odgovor dobiti. Evo danas samo, ja sam danas prijavio gospođu Orešković jer je sama priznala da je članica dvije stranke jedne koja je pasivna, fiktivna, druga koja je aktivna. Članica je stranke „Sa imenom i prezimenom“ koja je fiktivna i članica je stranke sad postala „Pametno centar“ ali joj nije netransparentno uzimati novce nekoliko stotina tisuća kuna koji će doći na fiktivnu stranku da bi ih valjda prebacivala. Nije netransparentnost samo za lokalnu samoupravu, nego transparentnost radimo mi svaki dan, a pogotovo to ne bi trebali raditi političari, oni pogotovo koji prozivaju za moralnost. Naši kriteriji kako su postavljeni u toj transparentnosti koja se prikazuje u medijima zapravo je postavio Institut za javne financije, gdje je objavom proračuna i izvršavanje proračuna, odluka o izvršavanju zatim sve promjene koje su se dogodile tijekom godine to govori zapravo o mjerilima transparentnosti i to su kriteriji koje zapravo provodi Institut za javne financije. Prema tome, ovo što, na ovaj način se želi pokazati da li je, kažem ugrađeno je u ovom članku da onda ta dostupnost svih transakcija koje se događaju po žiro računu da je to pretraživo.

Uvažena kolegice vi ste ovdje lijepo elaborirali o opravdanosti nekih općina u vašoj županiji, ali mi ovdje imamo primjere nekih zastupnika koji su glavni budžije kad se o njihovom gradu ili općini ukine bilo kakva institucija, a oni bi ukinuli sve institucije odnosno sve općine i županije valjda da bi i tu bili onda glavni borci kako bi bili protiv da se ukine njihova općina.

Da li je za to da se ukine i neka pokaže prstom koju općinu ili županiju ili grad treba zapravo ukinuti i onda da vidimo kakvo je to opredjeljenje. Mi smatramo da je ovaj način na koji je konstituiran cijela uprava na području RH da je to jedino zapravo ispravno da se na taj način ravnomjerno mogu razvijati svi gradovi, sve općine i županije i da je cilj i kroz mjere koje se poduzimaju, kroz ove porezne reforme dakle izmjenama fiskalnim promjenama da one dobiju zapravo na samoodrživosti i na mogućnosti da mogu aplicirati i na europske fondove i tako se razvijati. Pa znate i vi kao i ja da je povrijeđen Poslovnik u članku 382. Dakle, ja bih stvarno molio da se držimo teme – teritorijalni preustroj RH nije tema o kojoj danas raspravljamo i to bi valjda trebalo konačno ljudima objasniti. Ja se sa vama slažem što se toga tiče, ali na žalost nametnuli su mnogi tu temu i ta tema očito je postala ne znam zašto i ne znam iz čijih interesa tema iako uopće ona nije, nego kao što sam i molio vratimo se ponovo Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi jer je to tema današnje rasprave. Slažem se s vama, kao što sam i sam ranije rekao, svašta smo radili, prekrajali smo zemlju, županije, općine, gradove, spajali, razdvajali ih, pričali o socijalnim pomoćima, o beskućnicima, o svemu i svačemu smo razgovarali, osim ovaj, osim o temi. O temi jesmo, ali smo i o drugim stvarima pričali. Prema tome, vratimo se temi. A o temi će sad govoriti poštovana zastupnica Branka Juričev-Martinčev. Izvolite.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 Pa evo slušamo i imamo na stolu paket zakona koji se odnosi na optimalizaciju sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave kao što imamo i prijedlog za smanjenje broja lokalnih dužnosnika i racionalizaciju obavljanja poslova u općinama, gradovima i županijama. Mislim da su ovo prijedlozi koji su hvale vrijedni i koje treba podržati. Naime, ovim prijedlogom se smanjuje broj lokalnih dužnosnika za 618. Ne samo da će se racionalizirati sustav na način da će se osloboditi sredstva koja su se odnosila na primanja ovih dužnosnika, nego sve ono što ide, znači ne samo osobni dohodak, doprinosi, već i kartice vozila i sve ono što imaju ti zamjenici. Nadalje, broj članova u predstavničkim tijelima se smanjuje za oko 10%, a i ograničava se maksimalni iznos naknada, ovisno o broju stanovnika u toj općini, gradu, odnosno županiji. Međutim, ja bih isto tako podsjetila da je ovo nastavak optimalizacije, sustava smanjenje broja dužnosnika, a i racionalizacija koju je već započela Vlada. Naime, sada imamo 16 ministarstava, nedavno smo ih imali 20. Zatim, poslovi državne uprave od 1. siječnja ove godine prebačeni su na županiju i gotovo njih 98%, međutim, i tim prebacivanjem oslobodili smo se i imamo manji broj zaposlenika. Evo u našoj Šibensko-kninskoj županiji, županija je preuzela 73 djelatnika, a gotovo njih 24%, znači njih 23 otišlo je u međuvremenu u mirovinu. Kad se vratimo malo unatrag u 2018. g. imali smo smanjeni broj agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba sa javnim ovlastima. Tada smo 54 tijela što ukinuta su, što su spojena s ministarstvom. Ima onih koji su imali po 600 zaposlenika, a bilo je onih koji su imali svega 2 zaposlenika. Dosta priče je bilo o tome kako u manjim općinama ima sredstava gotovo samo za plaće načelnika i njegovog zamjenika. Još nekog zaposlenika koji je tu najčešće, kako znaju kazati, stranački uhljeb, međutim, ja bih tu podsjetila da zakon ne omogućava, već on kaže da masa sredstava za plaće zaposlenih u gradovima, općinama i županijama ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinica ostvarenih u prethodnoj godini, time da se točno zna da u taj iznos ne ulaze donacije, ne ulaze sredstva EU fondova koja su namijenjena strogo za realizaciju projekata i dalje. Međutim, isto tako postoje članci zakona i problemi koje bi bilo dobro ispraviti, bar prilikom, pomoću amandmana. Naime, kada se govori o načelniku, gradonačelniku koji nema svog zamjenika, onda mislim da ne bi bilo dobro da njega u slučaju njegove odsutnosti mijenja osoba koju će predložiti predstavničko tijelo. Znamo da nerijetko su i suprotne političke opcije u vijeću u odnosu na onu kojoj pripada gradonačelnik odnosno načelnik i kad mu već dajemo sve obveze, odgovornosti pa on potpisuje izjavu o fiskalnoj odgovornosti, onda mislim da mu i ovim zakonom treba dati pravo da on bude ta osoba koja će predložiti osobu koja će ga mijenjati. Može biti i slažem se da treba biti iz vijeća jer i vijećnici i lista za gradsko vijeće, odnosno općinsko vijeće je to koje izlazi na izbore i također, dobija mandat od građana, ali u svakom slučaju, da onaj koji mijenja načelnike i gradonačelnika mora biti predložen upravo s njegove strane.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Juričev. Vi ste rođena Vodničanka i znate kakav su status Vodice imale u sklopu općine, bivše općine Šibenik. Bili ste i gradonačelnica Vodica pa vam je poznato što su Vodice kao samostalna lokalna jedinica sve napravili za svoje sugrađane, ali i za brojne goste, turiste koji dolaze u Vodice.

Vodice sigurno nikad ne bi mogle to postići da su ostale u sastavu općine Šibenik. Maloprije sam i kroz repliku kolegi Boriću istakla primjer kada je naselje Tribunj bio u sastavu grada Vodica, znači najbolje osjeća bilo svojih građana, potrebe, prioritete tog kraja netko tko je upravo tu, tko živi tu, tko diše za to mjesto i mislim da male općine su nešto, jedno naše posebno bogatstvo koje treba njegovati jer kad vidimo koliko truda ulažu upravo načelnici tih malih općina i koliko truda daju i što sve donose u svoje krajeve, onda bi bilo zaista žalosno da netko kaže da su nam one nepotrebne, da su one trošak i predložila bih, kao kolega Borić onaj koji misli da je njegova općina trošak, nek samo tu za ovom govornicom to izgovori pa da vidimo kako će i kakvu podršku dobiti od svojih mještana. Evo u kontekstu vašeg, vaše rasprave, županija zadarska će umjesto dva zamjenika, imati jednog, grad Zadar će imati jednog zamjenika umjesto dva, u broj članova predstavničkih tijela u županiji, sa 42, bit će 31, u gradu sa 31 na 27.

Prema tome, ovo je još jedan dodatan argument da se postižu određene uštede i ono što sam ja pričala o ustroju i o kontekstu je upravo toga, da li treba ili ne treba onda ukidati ono što te općine i gradovi, zapravo na tako širokom području donose kvalitativno svojim građanima. Pa kolegice Perić, upravo i naša Šibensko-kninska županija, također će umjesto 2 zamjenika imati 1, osim onog kojeg će dobiti još iz reda nacionalnih manjina, grad Šibenik koji je središte županije također, će imati samo jednog, moje Vodice, s obzirom da imaju nešto manje stanovnika od 10 tisuća, neće imati nijednog zamjenika, iako ću za ovom govornicom reći da zaista brojni zamjenici gradonačelnika su vrijedno radili i bilo bi ružno da se stekne dojam da su nam oni višak, uhljebi ili kako već netko od oporbenih zastupnika zna tu izgovoriti. Kolegice, u svojoj raspravi ste istaknuli uštede u, vezane uz ovaj zakon, pa s obzirom da smo maloprije čuli jednu, u izlaganju oporbene zastupnice o nekih tričavih 35 milijuna kuna, dugogodišnja ste čelnica lokalne samouprave, bili ekonomistica ste po struci, pa što vi kažete na tih tričavih 35 milijuna, a da ne govorim o svim onim drugim uštedama koje ovaj zakon donosi.

Najprije, ovaj zakon donosi uštedu od 100 milijuna kuna, a neka i 35 milijuna kuna, baš se pitam kako ove općine o kojima danas jako puno govorimo, kako bi se, kako one gledaju i na 100 tisuća kuna. Kao gradonačelnica, kao što ste rekli, i ekonomistica, pisali smo projekte i jako nas je veseslilo kad bi iz ministarstva dobili 100 tisuća kuna bespovratnih, mogu tek misliti kako na to gledaju male općine i gradovi. Hvala potpredsjedniče. Uvažena kolegice, spominjali ste spajanje državne uprave u županijama pa sad nakon 20 godina, možemo li pogledati na to je li to bila uspješna reforma SDP-ove Vlade, znamo da je to SDP uveo 2001. g., tu reformu veliku, tada gdje su razdvojili državnu upravu od regionalne uprave u županijama i sad vidimo nakon 20 godina koliko je, kakav je uspjeh te reforme i vidimo koliko je to bilo praktično korisno i potrebno u to vrijeme. Danas oni koji nama drže lekcije o tome kako ovo ne vrijedi, da vidimo kako je završila ta njihova reforma, što kažete o tom? Kolega Sanader, točno znamo kad se to i zašto dogodilo. Naime, u županijama redovito dobija u većini županija dobiva HDZ i onda je trebalo, kad je bila Vlada SDP-a imati svoje ljude na tom nivou. Ono sve što radimo svi mi u općinama, gradovima, županijama, a tako i u državnoj upravi, prioritet bi nam treba biti naš građani i snalaženje prilikom bilo kojih njihovih zahtjeva. Naši građani su više-manje bili izgubljeni jer dođu u ured državne uprave pa nešto traže, onda kaže, ne to je u nadležnosti županije, pa onda više mislim i mi koji smo i mlađi i rekla bih i pismeniji i bliži, nismo znali kad u kojem trenu što treba tražiti od županija, a kad od ureda državne uprave.

Poštovana kolegice. Spomenuli ste i amandman koji će klub uložiti, a vezano na izbor zamjenika u trenutku ako zbog određenih okolnosti načelnik ili gradonačelnik manjeg grada koji nema pravo na izbor zamjenika ne bude mogao obnašati svoju dužnost i smatram da je ovo kako je predloženo amandmanom da ipak to bira gradonačelnik ispravno u odnosu na ovaj prijedlog koji imamo u prijedlogu zakona zato što je i po samom zakonu po lokalnoj, gradonačelnik i kad ga netko mijenja, i dalje je odgovoran za postupke onog svog zamjenika, znači njegova odgovornost ne prestaje, a isto tako, obzirom da veće jedinice lokalne imaju svoje zamjenike, mislim da, koje sami biraju, onda mislim da je pravedno da ih stavimo u istu poziciju, znači da oni sami odlučuju o svojim zamjenicima. Točno, kolegice Jelkovac. Gradonačelni, odnosno načelnik je dobio povjerenje svojih građana i to iznad 50% i mislim da on ima i obvezu, odgovornost, a onda i pravo da u slučaju svoje spriječenosti izabere tko će biti taj tko će ga mijenjati. Naravno da bude član predstavničkog tijela ili ima slučajeva gdje imamo zamjenika koji je iz reda nacionalnih manjina i upravo taj načelnik odnosno gradonačelnik želi da on bude njegova zamjena u slučaju njegove spriječenosti, a isto tako je dobro da to učini i ako ga već zakon obvezuje da to napravi na početku mandata. Ako dođe do bilo kakvih promjena ili u vijeću ne znam postoje različiti razlozi zbog kojih više gradonačelnik ne želi da to bude ta osoba, da u tijeku mandata ponovno promijeni. Evo kolegice rekli ste zapravo da smatrate potrebnim da gradonačelnik, odnosno načelnik može birati sam svoga zamjenika na to bih se i ja nadovezala s obzirom da je zaista velika opasnost za jedinice lokalne, odnosno regionalne samouprave da privremeni zamjenik ima ovlasti samo obavljati kako je rečeno redovne i nužne poslove. Ako bismo to podvukli i izjednačili sa Zakonom o privremenom financiranju onda se postavlja pitanje i zapravo dovodi u problem teza koju je ministarstvo u obrazlaganju prijedloga ovih izmjena izreklo, a radi se o tome da ovaj Zakon je zapravo na tragu kako bi se osigurao kontinuitet u radu jedinica lokalne samouprave. Znači, ako se ovdje radi o redovnim i nužnim poslovima onda zaista jedinice lokalne samouprave će doći u probleme provodeći sve one programe i projekte koje su si zadale. Poštovana kolegice Udović, mislim da smo tu svi suglasni da zaista treba biti gradonačelnik, načelnik osoba koja će odabrati tu privremenu svoju zamjenu a isto tako kad su u pitanju ovlasti tog zamjenika i tu treba biti dosta oprezan s obzirom da postoje druge zakonske obveze koje vežu i obvezuju gradonačelnika, načelnika unatoč tome što se radi o nekoj drugoj osobi. Jer kao što sam rekla Izjava o fiskalnoj odgovornosti obvezuje tog gradonačelnika i načelnika i u tom zakonu ne postoji mogućnost prebacivanja te obveze i odgovornosti na nekog mada imenovanog od strane čelnika.

Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče u odlasku i poštovani gospodine potpredsjedniče u dolasku. Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije, pa evo samo na samom početku želim čestitati svima koji to slave, provode i štuju. Započeli smo ga izlaganjem ministra na temu izmjena i dopuna tri zakona sa kojima većina rasprava doduše nema nikakve veze, jer se više odnose na Zakon o kao što rekoh područjima županija, gradova i općina u Hrvatskoj i u raspravama se uglavnom pokušava imputirati oporbi da oni žele nešto ukinuti, da žele nešto dokinuti i da su im problem troškovi općina i gradova. Pa eto dame i gospodo nisu nama problem kao i svim građanima Hrvatske troškovi gradova i općina, nama su problem troškovi ljudi koji bez ikakvog razloga te gradove i općine vode, dovode do bankrota i troše ponekad ne samo više od 20 nego 30% pa i cijele te proračune na svoje potrebe. Ali kud svi Turci tu i mali Mujo. Ja ću vam reći da u principu usporedbe radi, jer mi trebamo jedno cjelovito rješenje, ne partikularno rješenje, cjelovito rješenje koje naravno je nemoguće donijeti u jednoj ovako trgovačkoj situaciji u kojoj vladajuća priča je. Naime, ukupni prigodi grada Zagreba su veći od zbroja ukupnih prihoda 120 gradova. 52 općine imaju manje od 1000 stanovnika, Civljane imaju 129, dok Čepin ima preko 10 000 stanovnika, to slučajno znam. No, predloženo rješenje se fokusira na smanjenje broja dužnosnika, a vrlo je upitno koliko je realna ušteda koju najavljuje ministar kad već sad u javnosti imamo izračune koji ukazuju da će ušteda biti tri puta manja i to je legitimno da svatko ima svoje izračune. Vi sto milijuna, netko 38 milijuna, ali i dalje je to u postotku stvarno u promilima u odnosu na ono što mi možemo i trebamo. Tu nema volje, nema vizije, nema snage, kompetencije za stvarne reforme mada ih od nas traže apsolutno svi pa i EU. Lokalna uprava bi trebala između ostalog osigurati ravnomjeran teritorijalni razvoj Hrvatske kao jedan od ključnih, strateških ciljeva rascjepkanosti jer imamo čak 555, 556 općina i gradova i došli smo do jednog gomilanja radnih mjesta što opterećuje sustav i dovodi do demografskog pustošenja mnogih područja. I mi se slažemo s tim da broj tih ljudi mora biti smanjen. To pozdravljamo, ali to je parcijalno, malo kozmetičko rješenje u gradu Zagrebu koji ima gotovo milijun stanovnika sa 51 vijećnika na 47. S druge strane, moramo se samo odlučiti što hoćemo. Nedavno je vladajuća većina usvojila novi Zakon o strancima kojim se de facto najavljuje donošenje imigracijske strategije. Ne opet cjelovite, nego partikularne jer je Vlada utvrdila, pazi sad ovo, kako u Hrvatskoj postoji tzv. Uspavana područja koja će se revitalizirati kroz naseljavanje stranaca. Utvrđeno je u istom zakonu i kako u Hrvatskoj postoje sve više lokalnih jedinica u ruralnim područjima koje se same ne mogu brinuti o osnovnim problemima svojih mještana, pa je Hrvatskoj potrebno useljeništvo koje će činiti cijele obitelji, a koje će se integrirati u zajednicu. Znači, Hrvatska se pretvara u useljeničku zemlju u kojoj prema dostupnim podacima uglavnom dolaze strani radnici bez visokog obrazovanja. 9 od 14 županija u kontinentalnoj Hrvatskoj zabilježilo je pad broja stanovnika do 10 do 20% To je krucijalni problem. To je rezultat sadašnje organizacije i ustroja i čestitam vam i na tome. Istovremeno je siromaštvo u Hrvatskoj u značajnoj mjeri koncentrirano u ruralnim područjima, posebno uz istočnu i jugoistočnu granicu. Problemu socijalne isključivosti dodatno pridonose velike regionalne razlike u stopi nezaposlenosti koje se kreću između 4,7% u Zagrebu do 24,3% u Sisačko-moslavačkoj županiji i slobodno me demantirajte. Gotovo 40% nezaposlenih živi u istočnoj i središnjoj Hrvatskoj iako na tim područjima živi tek 1/4 ukupnog stanovništva. Pa da završim. Prevelika složenost, nedovoljna stabilnost, neuravnoteženost, nedovoljna efikasnost lokalne samouprave, slabi razvojni potencijali te osiguranje centralističkog načina upravljanja ovom našom zemljom glavne su karakteristike postojećeg ustroja i mi naravno ovaj paket zakona nećemo podržati. Izvolite sada replike. Gospođa Marija Jelkovac. Poštovani kolega Škoro, vjerojatno ste zbog dojma rekli kako brojne jedinice troše cjelokupne svoje proračune na plaće. Voljela bih ako vi znate da mi ga imenujete. To naprosto nije moguće ni po samom zakonu koji definira da je na plaće moguće izdvojiti do 20% izvornih sredstava proračuna. U vrijeme vladavine SDP-a bio je naime problem u nekim malim jedinicama da taj iznos za plaće ne prijeđe 20%, jer su oni naime donijeli neke takove mjere koje su ugrozile proračune jedinica lokalnih i područnih samouprava. Međutim ova Vlada je i kroz poreznu reformu omogućila da zaista ojačamo fiskalno te male jedinice i da one zaista nemaju takovih problema. Što se tiče ovoga, vaše ideje odnosno vašeg navoda što želimo sačuvati, mi želimo sačuvati i državu, i narod.

Čestitam. Druga stvar, vi i ja smo bili zajedno na istom odboru, pa smo se razgovarali na ovu temu i čuli ste i sami da je prijedlog bio čak kolege iz SDP-a čini mi se da će vam podržati ove izmjene i dopune zakona ako vi prihvatite amandman i njihov uvjet da ne smiju prelaziti troškovi 20%, pa ste to odbili. A ovo treće što ste govorili bilo je vezano za, oprostite. Molim. Aha, dakle što se tiče toga ima li općina koje toliko troše, ja sam to naveo kao primjer jer je bilo takovih situacija.

To nema veze sa onim što se treba napraviti. poštovani potpredsjedniče to vam je titula, da. Dakle poštovani potpredsjedniče, govorili ste o ravnomjernom teritorijalnom razvoju.

Osobito mi u Zadarskoj županiji kod nas je to jako izraženo. Dakle mene interesira kako vi mislite da bi, koje bi to bilo cjelovito rješenje, naravno slažem se s vama da nam treba jedan kompletni novi Zakon o lokalnoj samoupravi, ali koje bi to bilo kompletno rješenje koje bi moglo nas očito ovi projekti Slavonija nisu dovoljno dobri da nas mogu napokon pomaknuti, pa koje bi bilo to cjelovito rješenje? Pa cjelovito rješenje dakle treba stvoriti zakonske pretpostavke da Hrvatska prestane biti zemlja koja se bazira na uvozu i trgovini. Ono što je bitno i što nas uče na Ekonomskom fakultetu je definitivno proizvodnja i izvoz. To bi pomoglo Hrvatskoj. Ali da bi se poticala proizvodnja onda bi trebalo novce koji dolaze za poticaje za proizvodnju uistinu tamo usmjeriti. Mi smo na žalost zemlja koja ima velikih financijskih problema, pa svi ti novci koje i skupimo i koji nam dođu mi ih grecamo od 1. do 1. Prvo za mirovine, potom za plaće i onda prvo što dođe sljedeće na red tranša kredita ili tako nešto. Na žalost kada nemamo viziju i kada nemamo cjelovita rješenja onda ovako partikularno razgovaramo i zabavljamo narod, a na kraju će opet biti 76 ruku u zraku i bit će kako hoće vladajuća većina koja je istrgovala i ovo rješenje. Hvala lijepa. Nemate više replika. Hvala.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi članovi Vlade, uvažene zastupnice i zastupnici. Da je Galileo Galilei živ, rekao bi kreće se. Ovdje smo danas slušali u ovim raspravama puno toga. Ja kao čovjek koji dolazi iz Osječko-baranjske županije, iz Slavonije, Baranje, Srijema koji sam evo skoro cijeli svoj politički vijek proveo u lokalnim i područnim samoupravama itekako smatram da ove izmjene zakona nas vode k onom konačnom cilju u kojem većina zastupnika ovdje govori. Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi je donesen 1993. godine. 27 godina sasvim dovoljno da se vidi što smo uspjeli napraviti. Jako puno. Ja ću reći jako puno pogotovo u ovih zadnjih 4 ili 5 godina i ja se bojim da smo izabrali neki drugi lokalni ustroj da ne bi ni blizu postigli ove ciljeve koje sada imamo neovisno koja je politička opcija gdje na vlasti. Da smo ostali pri starim općinama koje su nekada postojale odnosno da su manja naselja bila naslonjena na veće gradove imali bi velikih problema. Ne bi dostigli ni 50% ni komunalne ni društvene infrastrukture koje imamo sada. To je dobro. Treba čak štoviše još vidjeli možemo li još disperzirati više naselja da dobiju tu pravnu osobnost, da budu oni koji se mogu javljati na fondove EU da mogu participirati naravno i sa resornim ministarstvima. To je dobro. Evo recimo nekoliko primjera. Škoro je ovdje naveo općinu Čepin, to je najveća općina na prostoru RH. Praktički bi mogla imati status grada jer ima preko 10 000 stanovnika. Ali ja sam za to da jedan Višnjevac koji ima 8 i pol tisuća stanovnika također dobije svoju pravnu osobnost, da ne bude prigradsko naselje grada Osijeka jer bi napravio puno više za one koji žive na tom prostoru. Volim govoriti plastično. Kad smo donosili zakon '93. Godine onda su moji Ladimirevci koji imaju 1600 stanovnika postali prigradsko naselje grada Valpova, a 12 općina na prostoru moje županije ima manje stanovnika od ovih mojih Ladimirevaca. I mi 27 godina bez obzira tko je na vlasti, HDZ je bio 27 godina, sada je nezavisna lista ne stižemo više onaj zamah koji smo imali do '93. godine. To je najplastičniji primjer da moramo dobro promisliti zato se slažem sa svima onima koji su u svojoj raspravi istaknuli to, da je ovo vrlo kompleksno pitanje, da je ovo dobar prvi korak da smanjimo onaj dio koji opterećuje naravno i proračune jedinica lokalnih samouprava ali da nam intencija bude ovaj krajnji cilj, a to je novi Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi. Ali vas ponovo molim nemojte olako prilaziti rješenju da ponovo vratimo ovakva mala mjesta poput Vuke, Vladislavaca, ne znam Antunovca, Ernestinova, da ih okrupnimo oko velikog grada. Danas svi govorimo o toj demografskoj pustoši koja pustoši i Slavoniju i Baranju i Liku i Zagoru. Prema tome, ako budemo ostavili ovu pravnu osobnost ovim jedinicama lokalne samouprave sigurno ćemo prije doći do onoga čemu stremimo, a to je da nam Hrvatska ne bilježi toliki pad broja stanovnika. Bilo je puno govora o transparentnosti. Pa zar nije uloga čelnika jedinice lokalne samouprave da bude transparentan, da jasno kaže svojim građanima na što troši novac, kako ga troši i kuda ga troši. Pa to bi trebao biti nekakav kodeks kojeg bi svaki čelnik lokalne samouprave trebao imati kad priseže na tu časnu dužnost da bude načelnik, gradonačelnik ili župan. Pa to je osnova, to je artikulacija sa onima koji su te izabrali da obnašaš jednu takvu dužnost. Prema tome, puno toga čega smo se dotakli danas je sigurno možda neko sjeme koje je posijano za ono što nas čeka za onu žetvu koju trebamo obaviti kad donesemo taj cjeloviti zakon koji će sigurno riješiti one probleme koje imamo sada. Ali konstatiram i sa time se apsolutno slažem i to ću uvijek promovirati da nismo izabrali ovakav ustroj siguran sam da Hrvatska bi danas sasvim drugačije izgledala. I ako ćemo pravo, pogledajte kolike ostale zemlje u okruženju imaju jedinica lokalne samouprave pa ćemo vidjeti da ovaj naš broj sigurno nije glavni predmet rasprave koja bi se trebala voditi ovdje u Saboru. potpredsjedniče. Evo kolega vi ste ovdje lijepo govorili posebno o čelnicima nekih malih općina gdje su mnogi ljudi napravili velike stvari i gdje su se male općine izuzetno dobro razvile. Ova rasprava treba bit vrijeme zahvalit i čestitat svim ljudima, iako su mnogi od njih došli do Sabora i to im je vjerojatno nagrada za ono što su dobro napravili za svoje sredine. Ali mislim da bi ovdje trebalo razmišljati o tome da se općine kategoriziraju u nekoliko razina, da bude najmanje tri razine općina, tri razine gradova. Kod mene doli nije normalno da grad Split i ne znam mala Vrlika imaju iste statuse. Mislim da je ministarstvo tu trebalo posvetiti malo više pažnje, a onda ako treba smanjiti ovih 20% o čemu je govorio gospodin Škoro, da on zna da ima i više, a sigurno toga nema.

Kategorizacija je zasigurno nešto što može biti jedno od rješenja, ali ću se vratiti ponovo na ono što je meritum. Reći ću vam za jednu općinu za koju možda ne znate općina Marijanci ima 2000 stanovnika. Ovog trenutka izvodi investicije za 46 milijuna kuna. Sad zamislite da su ti Marijanci koji geografski pripadaju gradu Donjem Miholjcu ostali pri gradu Donjem Miholjcu, ne bi ostvarili ne 46 milijuna, ne bi možda ostvarili 460 000 jer jednostavno Miholjac je centar i naravno da želi ulagati u svoju komunalnu infrastrukturu. Prema tome, ovo je jako dobra rasprava svih nas koji sudjelujemo ovdje da napravimo najbolje za Hrvatsku. Hvala. Gospodin Radić. Poštovani kolega Ivanoviću, spomenuli ste Osječko-baranjsku županiju. Ja ću primjerice dati primjer općine Antunovac koja je među brojnim projektima napravila i projekt poduzetničkog inkubatora vrijednog 21 milijun kuna. Osnovni proračun općine je oko 5 puta manji nego je samo vrijednost tog projekta. Općina ima oko 3700 stanovnika. Smatrate li da bi jednoj takvoj općini i njenim žiteljima bilo lakše funkcionirati i da li bi mogli provoditi takve projekte u takvim vrijednostima da su primjerice dio grada Osijeka. Ovo je isto jedan od tih plastičnih primjera kad je u pitanju lokalni ustroj. Naravno da ne, Antunovac je danas jedina općina na području Osječko-baranjske županije koja ne spada u onu kvotu nerazvijenih općina koja mora primati pomoć iz Fonda za izravnanje i to je odličan primjer. Ja mislim da ove izmjene zakona o kojima danas raspravljamo polako ali sigurno nas uvode u tu priču i pročitao sam u biti svu onu korespondenciju koja se vodila u javnoj raspravi gdje su se javljale i lokalne samouprave i gdje su upravo sve skoro ukazivale na to cjelovito rješenje.

Na što ste točno mislili vezano na razgovor odnosno vaše izlaganje vezano na transparentnost proračuna odnosno na transparentnost vođenja općina i gradova? Jer vidljivo je prema podacima da tome baš nije tako, da smo tu slabi općenito u Hrvatskoj i da bi to trebalo urediti ne samo ovim zakonom i ne ovim zakonom, nego nekim drugim zakonima i propisima. Meni je nezamislivo da vijećnik mora tražiti od gradonačelnika ili načelnika da mu izlista četvrtu ili petu razinu proračuna. Što mi to imamo skriti u toj četvrtoj, trećoj ili petoj razini proračuna da to ne bi javnost koja nas je izabrala i koja na osnovu našeg programa nam dala povjerenje da mi to javnosti ne kažemo jasno da smo potrošili 100 kuna u nekoj gostioni ako smo imali gosta? Što je tu toliko nešto zakukuljeno da se to ne može? I apsolutno se slažem i ovaj zakon odnosno izmjena zakona upravo kreće k tome da će zakon biti taj pogotovo o izvršenju proračuna gdje će se jasno morati staviti sve do one zadnje razine tako da više nećemo morati postavljati vijećničko pitanje da nam gradonačelnik kaže što se krije na četvrtoj ili petoj razini. I na kraju gospođa Sanja Udović. Zahvaljujem.

To je općina Viškovo, općina gdje sam ja načelnica.

Ja se ispričavam.

No, nije to vjerojatno meritum i ja pozdravljam ovo što je bilo i ovaj amandman koji će uputiti naš klub da jedinice lokalne samouprave iznad 10 tisuća stanovnika imaju jednog zamjenika.

Stoga apsolutno se slažem s tim i nadam se da će i Vlada i predlagatelj usvojiti ovaj prijedlog i to će bitno olakšati rad tih lokalnih čelnika. Inače gospodin Ivanović, Galileo je rekao: „Ipak se kreće.“ Ni on nije bio siguran.

Evo kao načelnik jedne od 8 općina u Baranji i Grad Beli Manastir koji trenutno u Baranji funkcionira, htio bih nešto reći o ovim predloženim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Nekada je u Baranji odnosno cijela Baranja je praktički bila jedna općina odnosno Grad Beli Manastir koji je sada, a danas je kao što sam rekao to 8 općina i grad. Da su tih 8 općina i grad apsolutno opravdali svoje postojanje i svoj rad u proteklih 27 godina najbolje se vidi iz činjenica o izgrađenoj infrastrukturi na području Baranje, prije svega kroz izgradnju lokalnih cesta, komunalne infrastrukture odnosno vodoopskrbe, plinifikacije, sportskih dvorana, vrtića, društvenih domova i svega onoga što nam je u početku bilo neophodno nakon povratka u Baranju odnosno nakon mirne reintegracije, pa i sada kažem u ovim uvjetima. Ovo što ovi zahtjevi oporbe idu u smjeru da se ukidaju pojedine općine jednostavno su težište i težnja da se na neki način općine u kojima su oni već nekoliko puta pokušali doći na vlast, pokušali nekoliko puta se kandidirati nisu uspjeli jednostavno jer nemaju ljude, nemaju infrastrukturu na tim područjima i sada zagovaraju njihovo ukidanje, njihovo spajanje itd. Ja bih to uvažavao kada bi čuo inicijative od ljudi, od mještana, stanovnika tih općina da oni pokreću takve inicijative za ukidanje pojedine općine. Ali vjerujte mi ja evo u ovih, koliko sada, 12 godina kako sam načelnik tamo krećem se među ljudima, običnim ljudima nikada od nikoga nisam čuo takvu inicijativu u tom smislu da predlaže ukidanje svoje općine ili nešto slično. Ima inicijativa, ima ideja i mi smo već dosta toga i učinili na objedinjavanju zajedničkih potrebnih funkcija komunalnog gospodarstva, zbrinjavanja otpada, zajedničke vodoopskrbe, zajednička turistička zajednica na razini Baranje itd. i to se pokazalo dobro i to treba omogućiti i to treba unapređivati. Međutim, ukidanje samih općina doista u ovom trenutku mislim da ne bi donijelo apsolutno ništa dobro niti stanovnicima tih općina, niti cjelokupnoj zajednici. U svim tim jedinicama odnosno općinama uglavnom postoje jedinstveni upravni odjeli koji u prosjeku broje od tu negdje tri, četiri, pet ljudi do 7, 8 najviše u većim općinama. I to su ljudi koji rade na pripremi, na punjenju proračuna, na njegovoj provedbi ali isto tako rade i na provedbi i planiranju svih europskih projekata koji rezultiraju time da su često puta proračuni i po nekoliko puta veći od onog dijela koji je da kažemo izvorni prihod proračuna. Tako da apsolutno kažem, ti ljudi opravdavaju svoje postojanje i nisu sigurno nikakav teret niti jedinicama lokalne samouprave niti tim stanovnicima tamo. Mislim da ono što oni rade, odnosno onih 20% koji se ovdje spominju za njihove plaće koje su jednostavno limitom određene da ne smiju prijeći 20% od izvornih sredstava proračuna, nitko ne govori o tome što je sa onih 80% neovisno o tome koliki je proračun. Znači 80% tih sredstava praktički ostaje i ulaže se u razvoj, odnosno u infrastrukturu te općine. Tako da jednostavno moramo tu gledati, biti što kažem što realniji jer u konačnici i ti dohoci njihovi, njihove plaće to ostaje u toj jedinici lokalne samouprave i to čini tu jedinicu na neki način fiskalno održivom, jednostavno na neki način doprinosi razvoju života u cijeloj toj sredini. Ono što mene na neki način u ovim izmjenama i dopunama zakona na neki način malo može pokolebati to je činjenica da iduće godine imamo i popis stanovništva koji će pokazati možda različite brojke, a s obzirom da su velik broj odredbi ovog zakona upravo vezani za broj stanovnika, znači i broj vijećnika u vijećima i njihovoj naknadi itd. tu možemo doći do određenih raskoraka jer ćemo jednostavno narednih 10 godina onda morati po tom brojnom stanju, po tom broju se vladati a na žalost nemoguće je popis stanovnika završiti prije nego što budu izbori u svibnju iduće godine. Evo toliko. Osjećam se difamiranim. Naime, ovdje je bilo riječi o tome da neki u oporbi tvrde da neke općine treba zatvoriti. Recite mi tko imenom i prezimenom, jer ja sigurno to nisam niti rekao, niti izjavio. Politika je stvorena od imena i prezimena. Prema tome, onda treba biti konkretan jer u protivnom zbilja se osjećam difamiranim. Neka se javi svatko onaj tko misli da je potrebito ukinuti bilo koju općinu, poglavito svoju neka kaže. Ali i bilo koju ako ima argumente zašto neku općinu ili grad treba ukinuti neka to otvoreno kaže. Ali morate priznati da je većina diskusija oporbe bila usmjerena upravo na taj cilj da se ide, jer ste rekli da ovo u stvari nisu, da su ovo kozmetički zahvati, da ovo nije nikakve izmjene zakona jer nema prave reforme, nema ukidanja. To je tendencija koju jednostavno mi kao načelnici zaključujemo odnosno vidimo iz vaših diskusija. Nemate više replika.

Poštovani predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle, nastavila bih čini mi se da sam istrošila sve replike, pa nisam mogla oštro reagirati na nekakvu zapravo zlonamjernu čini mi primjedbu kako je oporba za ukidanje općina. Dakle, ponavljam ja kao zastupnica SDP-a, kao članica jedne od najveće odnosno najveće oporbene stranke, dakle u SDP-u nikada nismo govorili o zatvaranju odnosno ukidanju pojedinih općina. Dakle, ja o tome nemam saznanja, niti ikad sam čula da bi netko od mojih kolega govorio o tome da se jedne općine trebaju zatvoriti ili ukinuti. Dakle, to je objeda i sigurno naše razmišljanje, naši stavovi nikad neće ići u tom smjeru. Dapače, upravo suprotno. Mi ćemo se u našim raspravama temeljiti na tome da omogućimo ljudima što bolju i neposrednije učešće u odlučivanju o stvarima koji se neposredno tiču njihovih života. Dakle, od komunalnih problema do socijalnih problema koje se baš u prvu ruku i najviše rješavaju u općinama i gradovima. To je i najznačajnije i najpotrebnije. I upravo tamo gdje su najmanje sredine taj je način upravljanja osobito važan. S druge strane je pitanje na koji način je to funkcionalno i najbolje urediti. Dakle, na način da se pojedini poslovi spoje i smanje to da, ali nikako ne ukidanjem pojedinih sredina. Dakle, u tom dijelu smo razjasnili a u drugom dijelu posebno bih se htjela osvrnuti na način kako se zakon donosi. Čini mi se da se donosi na način kozmetičkih promjena, ali opet s druge strane bolje nešto, bolje i jedan korak cjelovitoj reformi lokalnoj samoupravi negoli ništa. Dakle, ne slažem se da je sada vrijeme za to. Trebalo je to temeljitije pripremiti i korakom po korakom usmjereno ići prema tome da bi to upravljanje bilo efikasnije. I upravo me zbog toga čudi da se niti u jednom dijelu ne spominje već u replici izrečena povelja, Europska povelja o lokalnoj samoupravi koja je neobično važna za nas, koja tim koracima znači kao lokalne samouprave krećemo i to trnovitim putem prema nekom uređenju koje bi bio svrsishodniji, efikasniji, jeftiniji za našu državu. Dakle, ni jednom rečenicom u izmjenama i dopunama zakona nemate tu Europsku povelju o lokalnoj samoupravi. Posebno opet napominjem da pod koncepcijom lokalne samouprave kako razumije ta povelja kaže se Članak 3. stavak 1. pod lokalnom samoupravom podrazumijeva se pravo i mogućnost lokalne jedinice da u okvirima određenim zakonom uređuje i upravlja uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog pučanstva bitnim dijelovima, dijelom javnih poslova. Dakle, važno je da se odgovornost i upravljanje iz lex šerifa koje nisam ja nazvala tim imenom nego ga kolokvijalno tako znamo i u medijima i među nama je ta, ta naziv, a ne pridjev opće poznat, žao mi je da je to tako jer činjenica je da je taj lex šerif postao zbog takvog naziva, zbog negativnih implikacija i negativnih djelovanja tih čelnika. Zbog čega? Jer upravo njima, dakle neposrednim izborom je dala, dato na raspolaganje cijeli proračun, da malte ne bez ograničenja raspolažu proračunom, dakle novcima poreznih obveznika i to bez, bez jake kontrole skupština odnosno vijeća. U tom dijelu svakako bi trebalo primijeniti i promijeniti odredbe koje se tog dijela tiče barem u budućnosti. Vidim da mi je vrijeme isteklo, žao mi je, mogla sam malo više.

Tako i vi vidim koristite svaku priliku da onako slučajno provučete to lex šerif, šerife itd., i onda se čudite odakle to kao kolokvijalno zovu načelnike šerifima. Ja sam načelnik evo već 12 godina i doista se ne osjećam šerfom više bi bio običan kauboj ako mogu birati ovaj ali mislim da isto tako govorite o tome da niste za ukidanje općina, a uvijek provlačite tu tezu da bi to na neki način bilo pravo rješenje, ali eto nitko neće to konkretno predložiti. Pa skupite hrabrosti pa jednom recite ono što stvarno mislite pred javnošću. Hvala lijepo. Doista je čast izuzecima koji tako misle, nažalost svjedoci smo da je lex šerif ponavljam još jedanput od naziva do onoga što se danas dešava jako blizu. Dakle, dešava se da načelnici i ostali čelnici jednostavno upravljaju novac bez jake kontrole skupštine odnosno vijeća. Dakle, to je žalosno to je činjenica i samim time što su ti proračuni zatvoreni još jedanput se tom činjenicom svjedoči da je to potrebno promijeniti kako bi možda vi i neki drugi imali puno bolji naziv i kolokvijalni u društvu.

Izvolite gospodin Klarić. Kolegice oni koji su plasirali tu tezu šerif, dat ću vam primjer, ista generacija imamo jednog načelnika, 5 mandata načelnik općine, izgradili i dvoranu i boćarski klub, infrastrukturu, uveli plinifikaciju i sve nakon tih svojih mandata znate šta je čovjek morao napraviti, kupit dostavno vozilo i sad razvozi da bi imao od čega živjeti. S druge strane taj koji ga je nazvao lex šerifom, ne njega nego svih nas, nakon 2 godine mandata ovdje u Hrvatskom saboru sad ima saborsku mirovinu. I o tome nitko ne govori. Ovaj je odradio za svoju općinu, upravljao s tim svojim novcem, posprdno se ga je nazivalo lex šerif, a takvih znamo mnogo, mi koji smo u kontaktu i koji radimo na terenu, a ovi biraju imaju saborsku mirovinu. I oni koji nas nazivaju lex šerifom evo sad smo vidjeli tu da je podnesena nekakva prijava imaju dvije stranke da bi kupili proračunski novac.

Dakle, on je u pravilu pozitivan naziv, ali je u hrvatskom društvu slijedom tih loših poteza čelnika koji se koriste novcem državnog proračuna da bi ostvarili svoje vlastite interese došao u negativan predznak.

gospodin Stričak [[Upadica: Molim?]] ne, ne vi, gospodin Stričak ima repliku još.

Smatram da svi naši gradonačelnici i načelnici dobro rade i da su rezultati vidljivi na svakom koraku u svih 6 općina, u 22 općine i 6 gradova. Međutim, ne bi se složio s vama vezano na slab nadzor predstavničkog tijela nad radom gradonačelnika i načelnika. Znači, kod donošenja proračuna svaki vijećnik dobiva proračun na uvid. Može reagirati amandmanima, može javno održati presicu, komentirati, reći s čime je zadovoljan, s čime nije. Kod rebalansa također, kod projekcija također tako da smatram da postoji dovoljno mehanizama da predstavničko tijelo reagira.

Dakle, željela bih vam odgovoriti jednim primjerom upravo iz Grada Varaždina. Dakle, tamo je vijećnik koji je sada i kandidat za gradonačelnika SDP-a Neven Bosil u nekoliko navrata želio dakle preko prava na pristup informacijama dobiti jedan dio informacija koje se tiče proračuna kojeg on kao vijećnik jednostavno mora poznavati, a da bi ga mogao poznavati u detalje mora dobiti informacije. On čak ne može niti dobiti informacije koje se tog dijela tiče. Dakle, vrlo je upitno funkcioniranje i način kako koji gradonačelnik, načelnik funkcionira. Hvala vam lijepa.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Mene ne smeta da se nešto zove „lex šerif“ Mislim šerif je onaj koji dijeli pravdu u kaubojštini? Ima jedna stvar, ali to opet nije meritum ovog zakona, a to je da čelnici jedinica lokalne, regionalne samouprave su neposredno birani od građana tako da imaju određeni izborni legitimitet i legalitet. Legalitet imaju i predstavnička tijela. Teško je odgovoriti i naći idealan odnos između predstavničkih tijela i nositelja dužnosti na lokalnoj i regionalnoj razini baš iz ovog razloga jer su neposredno birani. Dok na državnoj razini imamo jedan obrnuti … [[ne razumije se]] Imamo predsjednika s nikakvim ovlastima koji je neposredno biran od građana, a imamo opet premijera koji je biran od Sabora.

Ali to nije temelj ovih izmjena i dopuna. Ovdje se govorilo isto tako sa određenim imputiranjima koja su vezana za ukidanje gradova i općina. Gospodo, koliko ja znam, a mislim da sam već jedno 7 ili 8 mandata u predstavničkim tijelima to se ne regulira ovim zakonom. On se regulira Zakonom o područjima općina, gradova i županija. Prema tome, ići imputirati nešto, pa dajte mi recite u kojoj je saborskoj proceduri netko imenom i prezimenom kao ovlašteni predlagatelj predložio izmjene i dopune Zakona o područjima gradova, općina i županija prije nego što počnete ovakvo nešto prozivati? To je trošenje kisika, to je trošenje kisika. E sada dolazimo na ovu temu. Kada govorimo o ovoj temi to je ipak rađeno s brda s dola i rađeno je s brda s dola 6 mjeseci prije lokalnih izbora, pa onda idemo promijeniti naknade i brojke što se tiče predstavničkih tijela. Ok. Ali to tome služi zato da bi se na temelju toga mogli provesti novi izbori i to je ono čemu to služi. Pa što ako služi tome? Ali služi tome, a … vidite ja sam bio među rijetkima koji su zbilja pozitivno bili pozdravili izmjene i dopune koje je donio HDZ-e jer je konačno raščistilo prava i dužnosti gradskih, općinskih vijećnika i članova županijskih skupština koji se člankom 9. sada katastrofalno osporava. Oni su postali totalna blamaža. Dakle, ja se moram dogovoriti s poslodavcem hoće li me i kada pustiti na skupštinu, na gradsko i općinsko vijeće, a vi ste konačno bili donijeli odredbu na temelju koje je to opravdan izostanak s posla jer su me ipak posredno ili neposredno građani birali kroz listu ili kao nezavisnoga kandidata u predstavničkom tijelu, što bi trebalo biti svakom poslodavcu na ponos i diku. I sada ćemo se vratiti na to da jedan radnik mora prositi poslodavca da ga pusti. E, baš će ga pustiti kada je riječ o odluci o komunalnoj naknadi, e baš da vidim kako će ga pustiti. Ili će ga pustiti ali uz uvjet pogotovo ako je vezan za državu, a država recimo ima drugačiju stranačku obojanost. Ne, ne ti moraš ići na vijeće, jer mi moraš srušiti proračun. Dakle, ovako kako je tu sročeno nakon što ste sjajno riješili pitanje opravdanog odsustva da bi se moglo prisustvovati predstavničkom tijelu jer je to ipak časna dužnost ona de facto sada opet postaje nečasna. Tako da o drugim člancima niti ne bi. Ovdje se govori o smanjenju, govori se o smanjenju vijećničkih naknada. Pa radnih tijela ovdje ni nema, ni predsjednika radnih tijela. Nema ih, ne postoje. Dakle predstavnička tijela nemaju svoja radna tijela. Drugo. Ukupno u Hrvatskoj što hrvatski građanin da 10 kuna, 9 kuna ide državi, 1 kunu, niti 1 kunu ukupno dijele sve županije, gradovi i općine. Toliko o ukidanju. Gospodin Željko Pavić traži repliku. Poštovani zastupniče, danas ovdje svjedočimo jednom čudnom događaju. Naime, evo naši kolege sa desne strane govornice uporno imputiraju ljevici da je za ukidanje općina i gradova što nije točno. Ni jedan od naših zastupnika nije to spomenuo, a njihovih je to spomenulo barem deset i o tome komentiralo. S druge strane zaboravili su koji su zakon donijeli u prošlom mandatu. Donijeli su zakon „lex šerif“ Zašto „lex šerif“ Zbog toga što kad gradonačelnik ili načelnik da prijedlog proračuna, ukoliko ga vijeće ne prihvati tko ide na izbore? Gradonačelnik? Prema tome, tko ima apsolutnu vlast? Gradonačelnik provodi zakon na svoj način. Naime, bilo na ovaj način, bilo u prethodnom sazivu ako ćemo oko ovih tema strančariti nećemo nikada dovesti situaciju koja nam je zajednički cilj, a to je da imamo kvalitetnu lokalnu samoupravu jer je ona najbliža građanima. Ali to se sigurno ne može napraviti kroz jedno blitz e-savjetovanje i dva čitanja po hitnom postupku. To samo govori o načinu na koji mi tretiramo sudbinu naših gradova, općina i županija. Da li se ono zvalo „lex šerif“ ili ne, rekao sam to je pitanje reguliranje određenih odnosa koji mogu biti ovakvi ili onakvi. Ali bilo bi dobro da ih svi u ovom Saboru možemo braniti onog trenutka kad za njih dignemo ruku, a ovo je sad nemoguće.

Ovaj zakon svakako je prekasno došao na naše klupe i on sasvim sigurno nije sveobuhvatan kakvog smo očekivali, kakav je bio u pojedinim dijelovima rasprave u javnosti, u medijima tako da apsolutno su mi bliske i podržavam primjedbe koje su moje kolege prethodnici dali u pogledu njegove manjkavosti posebno u pogledu nedostatka primjerice ograničavanja broja mandata pojedinih čelnika lokalne uprave i samouprave. Nevjerojatno je da ostajemo gluhi, nijemi na činjenicu da neki ljudi unatoč standardima europski ili svjetski ostaju na svojim pozicijama praktično dok su živi ili dok mogu biti živi. Znam, reći ćete mi to je volja građana. Ali kako je ustavna kategorija ograničavajućih mandata za primjerice predsjednika države, zašto ne bi bila isto tako za tri ili za četiri mandata ograničeno na područje lokalne uprave i samouprave. Isto tako, nevjerojatna je okolnost da smo ostali gluhi i slijepi krivo tumačeći ustavnu kategoriju presumpcije nevinosti koja se prije svega odnosi na konkretne stranke u sporu, u kazneno-pravnom procesu na odnos između tužitelja, okrivljenika i suda, države u konačnici i tu vrijedi to temeljno načelo. Ono primjerice nema apsolutni značaj za svekoliku javnost, jer inače bi došli do apsurda da svojim očima vidimo da čovjek čovjeka ubije i on bi za nas bio nevin. Pa naravno da nije nevin kad je ubojica. Prema tome, nemojmo to podcjenjivati. Stavimo isto tako, propustili ste staviti određenu kategoriju u naš zakon postojeći da se ne može kandidirati osoba na takve funkcije ukoliko je prvostupanjskom osudom osuđena za teška kaznena djela iz nadležnosti djelovanja USKOK-a, odnosno uskočkih sudova. To je čitava lepeza strahovito teških koruptivnih kaznenih djela ili organiziranog kriminala ili delikta nasilja ili terorizma ili bilo šta drugo. Također apsolutno mi je prihvatljiva ideja naših kolega koji govore da zamjenike, da gradonačelnik, odnosno načelnici ukoliko su spriječeni da trebaju biti u prilici da oni utječu na to tko će ga doista mijenjati u slučaju da kao što su to kolege iz Istre predložili svoj amandman, jer mogli bi se dovesti u jednu apsurdnu situaciju. E sad što se tiče smanjenja broja zastupnika, odnosno vijećnika u gradskim četvrtima, mjesnim odborima u Zagrebu i u Gradskoj skupštini tu je situacija specifična. Naravno da podržavamo ovu situaciju da sa 51 vijećničkih mandata u Gradskoj skupštini prihvaćamo smanjenje na 47 vijećnika, to je nekih 8% Međutim, onda smo trebali biti konzistentni i prema gradskim četvrtima zahvatiti određena područja, jer naše gradske četvrti broje negdje čak recimo Sesvete 70 000 stanovnika. Neki imaju Zagreb istok – Trešnjevka sjever –jug od 56, 59 također tisuća stanovnika, pa imaju od 17 do neke 15 vijećnika itd.

Prema tome, tu su odnosi jasni, ali stanje je sasvim sigurno neodržavajuće u pogledu ovaj predsjednika koji obavljaju svoj posao vijeća gradskih četvrti iznimno odgovorno i dapače njima treba i povećati naknadu.

I dan danas taj čovjek i nagodinu kad bude se vjerojatno kandidirao on pobjeđuje sa preko 50% u prvom krugu. Na taj način ne da bi mi njemu uskratili, nego bi tim građanima, tim stanovnicima općine uskratili njihovo pravo da biraju koga žele, da žele tog čovjeka, vjerojatno se stvarno čovjek dokazao. Pa načelno ja se mogu s vama složiti, međutim postoje temeljni principi i načela demokratske vladavine pa to čak i Putin, veliki Putin u Rusiji poštiva, pa prekida, pa naš predsjednik, institucija predsjednika RH to poštuje da bude 2 mandata, jedino predsjednik HVIDRE on je doživotno gospodin Đakić vjerojatno i ovaj vaš čovjek će i gradonačelnik Bandić, ali to nije demokratski to generira, to stvara uvjete za koruptivna djelovanja. Gotovi ste, do 17 i 15 provjetravanje vijećnice.

Idemo dalje. Gospodin Željko Pavić ako se nalazi negdje. Sve je u redu. Poštovani potpredsjedniče, poštovani zastupnici. Evo ja bih se ponovno vratio na temu koju danas imamo na dnevnom redu i žao mi je što nema gradonačelnika i gradonačelnica koji su govorili o transparentnosti i otvorenosti rada jedinice lokalne samouprave i gospođe Perić. I samo bih htio da se konstatira da to nisu sinonimi. Transparentnost rada jedinica lokalne samouprave i otvorenost rada jedinica lokalne samouprave nisu sinonimi i to trebamo imati na umu. Znači gospođa Perić je objasnila što je to transparentnost, a otvorenost rada ima puno faktora da bi bio rad jedinice lokalne samouprave otvoren, a jedan od njih je da zapravo na temelju prikupljenih informacija i podataka od javnosti zapravo su kao ulazni podaci i informacije za rad lokalne samouprave. Dakle, evo nema tu kolege koji tvrdi da mi ne znamo što je transparentnost, što je otvorenost ali evo vidite da znamo. I ja bih se osvrnuo na članak 22. zakona u kojem se navodi da će se informacije objavljivati na način da budu dostupne i pretražive. Prvo bih napomenuo da se zapravo tu ne radi o informacijama, nego se radi o podacima pa molim predlagatelja da to promijeni u tekstu predloženog zakona. A isto tako napominjem da bi bilo potrebno da ti podaci budu u tabličnom obliku lako dostupni, pretraživi i obradivi. Znači i obradivi sve do nivoa analitike uključujući i taj nivo. To bi omogućilo pravi uvid u podatke i analize podataka u tabličnim kalkulatorima i ostalim alatima za analize podataka. Pa ja sam napisao i amandman, nadam se da će taj amandman s obzirom da ne utječe na ništa osim što zapravo dobivamo podatke u transparentnom obliku. Čuli smo već odgovore od gospodina koji je iz Bjelovara da će zapravo pitanje koje sam htio postaviti zašto nije naveden rok u kojem su čelnici dužni objaviti podatke kao i pitanje što se dešava sa čelnicima koji te podatke ne objave ili ih objave nakon propisanog roka ako će taj rok biti pripisan odnosno koje su kaznene odredbe. Čuli smo već te odgovore i sad smo čuli da je zapravo to dio koji će biti obrađen u Zakonu o proračunu. Ali živi bili pa vidjeli da li će to stvarno biti tako ili ćemo čekati na podzakonske akte kojima će se to regulirati. U svezi objave podataka predlažem predlagatelju da se definira i nabavi jedinstvena platforma za objavu podataka o trošenju proračunskih sredstava za sve jedinice lokalne samouprave, te da se na taj način omogući jedinstveni pristup do podataka svih jedinica lokalne samouprave sa jedne strane i uštede zapravo velika financijska sredstva općina i gradova s druge strane. Naime, ako znamo da ima preko 550 jedinica lokalne samouprave bit će velika ušteda ako neće svaka jedinica lokalne samouprave kupovati svoje softversko rješenje i nakon toga plaćati mjesečno održavanje sustava za prikaz tih podataka. Tu se može uštediti čak i desetak i više milijuna kuna. Što se tiče otvorenosti, tu bih se osvrnuo na članak 4. Predloženog zakona koji govori da građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana naravno u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Propisivanjem prikupljanja popisa od 20% od ukupnog broja birača zapravo je onemogućeno raspisivanje referenduma na inicijativu oporbe. Isto se dešava i u slučaju inicijative trećine vijećnika, jer nakon toga tu inicijativu treba potvrditi predstavničko tijelo. Znači ni u tom slučaju se ne može raspisati referendum na inicijativu oporbe. I još imam jedan odgovor kolegama zastupnicima kojima nije jasno po kome su lokalni šerifi dobili naziv lokalni šerifi, a i ono što me najviše smeta što niste dotakli članaka zakona koji vraćaju značaj i ulogu predstavničkog tijela na poziciju na kojoj je ta uloga bila prije prošlih izmjena zakona, odnosno prije donošenja tzv. „lex šerif“ verzije zakona.

Znači, moramo to mijenjati.

Poštovani kolega Paviću, ja mislim da je vaša inicijativa doista hvale vrijedna jer ta jedinstvena platforma svima građanima bi omogućila lakše pretraživanje i one četvrte i pete razine proračuna kada bi bila doista jedinstvena. Pitanje je, odnosno čini mi se da ste vi rekli da bi država trebala financirati taj projekt. Ali bi tada uštede bile ogromne, jer bi se i platforma zajednički održavala. Evo ja mogu sa ponosom reći da sam 2004. godine do 2006. godine radio na jednom projektu koji se zvao lokalna riznica grada Zagreba i tu sam mogao još neke stvari reći u vezi transparentnosti jer ti podaci koji su u tom sustavu još uvijek nisu na raspolaganju građanima. Evo nakon 16 godina iako je taj sustav i danas još u funkciji možda još kojih mjesec dana, a nakon toga se kupuje drugi sustav i moja intencija je bila i ranije kada sam imao utjecaj na informatizaciju tijela državne uprave da zapravo imamo središnje rješenje koje bi bilo instalirano na jednom mjestu i dostupno svima. Radi se o tome da se onda obavi centralna nabava, kupi se jedan sustav, održava se na jednom mjestu, na jednom serveru ili na nekoliko servera. Sve jedinice lokalne samouprave imaju pristup do tih servera. Gore ostavljaju svoje podatke. Svi su podaci na isti način prikazani i zapravo svim građanima omogućavamo da mogu pogledati te podatke kako o ni žele.

poštovani predsjedavajući, poštovani kolege zastupnici moram priznati da sam ipak očekivao nešto ambiciozniji prijedlog izmjena ovih zakona. Očekivao sam možda funkcionalno spajanje neefikasnih općina. Očekivao sam možda i spajanje lokalnih komunalnih poduzeća kako bi se podigla njihova efikasnost. Očekivao sam možda i snažne financijske uštede ali dobili smo ono što je već više puta danas spomenuto, kozmetiku. S obzirom na stanje ekonomije javnih financija rekao bih da je to otprilike kao da požar gasite sa bočicom vode. Podsjetio bih samo da je ove godine država u deficitu 30 milijardi kuna, a mi ovdje govorimo o uštedama od navodnih 100 milijuna kuna koje se na kraju realno niti neće dogoditi. Rekli bi neki „tresla se brda, rodio se miš“ No, ne treba biti bit ovih izmjena zakona samo smanjiti broj dužnosnika, nego cijelu lokalnu i regionalnu samoupravu učiniti efikasnijom. Nije pitanje samo koliko ima županija, gradova i općina, nego i koliko ljudi tamo radi, koliko se troši na plaće i materijalne rashode za ta radna mjesta. Toga se ovdje ne dotičemo. Ne moramo ići dalje od primjera Grada Zagreba koji primjerice samo za rashode za zaposlene izdvaja gotovo 5 milijardi kuna. Treba imati na umu da za te zaposlene treba osigurati u nekim slučajevima i računala, mobitele i sl. Dakle, to su sve troškovi koji se gomilaju, a za koje nije uvijek sigurno da su stvarno nužni. Nadalje, u najmanju ruku nam je upitno nama u stranci Fokus imenovanje zamjenike iz predstavničkog tijela. Time se po nama miješa predstavničko izvršno tijelo, a dovodi u pitanje izborni legitimitet takvog zamjenika. Iz tog razloga i ostalih navedenih u ime stranke Fokus predlažem da se ipak i u gradovima i u općinama ispod 35 tisuća stanovnika zadrži jedan zamjenik. No pod uvjetom da svi zamjenici na svim razinama budu volonteri bez naknade. Jedina iznimka od toga bi bila u slučaju kada je čelnik volonter, u tom slučaju bi jedan zamjenik mogao funkciju obnašati profesionalno. Dakle, nas zanima financijska ušteda i podizanje efikasnosti i kvalitetu usluge građanima, a ne sam broj dužnosnika. Na način koji predlažemo bi imali manje dužnosnika na plaće, nego prema trenutnom prijedlogu, a i ne bi se dogodilo da neki čelnici svoje zamjenike pospreme na mjesto savjetnika ili pročelnika, niti bi se birali zamjenici iz predstavničkog tijela. Što se tiče same transparentnosti o kojoj se ovdje govorilo voljeli bi ipak vidjeti i malo konkretniji prijedlog od onoga što je sada navedeno. Primjerice da se jasno kaže da će biti potrebno objavljivati sve ugovore, narudžbenice i fakture bez obzira na iznos po uzoru primjerice na Grad Svetu Nedelju, a i neke druge koji su pratili taj primjer. To bi bio pravi korak prema transparentnosti, a treba imati na umu i da transparentnost nije samo transparentnost financija. No pričekat ćemo da vidimo kako će to biti definirano kroz sam Zakon o proračunu kao što je to bilo ranije rečeno. Za spomenute prijedloge koje sam ovdje sada iznio podnio sam i amandmane. Naravno na vladajućima je da li će ih prihvatiti ili odbiti. No, ukoliko budu odbijeni naravno da neću moći podržati izmjene ovog Zakona kao što su predložene.

Izvolite. Da. Poštovanje. Poštovani kolega Nađi, pa primjerice mjesni odbori nemaju funkciju koju objektivno mogu imati jednako kao ni gradski kotarevi. Nemaju decentralizirana sredstva u obujmu u kojem to objektivno mogu imati. Redefiniranjem broja jedinica lokalne uprave i samouprave i davanjem većih ovlasti mjesnim odborima i gradskim kotarevima kako zakonski tako i onih fiskalnih utvrdila bi se nepobitna činjenica neopravdanosti ovog broja jedinica lokalne uprave. Jednako tako i gradski kotarevi koji najčešće imaju stanovnika više nego 20 jedinica lokalne uprave skupa, a decentralizirana sredstva su im maltene nikakva su sljedeći zapravo pokazatelj suludoga ustroja Republike Hrvatske, a i mjesni odbori i gradski kotarevi su oni koji se biraju na izborima. Ako pođemo od ove postavke u kontekstu brige za infrastrukturu opet će nam biti jasno da ovaj broj jedinica lokalne samouprave postoji kako bi netko primao plaću i nešto odradio. S obzirom da je zvuk bio malo mutan, pa nisam sve baš najbolje čuo. Dapače, jesmo za decentralizaciju smatramo zapravo da bi se država trebala odreći, centralna država većeg dijela prihoda u korist jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Međutim, ne na način kako se to trenutno radi da se zapravo nagrađuje one najlošije. Dakle, treba jednostavno tamo gdje se stvara vrijednost ostavljat veći dio te vrijednosti i na taj način će svi biti motiviraniji se dodatno potruditi da upravo njihove općine, gradovi, županije budu što bolji. No, međutim isto tako smo mišljenja da treba definirati neke jasne kriterije koje trebaju svi udovoljavati kako bi se vidjelo koja općina ima smisla, a koja možda ne toliko.

Evo uključen je mikrofon. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege ja ću dakle nastojati vas ne zamarati sadržajima koji do sada nisu bili izneseni, ali s obzirom da ova rasprava traje 8 sati, nemoguće je više reći nešto novo od ovih 111 stranica koje smo dobili ovim promjenama zakona. Naravno ipak moram apostrofirati neke stvari. Svi se slažemo da se ovdje radi o estetskim izmjenama zakona koje nisu suštinske, koje nisu nedovoljno ozbiljne, a sramotno je da ga donosimo 6 mjeseci prije lokalnih izbora. Nagovještavali ste da će se smanjiti broj vijećnika sa 20%, a to je sada vidimo 10 čak u nekim sredinama i manje. Nevjerojatno je da će poslodavci morat davati dozvolu za odlazak na vijeće ili županijsku skupštinu i tu će sigurno biti problema, a ono što je jako problematično da se kandidat mogu kandidirati, dakle toliko puta za redom, a radi se o jednom civilizacijskom dosegu. Da li postoji ijedna uređena država u kojoj se na neku funkciju možete kandidirati više od dva puta? Dakle, krajnje je vrijeme da mi to promijenimo. Ipak, mene je najviše razžestilo to što građani moraju skupiti 20% potpisa za referendum, a i u isto vrijeme lokalni moćnici mogu bez vijeća ili skupštine raspisati taj referendum.

Naime, iz vlastitog primjera znam jedan slučaj gdje je poslodavac nećete vjerovati državna institucija. Državna institucija sa kojom se vijećnica svaki put mora natezati da bi dobila dozvolu da ode na sjednice vijeća, čak i kada traži neplaćeni mora uzimati godišnji, mora moljakati, mora doslovno ne može biti sigurna da će moći otići na sjednicu. Da sam zločest sada rekao bih da je to zato što ne pripada pravoj političkoj opciji jer ćete pogoditi tko je čelnik odnosno iz koje opcije je čelnik te institucije odnosno poduzeća, a da ona ne pripada toj instituciji odnosno HDZ-u. I sada vi meni recite koliko ćemo ovakvih sličnih slučajeva imati kada već postojeću uredbu iz zakona ne poštuju državne institucije, a kako će poštovati poslodavci kada takve uredbe uopće ne bude? Prije svega čestitke na kulirstvu gospodine Hajduković, otraga. Izvolite odgovor. Da, slažem se s vama kolega to je nešto s čim ćemo se, ako mi sada ovo izglasamo i ako se ovo dogodi i bude upisano u zakon mi ćemo se sa time godinama suočavati sa velikim problemima, jer pazite različiti interesi mogu biti. Mogu biti isključivo samo politički, a mogu biti i neki drugi.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, evo pripremajući se za ovu raspravu pažljivo sam iščitala set prijedloga zakona o kojima danas raspravljamo i kako to uvijek radim krenula sam od polazišta koje bi nam trebalo reći zašto raspravljamo upravo sada i upravo o ovakvim prijedlozima. U ocjeni stanja ministarstvo se pozvalo na program Vlade, no ono što se ne spominje su dokumenti koje je Vlada donijela prije, a koji itekako govore o području lokalne i područne samouprave. A to su Strategija razvoja javne uprave vrijedna 880 milijuna kuna koju financira EU sa 85% europskih sredstava. Zatim Akcijski plan 2017.-2020. kao i dokument koji je Vlada usvojila u travnju ove godine, a zove se Nacionalni program reformi 20.-20. Upravo u nacionalnom programu reformi za koji sami kažete da će se provoditi 12 do 18 mjeseci vi ste si dali slijedeći zadatak govoreći o decentralizaciji. Citirat ću: „Prepreka daljnjoj decentralizaciji su nedostatni kapaciteti lokalne odnosno područne samouprave koji rezultiraju razlikom u broju i kvaliteti pruženih javnih usluga. Jedinice lokalne samouprave trebaju imati odgovarajuće administrativne i financijske kapacitete za kvalitetno i učinkovito pružanje usluga iz svojeg zakonom propisanog djelokruga. Krajnji cilj je povećati učinkovitost obavljanja poslova u jedinicama lokalne odnosno područne samouprave vodeći pri tome računa o ujednačenom i ravnomjernom pružanju usluga građanima. Radi uspostave optimalnog sustave lokalne i područne samouprave koji treba biti djelotvoran i učinkovit potrebno je prethodno utvrditi postojeće kapacitete jedinica lokalne samouprave kako bi se zatim dobila jasna slika o njihovim mogućnostima za pružanje javnih usluga. Temeljem tih podataka objedinjenih u bazi podataka provest će se analizi indikatora za procjenu kapaciteta koji su neophodni za kvalitetno i učinkovito pružanje usluga odnosno obavljanje poslova iz zakonom utvrđenog djelokruga jedinica kao i za obavljanje decentraliziranih poslova iz nadležnosti središnje državne uprave. Na osnovi toga izvršit će se odgovarajuće kategoriziranje jedinica sukladno utvrđenim kapacitetima.“ E o tome mi danas ne raspravljamo, ono o čemu mi danas mi moramo ovdje raspravljati je fiskalna i funkcionalna decentralizacija odnosno da li je ovakav teritorijalni ustroj optimalan, koliko jedinica lokalne samouprave uopće sposobno pružiti javne usluge za koje su po zakonu i osnovane odnosno što s njima i kako javne usluge učiniti građanima još dostupnijim. Ovo posljednje je jedna od temeljnih zadaća javne uprave bez obzira na razinu. Bit ću vrlo konkretna, zašto građani po osobne iskaznice, vozačke dozvole i ostale ne bi došli u svoju općinu, grad kod policijskog službenika ili službenika koji bi preuzeo dio poslova državne uprave. Jedan dio lokalne samouprave svakako ima znanja, sposobnosti i kapacitete za pružanje takvih usluga. Zašto danas građani dijel Rijeka, Kastva, Klana i Viškova čekaju na policijsku intervenciju puno više nego ikada? Zašto se osjećaju sve nesigurnije i imaju sve manje povjerenja u policiju? Zato jer danas Rijeka i veći dio riječkog prstena na 100-tinjak tisuća stanovnika imaju 2 policijske postaje i to obje u Rijeci. Od Rijeke do primjerice Klane ima najmanje 20 minuta vožnje, previše za kvalitetnu i pravovremenu reakciju u slučaju prijeke potrebe. Ništa konkretno niste predložili po pitanju decentralizacije i učinkovitosti, unapređenja dostupnosti javnih usluga, već ćete izmjene broja lokalnih dužnosnika Europi prikazati kao veliku reformu. Ali mi je razumljivo s obzirom na dosad učinjeno odnosno bolje rečeno neučinjeno te na iznos koji su Hrvatskoj namijenili upravo za razvoj javne uprave. Izabrali ste varijantu forme bez suštinske reforme. Hvala lijepa.

Poštovana kolegice vezano uz ono što ste napomenuli oko smanjenja broja dužnosnika mene zanima možemo li očekivati povećanje broja zaposlenih u agencijama i državnoj upravi vezano na HDZ-ove zamjenike koji će ostati bez posla i da li možemo očekivati da će se oni zaposliti u realnom sektoru?

Morati ćemo samo pričekati godišnji obračun državnog proračuna, a isto tako moći ćemo to iščitati i u proračunima odnosno godišnjim obračunima jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave. Doduše morat ćemo pričekati '22. godinu ali tada ćemo moći vidjeti koliki je broj službenika odnosno svih onih zaposlenika agencija i ostalih radnih tijela pri ministarstvima odnosno isto tako u lokalnim tj. regionalnim samoupravama. Sada je na redu gospodin Domagoj Hajduković, ne vidim ga na ekranu.

Hvala lijepo i hvala na pohvalama za pozadinu. Pa prije svega kolegice i kolege budući da sam među zadnjim govornicima moram reći da sam evo u izolaciji dobio temperaturu od budalaština kojih sam se naslušao tijekom rasprave. A zaista, zaista bilo je ovdje jako puno budalaština, mi smo najmanje smo pričali zapravo o jednoj konstruktivnoj reformi lokalne samouprave, a najviše o nekim vrlo osobnim i vrlo subjektivnim dojmovima što lokalna samouprava je ili što bi trebala biti. Prije svega slušali smo o opravdanosti postojanja mikro općina i čak je iznesena teza evo što bi naši ljudi radili da tih općina nema da bi odlazili još više i sl., mislim i veću budalaštinu jako dugo nisam čuo. Moramo se suočiti konačno sa činjenicom, naši ljudi ne odlaze zbog nepostojanja općina ili postojanja općina, ne odlaze zbog obnovljenih ili ne obnovljenih društvenih domova i sl., odlaze zbog nedostatka perspektive, nedostatka povjerenja u institucije, nedostatka budućnosti, nedostatka planiranja i ulaganja strateškog od istih ti načelnika, gradonačelnika, župana pa sve do Vlade, dakle bez strateškog ulaganja u njihove općine odnosno jedinice lokalne samouprave, otvaranje novih radnim mjesta i sl. I sad opet da demistificiramo to da o tezama da se zalažemo za ukidanje općina. Ne, pogledajte kako je Francuska riješila recimo problem koja ima jako puno općina, departmana i sličnih ustrojenih jedinica zbog povijesnih razloga, međutim većina njih i većina dužnosnika koji egzistiraju u tim jedinicama lokalne samouprave su volonterska negdje čak i honorarna odnosno počasna samo ceremonijalno. Vrlo je lako ohrabriti jedinice lokalne samouprave, općine da se okrupnjavaju, da imaju zajedničke urede, da imaju zajedničke komunalne pogone, da nastupaju zajedničko, tako što im država može, recimo sponzorirati dio troškova pod uvjetom da se ujedine, da se okrupne i sl. Slične procese već imamo, recimo, kada smo pričali o sustavu turističkih zajednica, doduše, za sada samo deklarativno, a ne formalno ujedinjavanje, ali idemo k tome. Jer evo, kolega koji je upravo iz Draža, dakle iz Baranje, iz Osječko-baranjske županije, govorio je o svojoj maloj općini. Svojoj maloj, relativno izoliranoj općini, kada pogledamo na karti RH i činjenica da bi on puno više mogao da se ujedini sa gradom Belim Manastirom i ostalim baranjskim općinama. To je ujedno i ona bivša općina kakva je bila, ali koja je imala nekakvog smisla zbog općina i gradova koje gravitiraju gradom. Čuli smo još neke budalaštine, o tome kako bi neka prigradska mjesta puno bolje bi im bilo da su samostalne općine i sl. Možda bi, ali onda bi plaćale svog načelnika, zamjenike načelnika, vijećnike, dakle to je za jedno mjesto od nekih skromnih 5, 6 tisuća ljudi puno, dakle sama činjenica da, da moraju snositi te plaće, gledajte godišnje bruto koliko je to, ali isto tako, ako niste dio grada, ako niste dio općine, onda nema ni javnog prijevoza pod istim uvjetima kao što imate, ako ste prigradsko naselje, onda nema ni čitavog niza drugih komunalnih usluga koje taj grad na koje se općina naslanja, egzistiraju i koje financira taj grad. Pa tako bi u ovom slučaju izostalo i mislim da bi jednom dobrom analizom zapravo se tom prigradskom naselju, odnosno u konkretnom slučaju, u Višnjevcu, nakon analize puno više isplatilo ostati u sklopu grada Osijeka nego izvan njega. Naravno da mikro menadžment, dakle kada govorimo o našim malim općinama, nije nužno loš, ali je loš ovako kako je postavljen i zapravo cijela ova nemoć i apsurd trenutnog postavka jedinica lokalne samouprave je pokazala i korona kriza odnosno prvi lockdown u kojem smo bili, kada smo vidjeli, znači kada su ljudi bili ograničeni na teritoriji svoje općine, da mnoge općine nemaju niti trgovinu niti benzinsku pumpu niti ljekarnu, dakle da ljudi na području svoje općine ne mogu ispuniti ni osnovne životne potrebe, a kamoli da onda pričamo o administrativnim, tehničkim i sl. Dakle, ovo je razočaravajuće zapravo što je sada pred nama i izbori su vrlo skoro, dakle, rekao bih da se radi o jednoj popularnoj mjeri, prije nego nekom zaista želji da se prione reformiranju ovoga sustava koji se očito pokazao na mnogo načina i skup i neučinkovit. Imate nekoliko replika. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Pa poštovani zastupniče Hajduković Domagoj, ne znam jesi li u izolaciji, samoizolaciji ili od korone, bolestan, ali evo, možda bi ovaj vaš istup, vaše obraćanje, moglo poslužiti u znanstvene ili zdravstvene svrhe, očito neki novi simptomi se pojavljuju kod osoba koje su u izolaciji. Možda evo, i tako vidim vašu ovu javnu raspravu. I samo me zanima, ajd se više odlučite sa strane, kolega sa lijeve strane govornice, jeste li za smanjenje broja općina ili niste. Jedni se čvrsto bore zato da to nikad iz vaših usta nije izašlo da vi niste za smanjenje broja općina, a opet, sad vas čujemo pa ni sam ne znam sad koji je zapravo stav kolega sa lijeve strane govornice.

Zbog povezivanja ovoga razgovora sa bolešću. To je uvreda ipak. To ja procjenjujem da je uvreda. Hvala lijepo g. potpredsjedniče i hvala na ovoj intervenciji da ja ne moram intervenirati ili se spuštati na tu razinu, što naravno neću. Pa evo, kolega Mandariću, ako ste slušali pozorno, a vjerujem da jeste, tada ste čuli da sam i dao prijedlog kako nešto činiti. Znači nije da sam samo kritizirao da bih kritizirao, nego sam i predlagao. Jedinice lokalne samouprave odnosno sada, ovaj ustroj koji sada imamo, treba jednu korjenitu i duboku promjenu. Ovo što ja vidim sada je samo kozmetička promjena koja je pitanje na kraju hoće li nešto uštedjeti ili neće, ali da bi pristupili jednoj takvoj opsežnoj i korjenitoj reformi, trebali bi imati barem početak konsenzusa, trebali bi više razgovarati, trebali bi uključiti sve aktere, uključujući i hrvatsku javnost, pa da onda direktno od građana i čujemo što oni misle o tome i da znamo što misle, a ne da svoje stavove temeljimo na nekim subjektivnim dojmovima. Evo, poštovani kolega Domagoj, vi ste relativno mlad čovjek i to je meni drago, ja sam malo stariji nažalost i živio sam i radio u onom vremenu u bivšoj Jugoslaviji i znam kako su, kad je jedna općina bila samo u Baranji, odnosno Beli Manastir i znam kako su tada izgledala naša sela po Baranji. Konkretno u mojoj općini, itd., što je bilo, bio je društveni dom nekakav ruševni i to je bilo sve. A isto tako, jako dobro znam što je sada u poslije rata, odnosno po našem povratku u Baranju i u proteklih 10-tak godina uložilo i koliko se infrastrukture izgradilo. Ako ne vjerujete meni, dobro bi bilo da malo prošetate, da dođete, da se provozate biciklom do Batine, do Duboševice, do Topuljskog Dunavca, da vidite što je sve tamo samo u turističkoj infrastrukturi napravljeno u posljednjih 10-tak godina. Vjerujem da ne bi tako pričali. Malo se maknite iz Osijeka, dođite slobodno u Baranju pa ćete vidjeti na što liči i malo ćete suvislije pričati onda. Pa često sam u Baranji i u vašoj općini između ostalog, i jako dobro znam, ali evo, sad ste sami sebe demantirali. Da, kažete, bolji su društveni domovi, bolja je infrastruktura, sve je bolje, a ljudi nema. A kako to, kako su onda ljudi bili tamo u onim ruševinama, a sad nisu kad je sve divno i krasno. Nemojte me pokušati uvjeriti da turistička zajednica Draž može više i bolje nego turistička zajednica Baranja. Ako su to prepoznale sve općine osim Draža i Bilja, a Bilje još ima neke logike jer je Kopački rit na njihovom teritoriju, onda stvarno ne znam, ali mislim da bi svojoj općini, prije svega kroz turističku zajednicu pomogli da se priključi toj turističkoj zajednici Na kraju, ono o čemu sam 100 puta pričao, država niti općine niti gradovi niti sela nisu građevine nego ljudi, a ako ih ne možemo zadržati onda su đaba i građevine i sva infrastruktura i sve ceste kad po njima nitko neće moći hodati, nitko ih neće koristiti.

Članak 238. Ovaj sam sebe demantira jer maloprije je upravo govorio da ljudi ne odlaze iz ovih naših mjesta zbog toga što su izgrađeni ili ne izgrađena infrastruktura itd., nego odlaze zbog sasvim drugih razloga jel.

Opomena. Gospodin Šarić izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Hajduković ja se ne slažem sa vama da treba ukidati općine, ali vas molim pošto sam Slavonac [[Upadica: Nisam dao odgovor, nisam dao odgovor jel da?]] kao i vi da nabrojite koje bi općine u Osječko-baranjskoj županiji vi ukinuli. Pa ja se stvarno moram zapitati jel moja veza isto puca kao od kolege Kujundžića jer ja ne znam gdje sam ja to spomenuo ukidanje općina. Jeste vi to čuli da sam spomenuo? Dakle spomenuo sam samo da se ne zalažemo za ukidanje općina. Ono o čemu sam govorio jest kako općine okrupniti. Dakle sad imamo ovo što imamo, kako općine potaknuti na suradnju, kako optimalizirati ono što građani od usluge jedinice lokalne samouprave dobivaju za što manje novaca naravno, da ih to što manje košta jer moramo se suočiti sa činjenicom da većina naših općina u Slavoniji nije samoodrživa. Dakle, jedva da može servisirati plaće načelnika i zamjenika, a da ne govorim onda o općinskom vijeću, komunalnom pogonu itd., za razliku recimo od općina na obali mora koje imaju veće prihode zbog turizma. Dakle, moramo na neki način doskočiti ovim izazovima, a kako ja sam dao jednu ideju o kojoj možemo pričati, što nije ukidanje. Evo poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega zastupniče pa evo mene je iznenadilo da vama potpredsjednik nije dao opomenu s obzirom da ste vi u nekoliko navrata izrekli da se ovdje pričaju budalaštine, evo ja neću biti bezobrazan pa uzvratiti vam istom mjerom. Ali evo dao bi vam jednu preporuku ukoliko mislite da se neke općine trebaju ukidati ili recimo kao što želite reći spajati, a spajanje je normalno ukidanje. Pa evo zalažete se za vox populi pa neka referendumom građani te općine kažu da li se žele s nekim spojiti, da li se žele ukinuti. Ja sam siguran da će svi reći da to ne žele jer su se kao što je kolega rekao '90.-tih odvojili od velikih sredina upravo iz razloga jer su bili nerazvijeni, a spajanje tj. spajanje tih općina i gradova kao što sam rekao neka o tome odluče građani. Hvala. Gospodin Jenkač vi ste donekle u pravu s time da ja imam vezane ruke ako se gospodin Hajduković ili bili tko od nas ne odnosi na jednu osobu ili na dvije osobe, ne kaže neka imena ja ne mogu dati opomenu. Odgovor na repliku, izvolite, možete se ispričati.

I opet vam ponavljam kolega, kao i vašim prethodnicima, gdje sam ja to govorio o spajanju i gdje sam ja to govorio o ukidanju. Govorio sam o okrupnjivanju, o suradnji, o poticanju suradnje i o državnoj subvenciji suradnje, a to je nešto sasvim, sasvim drugo. Jedan od načina na koji bi se to postiglo je i ovo što vi pokušavate napraviti ovim zakonom, a to je smanjiti broj dužnosnika, ali o tome, barem onih plaćenih, ali o tome trebamo pričati tek kada imao širu sliku i širi zapravo cilj i strategiju, a to je ono što najčešće kod nas izostaje i to je ono što ja najčešće ponavljam u svojim raspravama. Trebamo pristupat dugoročno i stepenovano ovakvim stvarima i mislim da ad hoc promjene nisu dobre, a ovo je ad hoc promjena. Sada je na, gotovi smo sa replikama, doviđenja gospodin Hajduković.

Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici zaista se moram osvrnuti na ovo budući da se gospodin Hajduković nije ispričao za to što je rekao budalaštine, razumijem ga. Ja ću samo podsjetit odnosno pozvat naše kolege iz SDP-ovog tima koji su nas večeras u više navrata ovdje prozivali da mi govorimo o tome kako oni žele nešto ukidati. Čuli ste njegov nastup prije, možda bi dobro bilo da presluša što je sve govorio, ali i oni kolege koji su nas prije toga prozivali i svi zajedno pozivam neka pročitaju svoj program Za novi početak tako se zvao, točka 11. gdje upravo to piše ukidanje, spajanje općina pa sad ne znam tko je tu ovaj o čemu govorio. No vratimo se na temu Zakona o lokalnoj samoupravi gdje je reguliran neposredan izbor za gradonačelnika i župana kad je svojevremeno prestao egzistirati onaj zakon gdje se župan i gradonačelnik birao, načelnik općine birao od strane vijeća. Tada je tom prilikom bilo ukinuto i poglavarstvo. Poglavarstvo je bilo kolektivno tijelo i ja osobno koji sam prošao i jednu i drugu regulativu smatram da je to bilo korisno i dobro tijelo za funkcioniranje same jedinice lokalne samouprave. Ovdje u ovome zakonu je predviđeno ukidanje zamjenika gradonačelnika za općine i gradove od, do 35.000 stanovnika i naša stranka je podnijela na ovaj Prijedlog zakona amandman i ja vjerujem da će biti usvojen i da se ta brojka sa 35 spusti na 10 iz jednostavnog razloga jer je to prosto normalno u ovim okolnostima i modelu funkcioniranja jedinice lokalne samouprave.

Ja sada postavljam sam sebi počesto pitanje u ovom dijelu malih jedinica lokalne samouprave, a svjedoci smo da na područje jedinice, čitave Hrvatske u ovo vrijeme i u koordinaciji sa ovom Vladom i ministarstvima su ogromna sredstva povučena iz europskih fondova za raznorazne projekte. Dakle neka općina ili grad koji ima svoj izvorni proračun 5, 6, 7 milijuna kuna privukla je možda 10, 11 milijuna kuna za izgradnju nekakvog vrtića, nekakve infrastrukture, kanalizacije, vode. Sada ja pitam tko je to napravio? Da li ovaj volonter kojeg predlaže kolega Hajduković? Da li netko može očekivati po prijedlozima koje čujemo ovdje da će netko od volontera kakav primjerice daju iz Francuske potpisivati situaciju od par milijuna kuna proračunskih sredstava i za to snositi odgovornost i trpiti prozivanje? I budući da imam malo vremena, tu smo čuli gospođu Orešković u njenom nastupu i puno njih koji su govorili o šerifima. Tu je kolega iz redova SDP-a govorio o šerifskim ovlastima. Ja ću se opet vratiti na taj famozni lex šerif i tu retoriku. Postoji nekoliko pojedinaca, ali svaki od njih ima svoje ime i prezime. Ali dat ću primjer koji sam u replici spomenuo. Jedan naš kolega načelnik općine koji je bio 6 mandata to, koji je odradio svu silu kapitalnih projekata u svojoj općini nakon što je prestao biti načelnik više se nije kandidirao.

Takvih ima jako puno. Sjećamo se našega kolege Kajina i onih njegovih riječi štupido. Prije nego što je izglasavao i dizao ruku za zakon kojim su se ukidale za vrijeme SDP-ove Vlade one famozne saborske mirovine, si je aktivirao mirovinu. I on je nazivao lokalne šerife odnosno načelnike, gradonačelnike po Istri kao lopove, kao kriminalce i sve ostalog. I ne samo on, nego masa ovdje u ovoj sabornici. I onda se pitamo zašto je percepcija naših građana takva prema ljudima koji odgovorno rade na terenu? Netko tko prima tu suprug i njegova žena, obitelj 60-tak milijuna kuna iz državnog proračuna govori nekome da je uhljeb i da se lex šerif.

Bile su još dvije replike ovdje isto. Prvi je gospodin Fabijanić. Ja sam se javio zato da bi Klariću koji je iz moga kraja dao priliku da još malo govori. Uz samo nekoliko ispravaka navoda koji u biti nisu suštinski činjenica je da neposredni izbor gradonačelnika je donesen za vrijeme HDZ-a, a ukidanje poglavarstva za vrijeme SDP-a. Za vrijeme SDP-a je ukinut Županijski dom Sabora. Jesu napravljeni dakako neki rezovi koji danas ipak pokazuju da je nešto racionalno. I u onom razdoblju što se tiče HDZ-a i u ovom razdoblju što se tiče SDP-a ipak su se donosile neke stvari koje jesu suštinske i kojima se nekome u prošlosti nisu sviđali, koji su bili potezi koji su nešto značili. I sada da odmah riješimo jednu stvar. Jedno je reći da je nešto jedna pisanija budalaština, a drugo je reći za nekoga da je budala.

Evo ja se zahvaljujem. Baš ste rekli ono što sam ja htio reći i još ste mi potvrdili. Dakle, HDZ-e je donio dobar zakon i dobru stvar. Neposredan izbor gradonačelnika. Svatko od gradonačelnika, načelnika imenom i prezimenom je stao pred svoje građane i dobio povjerenje njih. Maknuo je poglavarstvo. Maknuo je tim koji radi i to niste točno rekli, jer to nije istina da je to tada bilo tako, već je bilo u paketu ovog zakona prvo. Dakle, tu ste u krivu. U svakom slučaju jedinice lokalne samouprave od samog osnutka 93. od prvih konstituiranja saziva do danas, pogledajte njihove proračune tada 90-tih godina, pogledajte danas bez obzira koliko velike ili male bile.

Zahvaljujem. Evo kolega govorili ste o timu i to je dobro. Vidim da je i Klub HDZ-a dao amandman na prijedlog Vlade u smislu da će se zamjenici koji će ići na direktan izbor moći birati znači i u jedinicama lokalne samouprave od 10 tisuća stanovnika. Tu ste spomenuli gradove koliko sam shvatila. Ne znam zašto je razlika između gradova i općina uopće postavljena s obzirom da postoji i niz zakona koji reguliraju lokalnu samoupravu odnosno njihov djelokrug. Napomenut ću da imamo samo 8 općina između 10 tisuća i 35 tisuća stanovnika i zaista ćemo imati apsurd da je općina koja je do sada imala 2 zamjenika zapravo će biti općina bez i jednog zamjenika raspolaže sa proračunom od 100 milijuna kuna i ima recimo 17 tisuća stanovnika.

I ja vjerujem da će Vlada i ministarstvo studiozno promisliti o svemu ovome i donijeti odluku koja će biti zadovoljavajuća za svih. I još ono što je bitno ovdje za naglasiti, a nisam u tijeku rasprave rekao je ona priča vezano za imenovanje zamjenika u općinama i gradovima gdje oni neće biti imenovani. Dakle, tu ide ovaj dio amandmana koji se odnosi na to da će izabrani načelnik, gradonačelnik sam na početku svog mandata odrediti, odnosno imenovati osobu koja će ga mijenjati za vrijeme njegove duže I mislim da je to dobro i kvalitetno rješenje s obzirom na ovlasti, ali i odgovornost najviše u financijskom, odnosno fiskalnom smislu načelnika, gradonačelnika. Kolega Klariću, slažem se sa vašom raspravom. Ono što je jasno, znači mi ćemo nekako bez zamjenika funkcionirati i naći ćemo načina da imamo neku osobu koja nas može zamijeniti. I to možemo. Ali ova je rasprava otišla danas u onaj smjer u koji možda nije dio ove teme, ali je prevladala. Znači ukidanje. I čuli smo Domovinski pokret za ukidanje. Suverenisti sa dvije ruke za ukidanje. Lijevo zeleni blok svakako. Gospođa iz centra također. SDP do pet sati za ukidanje, poslije pet popodne bi ili ne bi. I sad imamo situaciju da smo raspravu razvili ne, ali nitko nema hrabrosti reći do kraja kako to je osim HDZ-a, mi smo rekli da smo protiv toga i da je ovaj ustroj dobar.

Kolega i ja smo se potrudili pa smo išli potražiti taj njihov predizborni program, jer smo mislili da smo nešto krivo shvatili. U njihovom programu, u točci 11. a program se zove valjda za njihov novi početak piše upravo to što su nas optuživali da im stalno predbacujemo. Dakle, sami su napisali u program. Oni jesu za ukidanje, odnosno spajanje, ukidanje ili kako će to nazvati jedinice lokalne samouprave. I ja osobno mislim, a vjerujem i svi vi da je to loše, jer jedinice lokalne samouprave koje su nastale devedesetih godina one koje su najpotrebitije, odnosno one koje su u najvećim problemima su prošle krvavi put tijekom Domovinskog rata, razrušene, obespravljene, demografski razorene i njihovi počeci su bili strahovito teški. I još dan danas liječe te rane. I razmišljat na ovaj način, progovarat na ovaj način pogotovo spominjat Slavoniju mislim da je katastrofa. Poštovani kolega Klariću, zakonodavni okvir prema kojemu se načelnik, gradonačelnik i župan biraju posebnim izborom nije potencijalni izvor koruptivnih djela pojedinih čelnika veći nego što je to zakonodavni okvir kojemu se gradonačelnik, načelnik i župan biraju iz predstavničkog tijela. Jer je koruptivnih djela kaznenih bilo i u onom modelu, prema tome ovdje to treba odbiti. Ovdje se radi o osobi imenom i prezimenom koja je tome sklona ili nije. A što se tiče našeg amandmana koji mu mi predlažemo da se u gradovima iznad 10 000 stanovnika također ima dva, da ima zamjenika nije moguće provesti u ovom trenutku i za općine zbog toga što bi to obuhvaćalo vrlo veliki broj članaka u zakonu koji nisu obuhvaćeni ovim izmjenama i dopunama.

Vjerujem da je takvo i očitovanje Vlade. U ovom dijelu kad spominjete taj neposredni izbor on nikad, pa ni onaj prijašnji zakon nije poticao koruptivne radnje. Koruptivne radnje uvijek imaju ime i prezime, imaju osobu. Ali ako u Hrvatskoj postoji iole bilo koja institucija, bilo koja organizacija koja ima veću kontrolu, veći nadzor od gradova i općina po pitanju državne revizije, porezne uprave, svih mogućih institucija a onda najviše od svega od građana. To su gradovi i općine. I jedini sud ispravnosti rada i gradonačelnika i načelnika i tog gradskog vijeća i oni koji upravljaju gradom su lokalni izbori. Lokalni izbori pokazuju snagu, pokazuju snagu onome tko upravlja dobro i pokazuje snagu onom tko upravlja loše jer ga miču.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Tri zakona pred nama danas.

Ali evo ja bih nekoliko svojih osobnih utisaka i što se tiče prijedloga, ali i koje sam ovako čuo kroz raspravu. Na žalost nisam mogao biti cijelo vrijeme ovdje, bili smo na Odboru za lokalnu i područnu na tematskoj sjednici. Ali kada sam se vratio ovdje nazad, odmah se nekako rasplamsala rasprava gdje su se kolege sa lijeve strane govornice SDP-a silom trudili, trsili reći kako oni nisu za ukidanje općina. Pa evo kolega Klarić se u prethodnoj raspravi toga se dotakao i onoga vašega programa. Čini mi se da su ove godine bili i parlamentarni izbori, pa dali smo si malo truda u programu novi početak Restart koalicija ali nisam ga printao u boji da ne trošimo bespotrebno materijalna sredstva Hrvatskoga sabora. Dovoljno je i crno-bijelo vidi se. Jasno na nekoliko mjesta piše da će se u početnoj fazi predložit ćemo smanjenje broja jedinica lokalne samouprave pa ćemo racionalizirati, pa ćemo pa onda kaže pokretanje postupka teritorijalnog preuređenja lokalne samouprave sa bitno manjim brojem jedinica lokalne samouprave.

Tko jednu priču priča u predizborne svrhe, jel' to lijepo pada u uho birača, a onda tko okreće ploču kasnije tijekom mandata i onda prigodno priča ono što misli da u tom trenutku mu je povoljnije. Odnos čelnika pojedine jedinice lokalne ili područne samouprave i predstavničkog tijela mislim da je dobro postavljen i trenutnim zakonom i to se previše ne mijenja. Izborni legitimitet čelnika nije upitan, ali ne mogu se složiti sa onim da nas se naziva šerifima, jer šerifi znamo što su oni radili gledajući kaubojske filmove. Šerif je onaj tko je uhićivao, onaj tko je tužio, onaj tko je sudio, izvršavao, zatvarao. Zakonom su jasno propisane ovlasti i dužnosti čelnika predstavničkog tijela. A politikantske izjave i ovdje za saborskim govornicama i u medijima koje bacaju ružnu sliku na jedinice lokalne samouprave i lokalne dužnosnike, samo potpiruju tu priču o šerifima koji troše novac nenamjenski, nezakonito, ne u skladu sa zakonima i kako je predviđeno. Samo potpiruju tu priču o lokalnim šerifima. Htio bih samo još se osvrnuti na općine. U javnosti se također gura priča i percepcija ne trebaju nam male općine. Isto smo imali prilike čuti ovdje. Pa tko je sve te silne projekte i sve te silne EU projekte izrealizirao. Volimo se pohvaliti da 500 vrtića smo izgradili ili gradimo trenutno sredstvima EU. Od tih 500 koliko ih se gradi u gradovima, koliko u općinama.

A da smo mi svi jedna općina kao što je bilo do '93. Đakovo tada bi imali jedan vrtić. Ovako imamo 6 vrtića. Ogromni benefiti za jedinice lokalne samouprave iz sredstava europskih socijalnih fondova. Opet ću podsjetit na projekt Zaželi. Koliki ljudi su upravo socijalno uključeni kroz taj projekt. Nekom možda smiješan i banalan, ali odličan projekt. Koliki ljudi su zaposleni. Žene koje su na društvenoj margini. Opet tko je te projekte pisao, osmislio, prijavio, provodio? Upravo te općine za koje tako nekako imamo potrebu uvijek ili imate potrebu u javnosti očešati ih se kad god vam se uhvati prilika za tako nešto. Tako da zakon je korak u dobrom smjeru, a u buduće nadam se da ćemo samo još unapređivati sustav lokalne samouprave. Prvu repliku je tražio gospodin Arsen Bauk. Kod uvođenja novog teritorijalnog ustroja od 1993. godine veliki broj tzv. malih općina iskoristio je to što su dobile tzv. samostalnost od velikih općina zato što su imale dobro vodstvo i veliki broj većih gradova i općina je ostao na i stagnirao zato što su imali loše vodstvo. Ja smatram da broj općina nije ključan faktor u tome hoće li se neka sredina razvijati ili neće, nego vodstvo koje vodi što se tiče onoga što ste spomenuli. Ono što je veći problem je što su takve općine i gradovi vrlo često izvan domašaja javnosti, pa onda pojedini mangupi u vlastitim kako čijim redovima rade nepodopštine koje na loš glas dovode male općine. A kada bi išli po kriteriju ukidanja općina gdje su čelnici loši prvo bi trebalo ukinuti grad Zagreb. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Skoro sve što ste rekli mogu potpisat, naravno zato hvala bogu imamo izbore svake četiri godine. Opet ćemo se pojaviti pred ljudima na godinu u svibnju. Imat će prilike ocijeniti tko je dobro radio, tko nije, nikakav problem. Dobro ste rekli zbog pojedinaca, zbog nekolicine čelnika jedinica lokalnih samouprava stvara se ta fama šerifima sklonih korupciji i kaznenim djelima razno raznih vrsta. Nema to veze sa veličinom općine, sa veličinom grada. Ono što treba malim općinama, gradovima, jedinicama lokalne samouprave treba dodatno financijsko osnaživanje kako bi i dalje mogli biti motor, generator razvoja i obnove komunalne infrastrukture, društvene, kulturne, sportske i svekolike obnove na tim područjima. Dvije godine po meni su iznimno važne u razvoju lokalne samouprave '93. kako je rekao kolega Bauk. To je HDZ napravio i pokojni predsjednik Tuđman napravio ovakav ustroj RH kakav imamo danas. I 2018. godina kada je ova Vlada Andreja Plenkovića i ministar Marić uveli Fond za poravnanje, gdje smo svim općinama malim, velikim gradovima dali priliku da mogu funkcionirati, da mogu raditi, da se mogu razvijati. I na kraju što je najvažnije za sve one koji govore o ukidanju općina. Tko daje nama pravo ili bilo kome od nas da odlučuje u ime onih ljudi koji žive u Slavoniji, u Zagori, u područjima gdje se teško živi gdje je životni standard vrlo nizak tko daje nama pravo da u njihovo ime odlučujemo? Oni su porezni obveznici i to je njihov novac i oni imaju pravo odlučivati sa tim novcem onako kako misle da treba. Preko 2 milijarde kuna iz onog Fonda za izravnanje kroz porez na dohodak je išlo jedinicama lokalne samouprave koje su ispod onog prosjeka razvijenosti. Zapravo ta financijska ogromna injekcija dala je vjetar u leđa i pokazala, dala priliku gradovima i općinama da pokažu sav svoj potencijal i ono zapravo sve dobrobiti ovog sustava lokalne samouprave. Toga n am treba što više i ubuduće i što duže. Nije dovoljno 3 ili 4 godine tim tempom razvoja. Takav razvoj nama treba dugi niz godina da bismo sustigli one razvijene. Hvala lijepa, nemate više. Hvala lijepa gospodine Mandarić. Idemo dalje sa pojedinačnim raspravama. Na redu je gospodin Miro Bulj.

Mislim da je na prečac ovo doneseno. Reći ću da ima dosta nelogičnosti kao što je donesen tzv. Lex šerif zbog Milana Bandića u proteklom mandatu i žetončića koji su trebali popuniti jer nije mogao koaliciju imati, a ovisnost u Saboru o većini tada većine dovedeno je u situaciju da sada imamo ovaj zakon. Zbog čega ovo govorim? Imamo znači u članku 19. ovoga prijedloga tj. važećeg zakona 43. koji se dopunjuje s jednim člankom da općinskog načelnika i gradonačelnika kada nema mogućnosti više da obavlja dužnost gradonačelnika i načelnika u gradovima i općinama gdje nema zamjenika da će birati predstavničko tijelo. Bit će takvih slučajeva na žalost gdje će gradonačelnici i načelnici u biti ne daj Bog i zbog okolnosti ali to se događa gdje će na kraju vijeće odlučivati tko će biti umjesto tog gradonačelnika i načelnika. Tolika nelogičnost je nevjerojatna. Nevjerojatna da gradonačelnici iznad 35 tisuća stanovnika neće apsolutno imati mogućnosti bez obzira što su ti građani izravno dali potporu možda drugoj političkoj opciji, jer tko kaže to su odvojeni izbori. Mi biramo izvršnu vlast izravno gradonačelnika. Narod mu daje legitimitet izravnim izborom, a predstavničko tijelo tko kaže da mora biti u predstavničkom tijelu ista politička opcija kao što je izvršna vlast. Imamo takvih primjera danas u Hrvatskoj. Žao mi je što ovdje nije ministar. Ne mogu uopće shvatiti zbog čega se to napravilo, da ste pomiješali predstavničku vlast i izvršnu vlast, jer ona se bira gradonačelnik izravno. A u slučaju spriječenosti ili ne znam čega gradonačelnika predstavničko tijelo koje ne mora biti apsolutno biračko tijelo koje nije dalo povjerenje tako da ne znam više s ovim zakonom jel' mi biramo izravno, neizravno, poluizravno poglavito što se tiče zamjene. Trebalo je naći nekakav model da gradonačelnik ili načelnik koji je izravno izabran da on na početku mandata u roku određenog broja dana imenuje svoga zamjenika koga nema tko će ga mijenjati, tko će ga mijenjati u okolnostima. Da li će to biti iz predstavničkoga tijela netko koga on odredi ili na drugi način, a ovako jednostavno ste pobucali lončiće. Znate moj stav da sam ja za ukidanje županija zbog toga što lokalna samouprava jednostavno ovisi o decentraliziranim sredstvima koji se centraliziraju županima. Župani ako su različiti od gradonačelnika drugih stranačkih iskaznica koče se projekti. Bezbroj puta sam ih nabrajao i to su moji razlozi. Pobrkali ste sve i izvršnu koja se bira izravno i predstavničku vlast. Ja nisam bio za to da vijeće ako ne prođe proračun ide na izbore, a gradonačelnik ne ide bez obzira o kome se radi. Mislim da vijeće mora imati svoju težinu. Ali ovdje se pobrkalo. Ovim člankom se pobrkalo. Ne može predstavničko tijelo odrediti da mijenja gradonačelnika u slučaju spriječenosti bilo kakve i ako čovjek odustane ili ako se dogodi iz zdravstvenih razloga, ne znam čega. Evo ako može da mi pojasnite zbog čega ste pobucali lončiće? Druga stvar je bitna da nitko nije protiv lokalnih samouprava, pa i manjih.

Za jedno dijete i tu je problem. Kada … [[ne razumije se]] pričao taj, to način upravljanja i kako upravljaju, kako se mijenjaju i što rade ništa ne doprinose tu ljudima ni srpske nacionalnosti, nacionalne manjine, a ni Hrvatima na tom području.

Dao sam vam 10 sekundi više, ali ostanite ovdje molim vas, jer gospodin Bačić ima prvu repliku. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bulj u međuvremenu je Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice predložio amandman, vjerojatno niste ga još vidjeli prema kojemu će upravo to što ste rekli budući gradonačelnik, načelnik i župan na početku mandata odrediti jednu od članova predstavničkog tijela koji će ga onda u slučaju spriječenosti onemogućiti, obavljat će dužnost gradonačelnika dok se on ili župan ili načelnik ne vrati na posao i ponovno preuzmu tu dužnost.

Ja sam se kandidirao za župana, da budem posljednji župan Splitsko-dalmatinske županije i vjerujem da će doći do promjena i da će uskoro dogoditi se da bude netko posljednji župan Splitsko-dalmatinske županije. Sve vi to dobro znate. Međutim, evo ja sam baš jutros govorio o ovome što ste rekli oko amandmana i što je puno bitnije. Znači sami amandman koji ste dali ja sam suglasan s tim amandmanom. Zbog čega? Jer sve ostalo ovo što je pisa zakonodavac je katastrofa. Napravili ste toliki kaos, da jednostavno ja sam jutros, čak sam jutros evo napisa, nisam ga predao, nisam htio se u to petljati jer ne mogu podržati ovo, izmjenu ovakvog zakona. Ali je toliki kaos od „lex šerifa“ do cijele ove priče koju ste sada napravili, da ne zna se tko je zamjenik.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Radin, kolega Bulj. Ja bih ipak htio da hrvatska javnost čuje vaš komentar. Ovdje smo u ovom časnom Domu čuli danas ljude koji su govorili kako 27 godina na čelu jedne općine nije puno. Ono što meni logika govori da svaka voda ako se ne kreće i ako u stvari kraće vrijeme stoji i postane stajačica ubrzo se uzvonja, nestane života pa me zanima da li vi možda mislite da donesemo neki zakon na primjer pa šta ja znam kao papa. Biramo ga do smrti. Imaš pravo je li ipak smo u nekoj demokraciji da sam kažeš da ti je dosta, ali kako ti nije dosta budeš lijepo do smrti. Onda kad ti umreš onda stranka izabere nekog drugog, narod izabere, stranka te postavi i do smrti si. Pa ja bih rekao da u mojoj blizini ima načelnik koji je od samog osnutka općine. Inače to je provikano kao najbolje se živi, međutim kad vidite demografske pokazatelje baš na tome području najviše iseljavanje. Ali je najveći demografski pad. Tako da imamo tu problem, gledajte jednostavno kroz socijalne pomoći, kroz predizborna asfaltiranja koja u biti ne donose ništa nova, nego to su asfaltiranja gdje vidite izborne cikluse točno. Znači da izvaditi u tim općinama gdje su dugovječni gradonačelnici točno bi vidjeli na uzorku kad su bili parlamentarni, lokalni, predsjednički, europski, koji izbori.

Treba ograničiti broj mandata.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

Pa evo pred nama je novi Zakon o lokalnoj samoupravi o kojemu raspravljamo danas cijeli dan. Ima dobrih stvari, ima malo manje dobrih stvari ali te stvari će se s vremenom popraviti i evo zanimljivo je da se puno mijenjaju zakoni o lokalnoj samoupravi. Nekako ta lokalna samouprava je svima na prvom mjestu, a evo možda bi bilo vrijeme, a vidljivo je iz ove rasprave da više raspravljamo o nečemu drugome.

Birali su ga građani. To je broj jedan. Znači svaki čelnik lokalne samouprave biran je, a ovo je dobar zakon što je biran direktno, znači biran je voljom građana. I koliko god je on puta biran opet je biran voljom građana i mislim da nema boljeg načina nego upravo taj način. Ono što bih ja htio svakako reći, a govorili su i moji prethodnici, ali moram ponoviti a to je što predstavljaju gradovi i općine. Što čine ti gradonačelnici i načelnici u svojim gradovima i općinama, o čemu se brinu ti načelnici i gradonačelnici u svojim gradovima i općinama? O svemu. Apsolutno o svemu. Znači nema stvari koja se događa u toj općini, tom gradu koji ne prolazi kroz ruke tog načelnika i gradonačelnika. I što je taj općina i grad manji to više on ima posla jer ima manje suradnika, manje pročelnika. Većinom su to jedinstveni upravni odjeli i taj čovjek isto zajedno sa svojim pročelnikom, pročelnicom maltene mora biti svemirac jer mora znati o svim zakonima, o nabavi, o svemu puno toga da bi uopće nešto sproveo, da bi uopće nešto učinio. Kod koga dolaze naši građani? Evo ja mogu reći da naši građani prvenstveno ne dolaze kod ministra, ne dolaze kod premijera, predsjednika, niti kod župana, niti kod saborskih zastupnika osim kod onih koji možda daju svoje vrijeme i na terenu jesu i tima čestitam. Ali sto posto dolaze kod svojih načelnika i gradonačelnika i traže od njih rješavanje problema njihovih životnih problema. Znači, načelnici i gradonačelnici, govorim iz osobnog iskustva kao gradonačelnik grada Novog Marofa koji ima 13 i pol tisuća stanovnika, koji ima samo 14 zaposlenih djelatnika, ne 140 ili 130 kao neki gradovi od nekih ovdje kolega kojih nema. Ali evo znam borili su se za izvršnu vlast na državnim razinama, pa su imali 100 i ne znam tri ili 104 zaposlenih, a imaju 16 000 stanovnika.

Znači, najveći po površini u trećoj izbornoj jedinici, da imamo preko 600 km nerazvrstanih cesta, bez županijskih cesta i državnih. Evo da imamo samo 14 zaposlenih koji rješavaju probleme građana i da nemamo profesionalne zamjenike, nikad ih nismo ni imali i da evo primjera radi održavamo sjednice gradskog vijeća u popodnevnim satima kada svi oni koji su zaposleni mogu doći bez problema u pet, šest sati na gradsko vijeće. Pa evo, možda i to neka bude poruka nekim drugim kolegama i mislim da je to dobar model da svi oni koji su zaposleni mogu bez ikakvog problema biti prisutni na sjednicama gradskih i općinskih vijeća bez obzira što možda to u ovom zakonu nije tako definirano.

Ako netko negdje griješi i sagriješio je neka bude za to procesuiran. Prvu repliku je tražio gospodin Bauk. Uvaženi kolega, nisam siguran jesam li vas dobro razumio, ali ste otprilike rekli da što je manja općina da to načelnik ima više posla. Pa to je šokantno. Dakle, bog može raditi 24 sata dnevno, Bandić 20, a mi ostali smrtnici 16. Ne možemo više od toga. Prema tome, nije to najbolji argument koji ste izrekli. Različite su uloge čelnika jedinica lokalne samouprave tamo gdje on osobno poznaje sve svoje glasače, ali onda im drugačije pristupa na lokalnim izborima. I tamo gdje je jedini način, gdje je velika jedinica lokalne samouprave gdje je to moguće isključivo putem medija. I na taj način drugačije funkcioniraju.

Normalno da nije jednostavno komunicirati sa građanima koji dolaze sa svojim problemima i upravo su ti načelnici koji nemaju stotine zaposlenih djelatnika u općinama i gradovima moraju rješavati probleme svojih građana i zato su tamo birani i zato su im na neki način ljudi dali svoje povjerenje. Dapače i dalje stojim na onome što sam rekao, da u malim općinama što je manji grad, što je manja općina ti naši kolege moraju biti kartice za sve i ne mogu se i nemaju se najčešće osloniti na koga kao što se to možda imaju možda osloniti mi u nešto većim gradovima ili kolege u puno većim gradovima što ne znači da ako si u velikom gradu da ne radiš. Dapače, kao što ste i sami rekli to su i neke druge korelacije. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega Jenkač. Slažem se sa ovom vašom tvrdnjom da je uistinu što je manja općina da ljudi moraju, odnosno čelnici moraju raditi više. Uzet ću primjer, jel' me čujete kolega Bauk? Čujete me? Uzet ću primjer općine Bošnjaci, nije čovjek iz moje stranke, nije iz HDZ-a već je iz HSS-a, uistinu vrijedan čovjek, puno radi, odlično radi, odlične projekte radi za svoju općinu. A vama gospodine Bauk i svima vama koji bi ukidali općine i gradove ja poručujem. Živim u mjestu od 6300 stanovnika, kandidirat ću se i osmi put a vama poručujem dajte i vi se svi kandidirajte, pa vidite koliko vrijedite u svojim sredinama. I zapamtite, što je manja sredina teže povjerenje dobiješ.

Ja bih kao što ste vi pozvali sve naše kolege koji misle drugačije neka se na predstojećim izborima kandidiraju za izvršne funkcije, neka pobijede i neka okuse to šerifovanje po općinama i gradovima. I evo za kraj, naravno spomenuo bih svakako, a vi ste rekli onu fiskalnu i financijsku decentralizaciju koju upravo ova Vlada nakon 30 godina donijela. Stalno smo se uspoređivali mi sjevernjaci sa Slovenijom, govorili kako se trebamo ogledati na zapad. Evo po prvi puta se možemo ogledati na zapad i upravo sad i ti načelnici u manjim općinama imaju decentralizirana sredstva svojih poreza na dohodak i mogu raditi više, kvalitetnije i bolje.

Ja ne znam, narod će vas procijeniti na idućim lokalnim izborima.

Neka narod vašega grada sudi.

Ne govorim ja da manje općine ne trebaju imati financijska sredstva.

Pa da li nešto treba biti ili ne treba opet je to bila na kraju krajeva i volja građana. Koliko se ja sjećam, a ovako volim pratiti povijest, sjećamo se bilo je ovdje spomenuta i 93. godina kada su masovno građani tražili osnivanje općina i gradova. Znači, građani su tražili osnivanje općina i gradova. Teritorijalni ustroj koji je onda donesen bio je apsolutno podržan od strane građana. Neka građani vox populi neka građani kažu da li žele ukinuti svoju općinu i da li ju žele nekom drugom spojiti. Tko smo mi ovdje da mi o tome odlučujemo, da mi njima namećemo i da na neki način ograničavamoi njih u svakom slučaju da li oni žele živjeti i kako žele i na koji način žele funkcionirati u svojoj općini? Slobodni ste. Sada je na redu gospodin Arsen Bauk. A povreda Poslovnika. Izvolite. Samo trenutak da vas mogu vidjeti. Izvolite. Kolega je povrijedio članak Poslovnika 238., jer je rekao tko smo mi ovdje da odlučujemo. Pa vi ćete donijeti ovaj zakon.

Hvala lijepo. To je bila replika?

Kaže stara narodna poslovica – jutro je pametnije od večeri. E, u ovome zakonu obrnuto večer je pametnija od jutra, jer amandmanima Kluba HDZ-a je ovaj zakon malo popravljen. Vidim da ste me ozbiljno shvatili kada sam se zabrinuo za tsunami HDZ-ovih dužnosnika bivših zamjenika, pa ste to malo ublažili što nije loše i sa ovog pandemijskog aspekta koji sam spomenuo. I onda kada sam mislio tako krenuti ponovno šok i nevjerica. Kolega Jenkač je rekao, pa sam ja u replici htio provjeriti jesam li dobro razumio, izgleda da jesam, da je puno veći posao načelnika u manjim sredinama nego u većim sredinama.

Jer ja gledam tu sada kada ste vi to rekli ja sam gledao Borića nekoliko stotina stanovnika, Klarića nekoliko tisuća stanovnika. Izgleda da je obrnuto. Nije baš tako. Dakle, što se tiče ovoga zakona on je imao nekoliko ozbiljnih problema koji su ublaženi.

Ali mislim da sam to čak spomenuo na Odboru za Ustav. Dio koji se tiče restrikcija broja zamjenika je, pa i je bitan i nije bitan. Jer ti zamjenici će biti negdje zbrinuti. Dakle to je ona fora sa ovim ravnateljima i pomoćnicima itd. Dakle ono što je ozbiljan kiks predlagatelja je ova odredba o vijećnicima koji moraju se dogovarati sa poslodavcem da ih puste na sjednicu vijeća. Dakle, oni normalni su se dogovorili i do sada, a ovi drugi su radili probleme, ali su izabrani vijećnici mogli reći ja imam pravo na neplaćeni dopust i ne možeš mi zabraniti doći na sjednicu vijeća, a sada će to biti malo teže. I doista mislim da je to nepotrebna intervencija u tekst zakona. Ja razumijem poziciju Vlade koju ovi iz Bruxellesa očekuju nekakve reforme, pa će oni prezentirati evo mi smo smanjili broj dužnosnika za nekoliko stotina minus 40. Prema tome, to je sve više-manje razumljivo. Prijedlog je nedovoljno ambiciozan u smislu reforme lokalne samouprave ne samo zbog ovoga dijela geometrijskog, dakle kako su granice općina itd., nego posebno ovog funkcionalnog.

Dakle to tamo piše i Klub SDP-a je predložio zaključak da se Vlada obaveže da u roku 90 dana dostavi Izvješće o provedbi Strategije za razdoblje 2018. – 2020. Dakle, taman do kraja 3. mjeseca sukladno odluci Sabora i to bi bilo dobro. Inače, nema tu neke velike filozofije. Imamo sadašnji sustav gdje imamo veliki broj jedinica lokalne samouprave od kojih su neke velike, a neke manje i one funkcioniraju kako funkcioniraju. Neke dobro, neke loše prvenstveno ovisi o vodstvu, a manje od arhitekture jer mi imamo razvijenijih zemalja koje imaju usitnjeniji teritorijalni ustroj od nas i imamo manje razvijenih zemalja koji okrupnjeniji teritorijalni ustroj kod nas. Ono što je veći problem funkcioniranja je nedovoljna izloženost javnosti. Zbog tako velikog broja ipak se ispod radara događaju svakakve stvari koje onda bacaju i sjenu na cjelokupni ustroj. Naravno moguće je napraviti ustroj koji bi sličio na onome do '93. dakle sa 100 i nešto jedinica lokalne samouprave pod uvjetom da oni imaju ovlasti današnjih županija, a da onda jedinice ispod njih imaju ovlasti što danas imaju općine. Da li bi se to zvalo općina ili bi se zvalo mjesni odbor, mjesna samouprava itd., to je stvar naziva, ali bine su ovlasti. Dakle, ako bi imali, ako bi okrunili općine i ostavili im ovakve ovlasti koje imaju sada to bi bilo potpuno nepotrebno, a također ako bi ih ovoga okrupnili, a dali im veće ovlasti, a na najnižoj razini ostavili ovo što i treba biti najbliže građanima to ne bi puno promijenilo u ovome, u ovome sustavu. Prema tome to je jedna dobra tema kada se krene površno govoriti, ali kada se dođe do konkretnih pitanja vrlo teško je naći rješenje koje je funkcionalno za sva vremena tako da će to uvijek biti tema rasprave. Gospodin Zekanović je još prije, prije, prije tražio repliku. Poštovani kolega Bauk, evo želim čuti vaš komentar na izjave evo nekih kolega u saboru da treba pitati stanovništvo neke općine hoće li se ona ugasiti ili ne. Pa ja mislim da ne postoji općina u Hrvatskoj koja bi na to pristala. Vi mi recite jednu općinu gdje bi stanovništvo na referendumu glasovalo za gašenje i ja ću odmah reći da je to čudo jer to se jednostavno ne može dogoditi. S druge strane mislim da ste zaboravili da upravo ovo tijelo, ovo tijelo donosi zakone i mi određujemo gdje će biti općine, koliko će ih biti, koliko će imati stanovnika, gdje će biti granice. Tako da mislim da ste krivo, malo ste obrnuli tu priču. Kad bi danas pitali ne znam ja radnike Hrvatske pošte koliko treba biti djelatnika na šalteru oni bi rekli treba biti 50 iako ima jedna transakcija dnevno, ali eto uprava Hrvatska pošte kaže treba biti jedan djelatnik ne 50. Može, to bi bilo malo kompliciranije jer bi onda i ovu susjednu trebalo pitita jeste li zato da vam se ovi priključe. Referendum je jedan od načina donošenja zakona prema našem Ustavu i moguće je Zakon o područjima općina, gradova i županija u RH donijeti na referendumu, to je teoretski moguće. Prema tome to pitanje bi vjerojatno izgledalo tako da se nekakav zakon cjelovit stavi na referendum i ako ga se donese na referendumu sukladno Ustavu on će biti proveden, ako ne, ne. Ja bi recimo volio da se na mom otoku provede takav referendum jeste li za to da ostane ovakav ustroj il da budemo jedna općina [[Upadica: Na našem otoku.]] na našem otoku dobro. Dakle, da se ono provede i ok, ja bi bio među onima koji bi glasao da bude jedna, ali se ne bi puno baš bunio ako ostane i ovako. Dakle, narod odlučuje.

Kolega Bauk dugo sam u ovom poslu, bio sam načelnik već one, u onom prvom sazivu 1993. godine i inače promjena teritorijalnog ustroja bi trebala podrazumijevati pribavljeno mišljenje stanovnika sa čije se status mijenja, to je bilo i tada i danas bi trebalo biti pravilo što to ne obvezuje zakonodavca, ali je mudrom zakonodavcu itekako jasna poruka. Što se tiče malog načelnika ili načelnika male općine, da on je Katica za sve, možda on nema posla koliko ima gradonačelnik velikog grada, ali se bavi sa svim spektrom poslova koji se mogu pojaviti iz razloga što nema niti opranih …/nerazumljivo/… niti nitko od zaposlenika. I treća stvar pitali ste me za zamjenika načelnika općine preko 10.000 stanovnika. Kada je donesen Zakon o lokalnoj samoupravi, prvi zakon u Hrvatskoj 1992. godine onda je svako mjesto koje je imalo više od 10.000 stanovnika [[Upadica: Hvala.]] bilo proglašeno gradom, e kako je općina Viškovo, Viškovo ispala iz toga ja stvarno ne znam.

Da na referendumu je moguće pribaviti mišljenje stanovnika, svih stanovnika RH kad se glasa o cijelom zakonu, to je ustavno, zakonito i logično, ako će se neka vlada usuditi u to ići ili potpisima, kako god hoćete. Što se tiče ovoga iskustava, malo prisjećam, dakle moja prva funkcija bila član poglavarstva općine Pušišća '97. i bio sam vijećnik općinskog vijeća '99. i vijećnik županijske skupštine 2017.

Nisam za navijački pristup oko toga i nisu male općine krive za sve u ovoj zemlji.

Evo drago mi je čuti da ste vi prošli jedan ove predstavničke, znači bili ste članovi predstavničkog tijela, pa evo još se samo trebate kandidirati načelnika i gradonačelnika i imat ćete čitavi spektar iskustva. Ja pozivam sve kolege, a drago mi je da ovdje vidim s desne strane jedan dio kolega koji su prošli čitavi spektar od vijećnika, poglavara, načelnika i gradonačelnika i oni promišljaju na jedan način. Možda sa vaše strane evo nešto manje takvih kolega i kolegica, pa evo ja pozivam njih da se u svakom slučaju kandidiraju, da se na kraju krajeva budu izabrani i da onda možda sa drugačijeg spektra će promišljati o vrijednostima načelnika i gradonačelnika. Zahvaljujem. Nemam namjeru pisati znanstveni rad baš pa da moram sve obnašati ovoga dužnosti. U drugoj polovici moje političke karijere razmislit ću o raznim funkcijama tako da ovoga se ne morate brinuti, ali bio sam se kandidirao za župana. Eto obećao sam i sve ono što sam tamo nabrojio to je i aktualno i danas, dakle nemamo gdje zbrinjavati otpad, loše se upravlja obalom, pitanje školstva koje je u nadležnosti županija također, također upitno, a što se tiče općine da ali nije mi napeto moram reći evo.

Izvolite, gospodin Fabijanić. Evo čisto da unesem još malo zabave oko Članka 9., mene baš interesira da li dakle netko tko predsjedava predstavničkim tijelom jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave kako će on doći do znanja da li je član predstavničkog tijela postigao dogovor s poslodavcem. Imaginarno rečeno netko tko nije državni dužnosnik, a radi u vladi de facto ja bi trebao imati saznanja od premijera konkretno od gospodina Plenkovića da li je pustio djelatnika u Vladi dakle koji nije dužnosnik da može prisustvovati sjednici recimo gradskog vijeća ili županijske ili županijske skupštine. Pa sada ako vam je taj vijećnik ključan ili prevaga onda ćete sigurno znati jer će vas zvati bilo da ga pustio, bilo da nije ako ste predsjednik, a pretpostavljam da onda pripadate parlamentarnoj većini što može naravno biti jedan politički instrument da se taj neka odluka ne donese, neki proračun da se ne donese itd., i doista je to po meni jedan od najslabijih dijelova ovoga prijedloga. A što se tiče onoga što su popravljali amandmanima Kluba HDZ-a bit će zanimljivo, u stvari to je naravno sudbina onih koji predlažu kad im stranka nešto naredi da sve ono što su odbijali naše prijedloge u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću sad moraju reći prihvaća se amandman Kluba HDZ-a koji smo inače odbili u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, ali dobro sudbina, sudbina je to. Prema tome, bit će tu raznih situacija sa ovim poslodavcima.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bauk, vi ste u svojoj pojedinačnoj raspravi ukazali na neke bitne stvari. Dakle, mi imamo izmjene i dopune 3 zakona i meni se čini, a zanima me i vaše mišljenje da je došao pred nas jedna poluproizvod. To temeljim na činjenici da ono što u raspravi sa zainteresiranom javnošću predlagatelj nije želio uopće niti razmatrati će sad morati razmatrati jer je došao amandman Kluba HDZ-a. Dakle, imamo prijedlog zakona i onda Klub HDZ-a koji je naravno vladajući klub daje sam amandman. A što se tiče odnos poslodavaca i predstavničkog tijela to će biti vrlo, vrlo zanimljivo. Dakle u tijeku je između ostalog paralelno sa saborom i sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba, trajala je jučer cijeli dan, traje danas cijeli dan i trajat će sutra, e to će biti baš zanimljivo vidjeti što će i kako će u budućnosti funkcionirati. Gospodin Bauk. Dobra je stvar da su većinu mojih dobronamjernih prijedloga prihvatili, ovaj još nisu, ali ima još vremena da se rasprava, do kraja rasprave da se, da se prihvati i taj dio. Dakle, osnovno je da doista ako postoji mogućnost sporazuma s poslodavcem ok, ali zakon se, propisi se ne pišu uvijek za idealne situacije. Dakle, postoje situacije kada se netko zatvrdoglavi i kaže ne može, ne znam moguće je da recimo nekad firma posluje s općinom i ovaj je iz opozicije i sada će načelnik reći, a gle ako mi pustiš ovoga na vijeće moš mislit kad će slijedeći put dobiti ne znam asfaltiranje ili nešto. Bolje bi bilo izbjeći takve situacije i doista evo mislim da ljudi koji imaju iskustva u lokalnoj samoupravi da bi trebali još sugerirati kolegama iz ministarstva da to malo poprave.

Kolega Bauk ne mislite li da je malo podcjenjivački stav kolege Jenkača koji tako paušalno govori o iskustvu iz lokalne samouprave sa lijeve strane sabornice, a očito je da ne zna i za vaše iskustvo i za moje iskustvo ali i iskustvo puno drugih kolegica i kolega koji su prošli vertikalu od lokalne samouprave, ne nužno uvijek na izvršnim mjestima, a nekad i na izvršnim mjestima koja nisu gradonačelnici i načelnici. Druga stvar je i postojeći zakon, u postojećem zakonu u primjeni postojalo je puno poteškoća jer ja znam nekoliko primjera, a radi se o poslodavcu koji je država odnosno državna firma, institucija, kada nisu željeli pustiti određene vijećnike odnosno vijećnice na sjednice predstavničkih tijela i to je uvijek iziskivalo posebne pregovore sa rukovoditeljem, molbe, čak uzimanje i godišnjeg odmora jer drugačije se nikako nije moglo. Dakle ako smo sa ovako već postojećom zakonskom odredbom imali problema, ako ostane ova stara kakve probleme tek možemo imati. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, izmjene, popravci te odredbe oko koje je bilo problema trebale bi ići u smjeru da se pozicija vijećnika olakša, a pozicija poslodavca malo ipak spusti.

Ja vjerujem da nije znao, skoro sam i ja zaboravio na ta moja početna ovaj bavljenja lokalnom samoupravom. Zahvaljujem. bili ste slobodni i prije, je l' da? G. Ante Kujundžić će govoriti završno u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Ono zbog čega smo tu u ovom svetom domu koji je to već odavno prestao biti, zasigurno nije skrivena vlastita tamnica nekakve prividne beskonačnosti i samobitnosti, tu smo kako bismo stvarali bolju Hrvatsku, pravedniju Hrvatsku u kojoj čovjek živi i radi životom ... [[Govornik se ne razumije.]] čovjek. Hrvatsku koja nije starica izmorena i isisana do zadnje kaplje krvi, nego Hrvatsku vedru, veselu i razigranu. Hrvatska ovakva može biti ako mi to želimo, a ako se oslobodimo nekakvih veriga, zaborava, čovjeka na ulici i njegovih strahova, želja i nada. Pravednije je zapravo, i pošteniji su zakoni koji će Hrvatsku opet učiniti Hrvatskom ponosa i ostanka i zakoni koji su u službi čovjeka pored nas, a ne interesa već odavno neargumentirane politike čopora u kojoj je i onaj pokoji preostali argument postao utvara od koje se ne vidi stvarnost. Zakonima koji su vjetar u jedra, a ne odrpani konopac koji je zavezao ruke i noge ostavljajući Hrvatsku u blatu, a može biti prečista i najsjajnija. Nažalost izmjene ovog zakona pokazuju da će Hrvatska ipak pričekati Hrvatsku željenu i nadama stvaranu, pravedniju i za život bolju. Umjesto šturog ponavljanja članaka i stavaka ovog zakona, pravednije bi zapravo bilo progovoriti i razumljivim egzistencijalnim jezikom, jezikom razumljivim čovjeku izmorenom svakodnevnicom u kojoj više stvara i daje od onoga što on uistinu natrag od te iste države i dobije. Dakle što hrvatski čovjek mora znati i shvatiti kada je riječ o izmjenama Zakona o lokalnoj i regionalnoj upravi i samoupravi koju je predložila ova Vlada? Čovjek do nas ne shvaća činjenicu kako je glavni krivac skromnog života u Hrvatskoj u kojoj svaki pojedinac svaku kunu u ruci dva puta okrene prije nego što je potroši upravo ovakav teritorijalni ustroj s ogromnim brojem voždeva kojima treba osigurati lagodnost življenja u ispijenoj Hrvatskoj koji se ovim izmjenama ne mijenja. Druga stvar, od planiranih ušteda do kojih će ove izmjene dovesti, taj isti čovjek na ulici do nas, kojega susrećemo, neće na svoju ... [[Govornik se ne čuje.]] koži osjetit da živi bolje i bez ... [[Govornik se ne razumije.]] u svakodnevnici. Međutim, taj isti čovjek treba znati još važnih činjenica. Primjerice, za promjene koje bi njegov život učinile boljim ne treba puno, treba samo malo političke nesebičnosti i stvarne želje i osjećaja za tog istog čovjeka. Samo to treba. Ali ovim izmjenama to nije slučaj i naposljetku taj isti čovjek ne shvaća da ovakvoj politici nije stalo do njega, nije stalo ni do naroda, pa nije stalo do nasmijane, do bezbrižne i do vesele nam Hrvatske. Pa taj isti hrvatski čovjek ne shvaća da sva nadanja i želje koje je sažeo u onaj kružić na izborima za politiku nije ništa drugo nego brojčani trag kemijske olovke i u takvom neshvaćanju taj isti čovjek opet ili bira istu politiku ili ostane kući. A slijedom izrečenoga, Mosta neće podržati niti ovaj, ma niti bilo koji budući zakon koji život čovjeka u Hrvatskoj ne bude činio boljim.

Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Sabora [[Upadica: Hrvatskih suverenista, ispričavam se.]] hvala vam poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče, poštovani kolegice i kolege. Izmjene zakona o kojima smo danas raspravljali su predstavljeni kao reforma lokalne samouprave koja bi hrvatskim građanima trebala uštedjeti 100 milijuna kuna godišnje. No ubrzo su izašle analize koje govore da ta brojka nije ni blizu. U tim analizama govori se o uštedi o 30-tak milijuna kuna, što je pohvalno i to je brojka kojom se ne trebate sramiti. Ali je pitanje hoće li se uopće uštedjeti ovakvim reformama. Hrvatski suverenisti podržavaju svaku ušteđenu kunu poreznih obveznika od strane države i državnih institucija. U vremenima kada nam je neizvjesna ekonomska i gospodarska sudbina, moramo biti odgovorni prema našim sugrađanima, u potrošnji njihovog novca. Pogotovo u vremenima recesije u kojima se nalazimo. Ako još k tome pogledamo katastrofalno stanje privatnog poduzetništva i gospodarstva, onda je jasno da uštede moramo tražiti po svim razinama državnih službi. No te uštede moraju biti transparentne i jasne, što ovom reformom one svakako nisu. Ako je plan da svi oni koji su bili zamjenici načelnika, gradonačelnika ili župana budu premješteni na neku drugu poziciju unutar lokalne samouprave, kao što su mjesta pročelnika ili savjetnika, onda će planirana ušteda ove reforme ovisiti isključivo o dobroj volji lokalnih moćnika odnosno njihovoj snalažljivosti, domišljatosti i kreativnosti. Onda ovakva predložena reforma neće imati baš nikakav učinak. Ako pogledamo ove izmjene i dopune koje su predstavljene danas, možemo vidjeti da će gradonačelnici i župani moći imenovati svoje savjetnike bez ikakvih ograničenja naknada, što će omogućiti lokalnim šerifima kupnju savjetnika, odnosno političkih protivnika koji će im biti na usluzi, a sve će to platiti s novcima poreznih obveznika. Sjetimo se vukovarskog gradonačelnika Sabe ili političke trgovine u Sisku između dvije svjetonazorski ne spojive političke opcije. Ovo je reforma koja će takvima i takvi, koje će takvi dočekati otvorenih ruku. Nakon ove reforme njima će samo nebo biti granica. Do sada smo bili svjedoci kupovanja tona i tona kulena, pršuta, parfema, ženskih torbica, bundi, vina, poklona i tko zna čega još. Kupovali su se i općinski auti vrijednosti od 450.000 kuna s minimalno 200 konja, kojeg po nekima svaki načelnik bi trebao imati u svom voznom parku općine jer našim sugrađanima ne trebaju vrtići, škola, igrališta, rasvjeta, nogostupi, ne, njima je nužna potreba da njihov načelnik vozi auto od 200 konja jer ipak treba doći sa jednog kraja sela na drugi. Sramota bi bila da se vozi u auto koji ima manje konja nego što ima njegova općina stanovnika. Ovakvom reformom degradira se zakonodavna vlast definiranjem naknade predsjednicima, potpredsjednicima i vijećnicima. Hrvatski suverenisti žele dijeliti sudbinu svojih sugrađana, stoga apeliramo na vladajuće da razmotre i usvoje naše amandmane kojima bi se naknade vijećnicima smanjivale i povećavale u odnosu na prosječnu hrvatsku plaću. Smatramo da su ovakve reforme još jedan u nizu dokaza manjka volje i hrabrosti vladajućih da se jednom i zauvijek riješe problemi lokalne samouprave počevši od najvećeg problema, a to je prevelik broj općina koje ne mogu samostalno funkcionirati i koje su sami sebi svrha, same sebi i velikim strankama koje na taj način zbrinjavaju svoju vojsku poslušnika. I upravo na tom tragu je još jedna ključna mana ove reforme, a to je smanjivanje broja vijećnika po vijećima i skupštinama lokalne samouprave što se opravdava uštedama, a zapravo ide isključivo u političku korist velikih stranaka. Broj potrebnih glasova za ulazak u neko od predstavničkih tijela će biti povećan i time će velike stranke profitirati jer će se riješiti jednog dijela svoje opozicije. Ove izmjene zakona omogućit će lokalnim moćnicima određenih općina i gradovima apsolutnu moć u svojim vijećima i skupštinama te će se poremetiti demokratski procesi u lokalnim sredinama. Nakon odmaka vremena bit će sasvim jasno da će ove izmjene zakona hrvatsku politiku približiti korak bliže prema dvostranačkom sistemu.

Poštovani predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice u jednom trenu čini mi se da ste to baš vi rekli da smo se odmaknuli od teme, da smo ponajmanje govorili o paketu zakona koje je predložila Vlada, a više o svemu ostalome. To samo pokazuje da se zakoni upućuju u proceduru nedovoljno pripremljeni, da ti zakoni ne čuju i ne osluškuju što zapravo trebaju i što traže naši građani, što traži ekonomija, što zaziva i već godinama predlaže struka. Mi smo svi pogotovo iz oporbe mada na različite načine, u različitom sadržaju govorili o nužnosti provođenja teritorijalne reforme, teritorijalnog preustroja neovisno o tome što imamo različite vizije i modele kako bi ona trebala izgledati. I činjenica je da već više od 10 godina naši ugledni pravni i drugi stručnjaci s područja javne uprave i upravnog prava imaju izrađene sve gotove analize i projekcije, detaljno razrađen plan kako bi tu reformu i javne uprave i teritorijalnog preustroja trebalo provesti. Međutim nema političara koji bi za njihove riječi imamo ikakvog sluha. I to me podsjeća na ovu situaciju sa otpuštenim znanstvenicima u ovoj pandemiji korona virusa. Država koja ne sluša struku, država koje ne uvažava one koji imaju znanje i iskustvo i koji bi o pojedinim temama imali što za reći, država je u kojoj je javni interes ponižen. I ovo danas, ova rasprava o ovim zakonima, a jasno je da bismo trebali pričati o potrebi teritorijalnog preustroja također je jedna slika, jedne ponižene Hrvatske. Ponižene i uneređene kako to u svojem rječniku kada se meni obraća spominjući pelene često ističe Branko Bačić. I nadam se da ćemo promijeniti taj trend i taj smjer i očekujem povredu Poslovnika. Postoji nekoliko tema koje je ova rasprava trebala obuhvatiti, a nažalost nije. Primjerice trebali smo spomenuti to da je prije 10 godina Ustavni sud progovorio nešto o tome da naše izborne jedinice nisu ustavne jer ne prate kroj županija i teritorijalnog preustroja, pa smo ovu temu također trebali povezati sa potrebom preispitivanja jesu li onda i rezultati izbora u dovoljnoj mjeri ustavni i doista tim više što smo u posljednjih nekoliko godina imali veliki val iseljavanja, imamo li mi u svim područjima RH jednaku težinu svakog izbornog glasa. Također nismo progovorili ništa ni o problematici koja proizlazi iz dualnih mandata. Činjenica da imamo velik broj gradonačelnika i općinskih načelnika koji su ujedno i saborski zastupnici. Pa je li to baš ujedno najbolje rješenje ili je krajnje vrijeme i da se tu nešto mijenja. Ne služi vama koji dobivate mandate 5, 6, 7 uzastopnih za redom, nego služi tome da građani na lokalnoj razini dobiju veću kvalitetu javnih usluga, a znamo iz iskustva da je ona iz godine u godinu sve manja. Mnogi su, ne u ovoj raspravi, ali u brojnim drugim spominjali da nam treba Hrvatska dva nula, da nam treba nova republika, pa Hrvatska dva nula i nova republika započet će onog trena kada se ozbiljno primimo reforme teritorijalnog preustroja. A kako završna riječ daje mogućnost da se na neki način sublimira sve o čemu se raspravljalo onda ću se dotaknuti i nekih stvari koje su imale vrlo osoban prizvuk i poprilično sam bila i osobno apostrofirana tijekom današnjeg poslijepodneva, spominjali su se nekakvi fiktivni mandati, fiktivne stranke pa odgovorno tvrdim da nema ničeg fiktivnog u načinu na koji sam ja osvojila svoj mandat niti moja politička stranka. U svakom slučaju to je pobjeda izborena povjerenjem građana i glasača i nepodvijanjem repa samo zato da bi se priklonilo onima koji eto, trebaju još par ruku kako bi se sačuvala njihova koruptivna većina. Ono što eventualno može biti fiktivno, može biti fiktivno prizivanje i pozivanje nekih na transparentnost, jer u i onim jedinicama koje su donekle tu transparentnost uvele, pune transparentnosti nema.

Evo, na kraju smo, završno obraćanje u ime kluba koje je jasno sa većinom podržao prijedloge 3 zakona, Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Gradu Zagrebu i na to smo od ovih nekih 10 sati skoro rasprave, potrošili možda 2 sata, a najveća rasprava ipak se vodila o zakonu koji nije u proceduri, to je Zakon o područjima općinama, gradova i županija i tu smo potrošili nekih 7 sati, i mislim da smo jasno ipak iskristalizirali stavove između vladajućih i oporbe. Što smo mi to htjeli poručiti kroz ova 3 zakona? Da smo i dalje na onom programu koji smanjuje broj dužnosnika, koji smanjuje broj agencija, zavoda, što smo radili u prethodnom mandatu, nastavit ćemo u ovom mandatu i da želimo olakšati i građanima i gospodarstvu ovaj njihovo funkcioniranje, njihovo poslovanje, naravno i smanjivati troškove. Ono što smo predložili je da se u gradovima do 10 tisuća stanovnika i općinama ukidaju zamjenici načelnika i gradonačelnika, a da opet različite kategorije gradova i župani imaju svoje zamjenike kao i manjinske zamjenike. Smanjujemo broj vijećnika u svim predstavničkim tijelima, od općinske, gradske do regionalne razine. Ušteda, procijenjeno negdje oko 130 milijuna kuna i mislim da su to one osnovne poruke koje su se mogle čuti iz rasprave tokom cijelog dana. E onda se, kažem, rasprava malo i proširila i došli smo do toga se pokrenula rasprava o ukidanju općina, tj. da li je potrebno da mi općine imamo ili ih treba ukidati i tu su se vidjela 2 stava. Jasan stav oporbe i to redom, Domovinski pokret za ukidanje općina u RH, Hrvatski suverenisti za ukidanje općina sa 2 ruke sam danas rekao i vrlo ustrajno u tome su bili i od svih zastupnika njihovih i od onih koji su govorili u ime kluba, ali i pojedinačno. Imali smo zastupnike lijevog zelenog bloka koji se već svađaju oko tih fotelja u gradovima i općinama unaprijed, posvadili su se svi, ali su za ukidanje i općina, a vjerojatno bi ukinuli i neke gradove. Tako da imamo i taj stav. Most se danas malo primirio, ostavili su samo jednog zastupnika, tj. dva, pardon, ispričavam se i vrlo jasno su rekli da su i oni za ukidanje određenih općina i gradova iako su ostavili malo i prostora da možda i to ne bi htjeli. I na kraju, najveća oporbena stranka SDP do nekih 6 poslijepodne su bili za ukidanje općina i gradova, a onda su malo reterirali i ostavili mogućnosti da se ne ukidaju, tj. da ne dođe do teritorijalnoj preustroja. To građani moraju znati, zašto sam to naveo u završnom govoru? Zato jer su pred nama lokalni izbori. Mnogi od ovih koji ovdje sjede bit će kandidati na tim lokalnim izborima. Mi smo tu u vladajućoj većini koji ćemo ih podsjećati na ovu raspravu. Nije korektno da se kandidiraš u općini, u gradu kojeg bi ukinuo, kojeg bi ti u nekoj svojoj raspravi politiziranoj, populističkoj, itd. ukinuo. Vi to možete raditi, ali ćemo vas podsjećati. I vas, kolega Bulj i kolegu Grmoju i kolegu Zekanovića, gdje ćemo ih sigurno naći na nekim listama. Neće oni preskočiti, nijedne izbore ne preskaču pa neće niti lokalne. To građani moju znati, zbog toga, na drugoj strani je većina koje je protiv teritorijalnog preustroja, u ovakvom je obliku, kakav je sada, mi smo s njime zadovoljni i pokazujemo i dokazuje da taj sustav može funkcionirati. Dali smo presjek na koji je način išlo, stabilizacija cijelog tog sustava od 90-ih do današnjih dana. Zadnje promjene koje smo imali prije nekoliko godina, ono što se ovdje nazivamo lex šerifom su ustabilile sustav lokalne samouprave. U protekle 4 godine imali smo ja mislim 3 ili 4 neke izbore za općinska vijeća koja nisu donijela proračun. Prije toga, sjetimo se što smo imali, na koji način su se ponašala vijeća. Znači nismo napravili loše izmjene, napravili smo dobre izmjene. Ovo što smo predložili, ukidanje zamjenika, rekao sam, možemo to izdržati, možemo izdržati smanjenje broja vijećnika, ali teritorijalni ustroj mora ostati jer ti prostori imaju i ljude i fiskalni kapacitet i mogu funkcionirati jer se to pokazalo u proteklih Zbog toga ćemo Imamo dvije povrede Poslovnika. 3 povrede Poslovnika. Kolega Borić je povrijedio je čl. 238. gdje vrijeđa zastupnike, poglavito govoreći nekim zastupnicima da su se suzdržali.

Naravno bila je replika, opomena.

Povreda Poslovnika br. 238., poštovani g. zastupniče Boriću Hrvatsku suverenisti nisu za apsolutno ukidanje općina. Mi smo za apsolutnu racionalizaciju općina i lokalne samouprave, molim vas da razlikujete jedno od drugog. Bila je replika u svakom slučaju.

Povredu Poslovnika 238. kod sve tri kolege koje su se javile jer opet se ne ponašaju kako treba u sabornici, a pogotovo kolega Grmoja. Zašto? Zato jer je kolega Grmoja bio kandidat Mosta koji je promijenio ime i zove se ponovo Most i kada je htio postati župan skočio je s mosta pa mu ja savjetujem da to ponovno učini, a HDZ će u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ponovo imati župana, a vi možete glumiti, skakati što god hoćete, ali vas ljudi Opomena. Gospodin Arsen Bauk će govoriti završno ispred Kluba zastupnika SDP-a. Ja inače volim ovu dinamiku u sabornici, ali opet ako ja mogu nešto reć. Poštovane kolegice i kolege, kako ste rekli kolega Boriću ovu si su s dvije ruke za. Mi smo jutros bili s četiri ruke bili protiv ovog zakona, onda smo jednu odlučili skinut kad ste popravili ovo sa ovim zamjenjivanjem načelnika na temelju našeg prijedloga, nije loše, onda smo drugu ćemo također skinuti protiv zato što ste 2. amandmanom popravili i ovo što se tiče broja zamjenika u gradovima, zato što ste time oslabili ovaj pritisak na domove za starije i nemoćne za 40, 50 ljudi to nije loše. Prvi je što ste ostavili ovu odredbu o vijećnicima koji se moraju natezati s poslodavcima da bi došli na sjednicu, to doista i dalje ne razumijem zašto jer obrazloženje čl. 31. u Zakonu o lokalnoj samoupravi je napisan logično, ali odredba nije napisana onako kako bi jasno dala do znanja da vijećnici ne moraju dobiti sporazum s poslodavcem da bi došli na sjednicu vijeća nego da mogu doć, a onda da im je to opravdani izostanak s posla. I naravno zadnji dio zašto smo protiv je zato što ne želimo biti baš kulisa tzv. racionalizaciji i smanjenju broja političkih dužnosnika zato što znamo da će svi oni koji će prestat biti zamjenici na kraju završiti negdje ili u javnim tvrtkama ili u komunalnim tvrtkama ili će biti zaposleni u upravnim tijelima ili u državnoj službi. Prema tome, to je već višekratno viđen scenarij, dapače sad kada budu išli u te institucije, ne moraju se više svake četiri godine bojati hoće li ići na izbore, pa dobit izbore, izgubit izbore, dakle smanjili ste i stres. To je jedna antistresna mjera za ove koji su sada dužnosnici.

Eto, ako do glasanja bude još koji amandman da popravljate ono što ste ničim izazvani sami pokvarili, mi ćemo to promatrati i gledati sa simpatijama i evo nadam se da ćete ovo s manjinama dogovoriti također oko ovog zamjenika iz reda manjina, da ćete razmotriti ostale amandmane vladajuće klubova vladajuće većine kojih ima pa ćemo vidjeti kako će to izgledati, a onda možda vam se potkrade da prihvatite koji dobar oporbeni možda. Gospodine potpredsjedniče, ja bi volio ja znam vašu privrženost demokratičnosti i parlamentarizmu obzirom da nema beskonačno puno amandmana za ovaj paket zakona ih raspravljamo i glasamo u isto vrijeme kad bude glasanje [[Upadica Radin: Prenijet ću.]] Neki običaji su se promijenili, a to je malo pretjerano. Dakle, mi bi doista voljeli obzirom na broj amandmana, na sadržaj njihov da mi znamo na kraju za šta glasamo, dakle da se zna šta je prihvaćeno, šta nije prihvaćeno i o čemu se glasa taj dan.

Poštovane kolegice i kolege čekajući dalje rasplet oko popravaka ovoga što ste ničim izazvani pokvarili čekamo i glasanje. Zahvaljujem. Također ću zaključit raspravu, glasovat ćemo kada se steknu uvjeti, ali provjetrit ćemo sada vijećnicu i provjetrit ćemo također i naše glave malo sa jednom malom šetnjicom od 10 minuta.